Hvala vam lijepa. Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Kao i svake srijede, započinjemo iznošenjem stajališta. Prvi na redu je Klub zastupnika Mosta i poštovani kolega Nikola Grmoja. Izvolite.

Hvala. Poštovane kolegice i kolege, hrvatski narode. Dakle, imali smo prekjučer potvrdu Vrhovnog suda presude protiv braće Mamić i ostalih okrivljenika i ta presuda odnosno potvrda te presude izazvala veliki interes javnosti. Ali još veću buru u javnosti izazvala je jučerašnja konferencija za medije osuđenika Zdravka Mamića koji je jako precizno, dakle imenom i prezimenom, vremenom, načinom na koji je to učinio, teretio suce Županijskog suda u Osijeku i predsjednika Vrhovnog suda za navodno primanje mita. Ako je Mamićev iskaz istinit, on je na sebe navalio možda i teža kaznena djela od onih za koje je osuđen. Ako su Mamićeve tvrdnje istinite, ako bi se pokazale istinitim, to bi bio jedan od najsnažnijih udara u same temelje ove države, znači u hrvatsko pravosuđe. Ako bi se te optužbe pokazale istinitim, one ne bi Mamića učinile žrtvom ili nevinim čovjekom nego još većim kriminalcem koji je, ne samo izvlačio novac iz Dinama, nego i novcem potkupljivao suce i što je još strašnije, pokušavao kadrovirati u našem pravosuđu. Ako bi se Mamićeve tvrdnje pokazale točnima, one bi potvrdile ono što smo ovdje često govorili, a to je da na udar hrvatskog pravosuđa ne dolaziš dok imaš političku zaštitu ili znači ne dolaziš dok ne dođeš u sukob s nekim tko je moćniji od tebe. To je ono što sve hrvatske građane zabrinjava, to je ono zbog čega mladi odlaze iz Hrvatske, govorio sam u više navrata da je Hrvatska, i to je jedna zastrašujuća činjenica, ja ne znam kako kolega Bačić s tim može zaspati, kako premijer Plenković s tom činjenicom, kako uopće mogu zaspati da je Hrvatska viceprvak Europe po percepciji korupcije. Gora od nas po percepciji korupcije je jedino Slovačka, ali znate što se u Slovačkoj dogodilo? Osnovan je posebni sud za suce i državne odvjetnike i u procesima koji se tamo vode na udaru su dva bivša ravnatelja policije, glavni državni odvjetnik u čijem je mobitelu pronađena korespondencija s kriminalcima, niz sudaca, zamjenica predsjednika vrhovnog suda, dva tajkuna, znači slovačka i niz političara. Tako Slovačka rješava činjenicu da je prvak Europe po percepciji korupcije. Kako Hrvatska rješava tu činjenicu? Iz dana u dan, znači ovo što se dogodilo i ova konferencija za medije, zapravo samo pogoršavaju tu situaciju, a snažnog odgovora iz Vlade, iz HS-a na to nema. Imamo samo šutnju. Imamo samo nekakve kvazireforme, izmjene zakona, što smo mi mijenjali u hrvatskom pravosuđu? To za izbor vrhovnog .../nerazumljivo/... predsjednika Vrhovnog suda imamo javni poziv pa sad imamo sukob između predsjednika države i premijera oko toga, a zapravo je samo borba za zauzimanje bolje pregovaračke pozicije prije nego što sjednu njih dvojica za stol. Ono što nas može izvući je jedino snažan obračun s korupcijom i jedan antikorupcijski paket zakona i odlučnost da se s korupcijom obračunamo. Ili možda najjednostavnije, da za sve državne odvjetnike, za sve koji rade u Državnom odvjetništvu i u sudstvu, da odredimo da sa 45 godina idu u mirovinu i da ih se tako riješimo i provjetrimo taj sustav. Od onih bivših kadrova iz komunističkog režima do onih koje je kadrovirao, ne znam, Šeks i Bačić.

Idemo na četvrtu raspravu, Klub zastupnika SDSS-a, poštovana kolegica Anja Šimpraga, izvolite.

Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolege i kolegice. Jučer su osvanule poruke mržnje i ustaško znakovlje na srušenom spomeniku na brdu Spas iznad Knina. Mjesta sjećanja u međuvremenu su najčešće postale mjesta zaborava. Takav je i spomenik na brdu Spas u Kninu. Betonski obelisk modernističkih linija, podignut je '69. g. u slavu poginulih u bitci za oslobođenje Knina koja je trajala oko mjesec dana i završila 4. decembra '44. godine. Partizanske jedinice 8. dalmatinskog korpusa oslobodile su grad a završetak ove bitke obilježava se i kad Dan oslobođenja Dalmacije. Ali je i ključna bila ova bitka za okončanje II. svj. rata na ovim prostorima. U to ime, na brdu Spas iznad grada podignut je spomenik iznimnih dimenzija visok 25 metara ali stropoštao se na tlo u godinama nakon '95. kada je organizirano miniran u dnu eksplozivom. Iako je riječ o spomeniku historijske važnosti i od državnog značaja, jedino što je Ministarstvo kulture 2007. g. napravilo jeste da je dalo načelnu suglasnost o njegovoj obnovi. Od tada nije učinjeno ništa. Krajem prošle godine, splitska udruga veterani Domovinskog rata i antifašisti pokrenula je njegovu obnovu. Njihov plan vratit je srušeni spomenik na listu povijesne—kulturne baštine i samim tim obnavljati ga. Kroz program javnih radova grada Knina očišćen je plato kod spomenika kao i sam spomenik. I nije kao što čujete, drugo trebalo da netko svoju frustriranost i netrpeljivost iskaže na ovakav način. Grad će ovaj slučaj prijaviti nadležnoj policijskom postoji, očistit će se spomenik ali ono što ostaje jeste spoznaja kako i nakon svih pokušaja u našem društvu nismo uspjeli naučiti nove generacije o pravim vrijednostima i poštovanju. Moramo se kao društvo zabrinuto zbog sve prisutnijeg rasističkog i netolerantnog govora mržnje u javnom diskursu a usmjeren je prije svega prema Srbima, LGBT populaciji i Romima kao i u zabilježen fizičkim napadima na pripadnike ovih navedenih skupina ali i na njihovu imovinu. SDSS nikad nije bio nijemi svjedok i nije promatrao samo strane, jasno i nedvosmisleno osudili smo svako nasilje, svaki govor mržnje i ukazali da jedno demokratsko društvo ne smije tolerirati ovakve obrasce ponašanja. Ne možemo dozvoliti da ljudi, pogotovo mladi, prihvaćaju ovakve društvene pojave i da na njih nitko ne reagira. Kome u 2020. su upućene ovakve poruke? Da li učenicima srpske nacionalnosti koji na državnim natjecanjima osvajaju prva mjesta iz hrvatskog jezika? Da li mojim Kninjanima koji zbog ovakve društvene klime, iseljavaju u druge zemlje? I nije ovo drage kolege i kolegice, raspirivanje mržnje i podizanje tenzija. Ovo je poziv da ne okrećemo glavu i da govorimo o tome što je društveno neprihvatljivo i da usprkos razlikama, mi smo ljudi koji zajedeno žive i zajedno se moramo zalagati da se zaustavi revizija prošlosti i da doprinosimo stvaranju kulture mira i sjećanja.

Šesta rasprava Klub zastupnika Domovinskog pokreta, poštovani kolega Ante Prkačin. Izvolite. Kolegice i kolege, ja sam ranije rekao da ću o ozbiljnim političkim temama govoriti onako i onoliko koliko bude trebalo da se sve bitno kaže, a ne vidim bitniju političku temu od Srpske pravoslavne crkve iz nekoliko razloga. Prvo, ona je u zadnjih 100 godina najpodmukliji i najuporniji neprijatelj hrvatskog naroda i u tih 100 godina nitko nam nije toliko zla i štete nanio kao Srpska pravoslavna crkva, a nažalost javnost o tome malo zna, a hrvatska politika još manje. Ja sam prošli put govorio nešto posebno o ugovoru koji je prije 18 godina ondašnji premijer Ivica Račan u ime hrvatske vlade potpisao sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I izazvalo je to dosta pažnje. Posebno su mi zanimljiva 2 pisma nažalost nemam vremena pročitati ih ovdje, gdje me ljudi pitaju vjerujem li ja zaista da je puko neznanje jedini razlog potpisu tog ugovora, ne radi li se tu uz neznanje pomalo i o zloj namjeri sa okusom veleizdaje. Rekao sam kad hrvatska politika procjeni da je problem Srpske pravoslavne crkve značajan neka institucije sustava urade svoj posao. A ja ću se sada zahvaliti dvojici hrvatskih povjesničara koji su mi poslali jedan vrlo značajan dokument i pročitati nešto iz njega. Zahvalit ću se Stjepanu Lozi i Stipi Biliću koji su mi dali tzv. Dankelmanov ili Valerijanov memorandum. To je memorandum koji je nastao odmah pri početku prvog odnosno Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Dakle, kad je Hitler razorio Jugoslaviju hrvatski nacionalisti reagiraju na jedan način, osnivaju svoju državu, srpski nacionalisti reagiraju na dva načina. Nedić čisti kvisling odnosno Aćimović prije njega vezano uz Njemačku osniva srbijansku vladu, a Draža Mihajlović se veže na izbjegličku vladu u Londonu. Međutim, Srpska pravoslavna crkva i ostaci crne ruke rade posebno. Paralelno rade dva memoranduma. Jedan je memorandum Stevana Moljevića o homogenoj Srbiji koji predviđa veliku Srbiju na način da se pokolju Hrvati, da se pokolju Muslimani u BiH, čitavoj BiH i na 80% teritorija Hrvatske, a usput će ga Srpska pravoslavna crkva podržati na način da će 14 dana su raspravljali u komitetu laži da smisle najbolje i najuvjerljivije laži da ih pošalju Europi. Prvo su ih poslali Dankelmanu, njemačkom vojnom zapovjedniku u Beogradu, a nakon toga to isto šalju po cijelom svijetu. I zanimljivo kako sam opisao prošli put zločine srpske vojske u drugom balkanskom ratu nad Muslimanima i nad Albancima to pripisuju, još groznije zločine pripisuju Hrvatima i hrvatskoj vojski u ovome ratu. Dakle, u ovom memorandumu kome je ime, uvaženi povjesničar Lozo ispravno izmijenio on se ne zove Danklmannom nego Valerijan, po Valerijanu koji ga je napisao. Zapravo ga nije Valerijan napisao nego izvjesni Pero Slijepčević, ali Valerijan je potpisao. Tu stoje nevjerojatne stvari, ako se sjećate kada sam opisivao zločin nad Hrvatima 27.7. u Srbu, to je isto opisano ovdje, ali pazite na kakav način, dokazao sam nitko me nije demantirao, da je samo 10 hrvatskih domobrana bilo za vrijeme tog masakra i pokolja nad hrvatskim nedužnim stanovništvom, a Srpska pravoslavna crvka u ovome, ovo ću u 150 primjeraka kopirati i svima vam podijeliti, piše kako je došlo 600 ustaša i u jednome danu zaklalo 3.000 Srba i nakon toga su poklali sve Srbe u Lapcu. A u izvješću u popisu stanovništva '48.g. stoji da u Lapcu ima 10.099 Srba, a samo 143 Hrvata, a prije rata bilo Hrvata oko 2.000. Ista stvar je za Glinu, ista stvar je za Gospić. Dakle, ta Srpska pravoslavna crkva toliko privilegirana kod nas i ne samo Srpska pravoslavna crkva nego i Srpska manjina u Hrvatskoj državi, to za posljedicu ima jedno divljanje od strane Srbije jer oni ne znaju biti zahvalni na tome.

odlučiti ima li i koliko mogućnosti za stvarnu pomoć umirovljenicima. Za mene je od prve pomisli ovo bio socijalni dodatak najveći za one s najmanjim primanjima i ne možete biti kompenzacija za malo usklađivanje čega je djelomično uzrok i promjena metodologije izračuna od pred godinu dana na štetu umirovljenika. Kao dugogodišnji pregovarač, znam da ciljeve treba postaviti dosta visoko jer je neisplativo, neisplativo je boriti se na niske ciljeve. Pri predlaganju nisam znao tko će biti uključen i kako će inicirati pregovore o dodatku ali znam da se temeljna pregovaračka platforma ne smije mijenjati, ne umanjuje se na prvom susretu sa stranom od koje se nešto traži. Niti u pregovorima smije postajati impresioniranost ili dogovori ispod žita s drugom stranom. Nažalost, to se dogodilo. Moj zahtjev je prepolovljen i jedan dio pomoći umirovljenicima s potresom pogođenih područja izostavljen je te je predložena nova kategorija umirovljenika iznad 5.000 kuna što nema veze sa socijalnom ugroženošću. Postoje pitanja na koje su pregovarači trebali već dati odgovore, ja im neću soliti pamet, oni pregovaraju na svoju odgovornost, ali samo jedan ću im sugerirati jedno pitanje. Hoće li Covid dodatak biti pribrojen prihodima pa će građani gubiti pravo na besplatno dopunsko osiguranje? Prema mojim izračunima ovo košta milijardu, oko milijardu i 100 miliona kuna što sam predložio. Ja želim, iskreno želim pregovaračima da izbore što veći dodatak jer umirovljenici, umirovljenici su napaćeni, ponavljam od straha i neimaštine i oni to zaslužuju. Isto tako od ove početne pozicije temeljem pregovaračkog iskustava sve što bi bilo manje od 2/3 polazne platforme, polaznog prijedloga mislim da je pregovarački neuspjeh i obmanjivanje javnosti. A Vlada, oni ne daju ništa svoje samo preraspodjeljuju ono što dobiju u proračun i uvijek žele sa što manje novaca kupiti što više naklonosti. Dakle, moja poruka je slijedeća. Umirovljenice i umirovljenici cijene dionica vam u ovom trenutku rastu, podignite svoju cijenu, ne prihvaćajte mrvice i ne dajte da vas opet prevedu žedne preko vode.

Prva točka: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, prvo čitanje, P.Z. br. 122; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje zakona. S nama je poštovani potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Prije toga, samo malo potpredsjedniče, kolega Bulj, izvolite. U ime Kluba Mosta tražim stanku po pitanju prijedloga zakona o hrvatskim, izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima. Prije 3 godine se donosio Zakon o hrvatskim braniteljima. Tada je rečeno da je to cjelovit zakon koji će riješiti probleme hrvatskih branitelja, nakon 30 godina od početka Domovinskog rata. Međutim, kolegice i kolege, tada sam upozoravao i ministra i predstavnike Vlade da je zakon neprovediv. Da je zakon neprovediv i danas vidimo, nakon 3 godine, hrvatska Vlada je se sjetila da je zakon neprovediv, a rezultat zakona donesenog prije 3 godine je 500 umrlih hrvatskih branitelja koji su dali zahtjev, a nisu ostvarili svoje pravo. Tada sam upozoravao, uvaženi ministre, da nije odrađeno u praksi u stvarnosti, u provedbi infrastruktura za rješavanje problema hrvatskih branitelja, ali govorimo nakon 30 godina od početka Domovinskoga rada i još danas u isto vrijeme kada donosimo zakon koji je potreban, o civilnim žrtvama Domovinskog rata jer oni koji su stradali od granata srbočetnika, nije pitanje koje je nacionalnosti, ali su stradali od srbočetnika, međutim, a što je riješeno da ne dobiju ti srbočetnici koji su granatirali, ubijali i palili Hrvatsku da oni neće ostvariti to pravo civilnih žrtava Domovinskog rata. Nemamo popis srpskih agresora, njihovih postrojbi, njihovih dragovoljaca, i u isti dan rješavati ovo vrijeme, još se postavlja jedno pitanje. Zbog čega uvijek u predizborno vrijeme davati obećanja? Stanka će biti odobrena. Kolega Sačić, izvolite. Kolegice i kolege, hrvatska javnosti.

Neshvatljivo je, nedopustivo da o tako važnim, složenim pitanjima od značaja za hrvatsku braniteljsku populaciju, za stradalničku populaciju u istom danu raspravljamo, o čemu? O 2 zakona, a treći tek negdje oko 4, 5 ujutro, a svaki za sebe, znali smo, traje i zahtijeva barem pažnju 10 do 12 sati. Prema tome, protivimo se tome, želimo se dodatno konzultirati sa ostalim klubovima, sa oporbom, moramo nastupati zajedno, ne želimo manipulaciju sa hrvatskom javnošću i zlouporabe na štetu hrvatskog proračuna. Kolega Sačić, samo su 3 točke dnevnog reda. Ja ne znam što bismo trebali svoditi radni dan na jednu točku dnevnog reda. Ako će se razgovarati i ako ćemo trajati dulje od nekih noćnih sati pa ćemo prebaciti za drugi dan, nije problem, ali ne mogu ja na dnevni red stavljati jednu točku dnevno. Zašto? Pa ja ne znam, zato što ih ima 100 u dnevnom redu, onda bi vjerojatno, ne znam kako vi to zamišljate. Javio se sada i kolega Stipo Mlinarić, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta radi ove točke koja je danas prva, ali i radi druge točke o civilnim žrtvama rata. Mislim da je ovo nekorektno dolaziti u Sabor 2 mjeseca prije lokalnih izbora i gurati 2 zakona, prvi zakon o ratnim vojnim invalidima koji pogoduje vama iz HDZ-a i drugi zakon o civilnim žrtvama rata koji pogoduje SDSS-u gdje će se pokušati kroz taj zakon provući ljudi koji su napadali Hrvatsku, koji su razarali Hrvatsku, koji su zapravo stvorili invalide o kojima raspravljamo u prvoj točki. Ako je to vaš koalicijski sporazum, onda i recite javno da se previše ovdje danas cijeli dan ne zamaramo, recite da ste to dogovorili s SDSS-om da prođe jedan zakon, a vi njima pustite drugi zakon pa tako da skratimo ovu raspravu da ne budemo previše se tu do noćnih sati navlačili jedni s drugima.

Što je rezultiralo sveobuhvatni zakon koji je napravljen, koje su tehničke problemi u njemu pa koje danas mijenjamo i da nabrojimo sve ono što je zapravo u proteklih 3 godine učinjeno u stabilizaciji braniteljske populacije, u njihovom dostojanstvu, u njihovom zbrinjavanju, u njihovim pravima koja proizlaze iz zakona i što sada treba popraviti kako bi on bio potpuno provediv u ovim dijelovima koji se tiču vještačenja i u ingerenciji Ministarstvo hrvatskih branitelja. Jednako tako, da definiramo i to što su to civilni stradalnici, tko to može dobiti pravo i status civilnog stradalnika, a ko to ne može, koliko ih ima do sada i koliko se predviđa u skorijoj budućnosti. Tako da ja predlažem da ovu stanku iskoristimo kako bi članovi HDZ-a i koalicijski partneri jasno poručili onima koji ne čitaju, ne znaju, ne vjeruju i nisu upućeni što sve ova dva zakonska prijedloga donose. Stanka će biti odobrena. Izvolite. Mislim da je apsolutno nedopustivo da jedan predstavnik kolega iz HDZ-a g. Đakić sve nas koji razmišljamo svojom glavom etiketira da ne znamo, da nismo informirani i da smo bezveznjaci. Sramotno, opomenite ga.

A vas molim isto tako da ne zloupotrebljavate povredu Poslovnika. Sada ćemo napraviti stanku do 10,50 sati, pa onda nastavljamo.

Kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom, pa bih sada ponovo pozvao potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja poštovanog Tomu Medveda da uvodno predstavi navedeni prijedlog zakona, izvolite.

Držite samo, molim vas da držite samo pločice kako bi pohvatali sve koji su se javili. Izvolite potpredsjedniče.

Za uvod u prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji želim se osvrnuti na Zakon o hrvatskim braniteljima koji je donošen 14. prosinca 2017.g. Donošenje zakona u 2017.g. pristupili smo nakon što je provedena sustavna analiza pokazala slijedeće stanje. Statusna i materijalna prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, te stradalnika Domovinskog rata bila su disperzirana u niz različitih zakona, što je stvaralo pravnu i egzistencijalnu nesigurnost korisnika. Bio je zatvoren rok za ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pa dio hrvatskih branitelja koji po prijašnjim propisima iz različitih razloga nisu ostvarili status hrvatskog branitelja zapravo ostali su izvan sustava.

Nezaposlenost hrvatskih branitelja bila je na visokoj razini, tada je bilo 85.000 hrvatskih branitelja koji su bili nezaposleni i nisu imali nikakva primanja. Zakon iz 2017.g. rezultat je bio međuresorne suradnje sa nadležnim tijelima, a ono što želim naglasiti, po prvi puta u izradi zakona sudjelovali su hrvatski branitelji kroz rad projektnih timova. Tim zakonom uređeno je slijedeće.

Uvedena je naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji umjesto ranije opskrbnine koja nije bila u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja i trenutno je 7.665 korisnika ove naknade. Viši iznos najniže mirovine ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru osigurali smo za 36.000 korisnika naknade. Snizili smo dobnu granicu za odlazak u starosnu mirovinu ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru. Organizirali smo sistematske preglede za 66.614 hrvatskih branitelja, a od tog broja samo kod 8,3% hrvatskih branitelja nije potreban daljnji dijagnostički postupak. Medicinsku rehabilitaciju za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata sa oštećenjem organizma kao posljedicu sudjelovanja u obrani suvereniteta RH koristilo je 2.133 hrvatska branitelja i HRVI. Intenzivirali smo stambeno zbrinjavanje u suradnji s tijelima državne uprave koje upravljaju stanovima i kućama u vlasništvu RH, stambeno smo zbrinuli 2.066 članova obitelji hrvatskih branitelja stradalnika i dragovoljaca Domovinskog rata. Putem Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje stambeno je zbrinuto ukupno 2.258 obitelji hrvatskih branitelja, dakle ukupno je putem mjera Ministarstva hrvatskih branitelja i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje stambeno zbrinuto 4.324 braniteljske obitelji. Proširili smo prava na prednost pri zapošljavanju, te uveli porezne olakšice za poslodavce koji zaposle djecu smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja. Omogućen je rad hrvatskih branitelja uz mirovinu i trenutno je u radnom odnosu 7.503 hrvatska branitelja korisnika mirovine. Uspostavili smo Evidenciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja više nije javno dostupna već je dostupna tijelima koja provode postupke priznavanja statusa i ostvarivanja prava. Značajno smo administrativno ojačali, opremili i informatički povezali sve područne odjele u županijama, čime smo uslugu ministarstva učinili još dostupnijom, što je vidljivo kroz broj od 187.510 postupanja prema korisnicima kojima je pružena pomoć u našim odjelima. Sredstvima iz EU osigurali smo primjerene službena vozila područnim odjelima u županijama zbog mobilnih intervencija. Glavni razlozi izmjena i dopuna zakona nakon donošenja u 2017. g. i kao što ste mogli vidjeti iz prethodno izloženog, može se zaključiti, da smo zakonom u 2017. g. postigli veliki napredak u skrbi za braniteljsko stradalničku populaciju, međutim, nakon 3 godine primjene zakona uočeno je kako je određene mjere potrebno dodatno prilagoditi potrebama korisnika kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učinkom. Te izmjene su poglavito tehničke i organizacijske naravi. Glavni razlog izmjena je ubrzanje postupka za ostvarivanje statusa HRVI-a.

Zbog dugotrajnosti postupka potrebno je izostaviti prethodnu stručnu procjenu iz postupka ostvarivanja statusa HRVI-a.

Isto tako, važno je napomenuti da mišljenje dano u prethodnoj stručnoj procjeni ne obvezuje vještake u Zavodu. S obzirom na mišljenje dano u postupku stručne procjene nije obvezujuće na daljnji postupak vještačenja, a isto se kasnije utvrđuje u daljnjem postupku vještačenja, nema opravdanosti za provođenje stručne procjene. S obzirom da se prethodna stručna procjena obavlja u zdravstvenim ustanovama, a želim podsjetiti i poteškoće funkcioniranja zdravstvenog sustava, a u svezi pandemije Covid-19 i da je time dodatno otežano provoditi prethodnu stručnu procjenu, isto tako, do sad je za provođenje navedene stručne procjene utrošeno 15 milijuna kuna.

Želim podsjetiti da je ovakav model bio sve do 2015. g. Naime, u postupku utvrđivanja statusa HRVI-a ne utvrđuje se samo stupanj oštećenja organizma, već i uzročno-posljedična veza tog oštećenja organizma sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu, što predstavlja specifičnosti i zahtjeva posebnu metodologiju rada koja se razlikuje od ostalih postupaka vještačenja u nadležnosti ZOSI-ja. Vještačenja će se obavljati, odnosno obavljat će ih neovisni medicinski vještaci u 4 prvostupanjska liječnička povjerenstva koja će biti osnovana u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Isto tako, u Ministarstvu hrvatskih branitelja osnovat će se drugostupanjsko liječničko povjerenstvo. Ovime će se rasteretiti ZOSI sa napomenom da je trenutno na vještačenju čeka oko 3 tisuće hrvatskih branitelja, a hrvatski branitelji čine ukupno oko 10% ukupnog broja predmeta za vještačenje u ZOSI-ju. Nekoliko napomena vezanih za ostale izmjene u ovom zakonu. Kako bi se dodatno ubrzao postupak stambenog zbrinjavanja, predviđeno je mogućnost kupnje stanova na lokacijama na kojima nije isplativa organizirana stanogradnja. Dakle, tamo gdje ne možemo provoditi organiziranu stanogradnju, a gdje se ukaže potreba. Isto tako, predviđeno je pojednostavljivanje i ubrzavanje postupka prijenosa stanova za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja na temelju sporazuma između tijela državne uprave bez donošenja posebne odluke Vlade RH. Izmjenama se želi ubrzati postupak ostvarivanja prava namijenjenim socijalno ugroženima, a uvjete dodatno pojednostaviti njihovih potrebama. Kod naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji kao zasebne zapreke o kojima se mora pribaviti poseban dokaz, više neće biti propisana mirovina korisnika koja je veća od 33% utvrđene proračunske osnovice, dakle bilo je do sad zapreka. Isto tako, i registrirano trgovačko društvo ili obrt jer je navedeno već obuhvaćeno uvjetom da korisnik i članovi njegovog kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva nemaju ukupno novčane prihode mjesečno po članu kućanstva veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice. Osim prethodno navedenog, od jednokratne novčane pomoći, zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba, zapreku za ostvarivanje više neće predstavljati zajamčena minimalna naknada ili naknada za nezaposlene iz ovog zakona iz razloga što se radi o egzistencijalnom minimumu koji u izvanrednim situacijama kao što su bolest ili elementarna nepogoda, nije dovoljan. Odredbe zakona uskladit će se sa propisima iz mirovinskog osiguranja. Dodatna prilagodba prava iz mirovinskog osiguranja za najugroženiju braniteljsku populaciju koja dosad nije mogla ostvariti prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Napomena vezana za primjenu zakona i osiguravanje financijskih sredstava za implementaciju svih mjera koje su predviđene zakonom, kao podsjetnik da je Ministarstvo hrvatskih branitelja 2015. g. imalo proračun od 972 milijuna a da je u 2021. milijardu i 376 milijuna, dakle povećanje za više od 404 milijuna kn kao preduvjet za primjenu parametara odnosno primjenu svih elemenata predviđenih ovih zakonom. Predviđeni financijski učinak izmjena i dopuna zakona na poziciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurano je za 2021. dodatnih 12 milijuna kn ali dakako da to ovisi o datumu stupanja na snagu ovog zakona. U 2022. dodatnih 15 milijuna kn, u 2023. dodatnih 17 milijuna kuna. Na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja, poglavito vezano za angažman liječnika u liječničkim povjerenstvima, naknade za nezaposlene jednokratne novčane pomoći osigurano je u 2021. g. dodatnih 2 milijuna kuna, 2022. doda tnih 3 milijuna i u 2023. dodatnih 3 milijuna kuna. I kao zaključak, uvažavajući uočene potrebe tehničke i organizacijske prilagodbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivam sve vas zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru za jedinstven pristup radi usvajanja zakona kojim bismo najzaslužnijima za obranu domovine, omogućili dostojno ostvarivanje zasluženih statusnih prava. Zahvaljujem, ministre. Možete ostati jer imamo sada replike i to poprilično velik broj. Vidim ih 27. Izvolite. Poštovani g. ministre, jedan slučaj iz resora Ministarstva branitelja okupirao je hrvatsku javnost tijekom siječnja i veljače, citirat ću jedan tekst iz medija „Stambena komisija Ministarstva branitelja ne može riješiti zahtjev sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića u zagrebačkom naselju Borovje dok Sabor ne izglasa izmjene i dopune sadašnjeg zakona o braniteljima.“ Ovaj Sabor, ovaj zakon, onaj Žinić, obzirom da se može steć dojam da se Ministarstvo branitelja nije baš pretjerano pretrglo u rješavanju pravosudnog aspekta tog slučaja, a da ste čak i vi doveli bili u pitanje autoritet predsjednika Sabora ne odgovarajući na zastupnička pitanja, imamo vrlo jednostavno pitanje.

Ovdje želim a vezujuć se uz konkretan slučaj, kazati da je 67 sličnih predmeta, to su dugogodišnji predmet od '94. pa na ovamo koji se vežu uz Ministarstvo hrvatskih branitelja, tu se radi o stanovima koji su dodijeljeni u ranijem vremenskom periodu, uglavnom od Ministarstva obrane i u ovom konkretnom slučaju važno je naglasiti i to da je u tijeku sudski postupak i dok traje sudski postupak, Ministarstvo hrvatskih branitelja tu ne može pristupiti deložaciji. Drugi je na redu kolega Sačić, izvolite. Poštovani ministre i potpredsjedniče Vlade, g. Medved, hrvatski generale. Kao što vam je poznato, Predsjednik RH, g. Franjo Tuđman je ovdje '96. g. rekao u ovom saborskom domu da je ukupno Domovinski rat od '91 do '95. izvojevalo pobjedonosno 33 527 hrvatskih branitelja. Recite mi, u vašem mandatu, koliko ste hrvatskih branitelja, što borbenog ili neborbenog sektora, vi proizveli? Hvala lijepa, uvaženi g. zastupniče. Vjerujem da vam je poznata procedura i da dobro poznajete zakone, nadležnosti pa tako vam je poznato i da status hrvatskog branitelja ne regulira Ministarstvo hrvatskih branitelja već Ministarstvo obrane za one hrvatske branitelje koji su bili pripadnici Ministarstva obrane a MUP za one osobe koje su bili njihovi pripadnici. Dakle, zakon je omogućio nadležnim tijelima postupanje u skladu sa zakonom, omogućio je onim hrvatskim braniteljima koji zbog ograničenja vremenskog perioda, tada dakle, zbog ukidanja tog odnosno unošenjem roka u razdoblju koje je od stupanja na snagu, Ministarstvo hrvatskih branitelja pratilo je i prati i nadalje postupanje i Ministarstva obrane i MUP-a a glede reguliranja statusa. Treći je na redu kolega Bulj, izvolite.

Možete li kazati nama ovdje koliko je hrvatskih branitelja dalo svoj zahtjev za svoga statusa, a nisu doživjeli taj svoj ostvarenje svoga statusa što znači ako je imamo određeni broj da nije znači zakon bio provediv. I to je osnovni problem što imamo 5 zakona do sada izmjena, a oni nisu provedivi. Uz to rokove je također zadala vlada HDZ-a Jadranke Kosor kao ministrice branitelja tada il ne znam tko je bio Ivo Sanader, tako da još jednom pitanje.

Dakle, zbog vremena provedenog u Domovinskom ratu i strahota koje su proživjeli hrvatski branitelji u obrani svoje domovine nažalost izrazito je velika smrtnost prisutna kod hrvatskih branitelja. I informacija dakle sa 1.1.2017. godine bilo je živih 445.000 hrvatskih branitelja. Dakle, to oslikava veliku smrtnost hrvatskih branitelja kao posljedicu sudjelovanja u obrani domovine. Između ostalog to i jest jedan od povoda zašto ovdje predlažemo izmjene i dopune zakona sa ciljem da se ubrzaju svi procesi koji su vezani za ostvarivanje njihovih statusa. Kolegice Nađ, izvolite. Poštovani potpredsjedničke Vlade i ministre hrvatskih branitelja, mislite li da ste zapravo iznevjerili svoje suborce s kojima ste 555 dana prosvjedovali u šatoru protiv tadašnjih dužnosnika jer ste zapravo donijeli zakon koji je neprovediv, a birali ste si suradnike koji nemaju etički integritet pa ćemo podsjetiti Stjepan Sučić, Nevenka Benić, Ivan Vukić, dakle državni tajnici koji su morali otići. Dakle, pitanje je da li ste iznevjerili svoje suborce? Uvažena gospođo zastupnice ja sam od vas očekivao puno više obzirom da ste vi dugi niz godina proveli u Ministarstvu hrvatskih branitelja, da ste bili državna tajnica i ono što rastužuje činjenica da ni danas ne možete prihvatiti činjenicu da ste vi bili državna tajnica kad su Hrvatski ratni vojni invalidi pred vašim vratima prosvjedovali 555 dana što je zasigurno jedinstven primjer u povijesti. Da pobjednička vojska prosvjeduje pred svojim ministarstvom tražeći razgovor, a koji nisu dobili. Isto tako očekivao sam od vas osvrt na mjeru koju ovdje predlažemo jer vi ste od '98. do 2015. godine bili ključna osoba vezana za model koji mi upravo sad predlažemo vratiti, a niste se 2015. godine suprotstavili isključenju takvog oblika nego ste prihvatili činjenicu da se potpuno neopravdano cijeli sustav grupira u jedinstveno tijelo vještačenja i ZOSI. Poštovani ministre, postavljam pitanje zašto obitelji preminulih branitelja, znači koji su preminuli nakon 2009. godine ne mogu ostvarivati prava?

Svjedoci ste i 2017. godine kad smo ovdje predstavljali zakon i ove mjere koje danas ovdje predlažemo da su upravo usmjerene prema svim predmetima osoba koje nisu ranije ostvarile pravo, a vjerujem da je i ovaj konkretan predmet prouzročen upravo mjerama dok je gospođa Nađ bila državna tajnica u Ministarstvu hrvatskih branitelja zbog svoj zastoja koji je dugi niz godina bio ograničen vremenski za podnošenje reguliranja bilo kakvog oblika statusa. Kolegica Grman Kizivat, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, kao prvo želim naglasiti da ne želim svojim pitanje dovesti u nikakvu sumnju prava branitelja koje oni imaju, ali sam vam 15.10. pošle godine postavila zastupničko pitanje vezano za dodjelu automobila ratnim vojnim invalidima I kategorije. Tada sam u svom zastupničkom pitanju postavila zašto ti automobili ne bi recimo bili dodijeljeni roditeljima ili njegovateljima, udrugama itd. Odgovor vašeg ministarstva je bio da su to ortopedska pomagala. Pa ako znamo da će naši branitelji i trebaju to dobiti, svakih 7 godina dobiti novo ortopedsko pomagalo, zašto ti stari, ortopedska pomagala, stari automobili 7 godina ne bi mogli biti dodijeljeni civilnim invalidima na primjer, jer budimo realni automobil star 7 godina nije star automobil kad je prosječna starost automobila 15 godina u Hrvatskoj. Dakako da razumijem vaše pitanje i da smo u nekoliko navrata sa svim udrugama razmatrali ovo pitanje. Uvijek u konačnici je slijedeći zaključak i koji proizlazi iz stava članova povjerenstava, a članovi povjerenstva su osobe sa invaliditetom. Dakle, zasigurno svako to motorno vozilo koje je posebno prilagođeno spada u red odnosno u kategoriju ortopedskog pomagala jer se ono kao takvo posebno prilagođava oštećenjima organizma odnosno konkretno toj osobi i iz tog razloga nažalost nije moguće, dakle nije moguće ponovno vratiti vozilo u prvobitno stanje i pripremati ga odnosno za potrebe oštećenja te druge osobe. Ali mi ćemo, ja vjerujem danas tijekom rasprave i o civilnim stradalnicima Domovinskog rata također se osvrnuti na ovo pitanje gdje smo također predvidjeli kao mjeru i za civilne stradalnike Domovinskog [[Upadica: Hvala.]] rata uređenje vozila. Kolegica Marić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani ministre rekli ste da je do sada obavljeno 66.814 preventivnih sistematskih pregleda branitelja.

I sljedeće, ja sam i sama kao zdravstvena djelatnica u nekoliko navrata obavljala sistematske preglede, na neke se odaziva više, neki se branitelji više puta odazivaju, a neki se uopće ne odazivaju, kako mislite poboljšati tu javnozdravstvenu kapanju i motivirati ljude? Dakle, kratki podsjetnik, ministarstvo u ranijem razdoblju dok je gospođa Nađ bila državna tajnica je na godišnjoj razini provodilo oko 1000 pregleda za sve hrvatske branitelje, dakle otprilike 10 milijuna kuna, potpisivanje ugovora sa privatnom poliklinikom i to je bilo na godišnjoj razini 1000 hrvatskih branitelja. Osobno sam nadzirao i usmjeravao ovaj proces kao osnovni preduvjet potpisali smo sa 29 ustanova ugovor, razvili sa zdravstvenom strukom model i pokrenuli taj postupak. Činjenica je da smo do sada proveli da je na godišnjoj razini to bilo oko 20.000 pregleda, ali zbog pandemije i ograničenja koja imamo vezano za opterećenje zdravstvenog sustava, nažalost u 2020.g. taj broj je smanjen. Ali ipak u određenim bolnicama se odvija koliko god je moguće u ovim okolnostima i nastavit ćemo zasigurno čim se za to stvore uvjeti. Poštovani ministre. Imam jedno pitanje vezano za sudionike Domovinskog rata. Naime, znate i sami da je '91., '92.g. velik broj naših sugrađana koji su i krenuli na frontu i koji su već bili na zbornim mjestima zapravo bio povlačen sa tih zbornih mjesta i bili su vraćeni na radna mjesta zbog toga što je trebalo raditi na uspostavi nezavisnosti i suvereniteta naše Republike. Bilo je važnih zadataka u ministarstvima, bilo je važnih poslova u lokalnoj samoupravi i ti su ljudi dobivali zapravo radnu obvezu. Da li ste u čl. 15. starog zakona odnosno u čl. 3. ovog prijedloga u stavku koji ste dodali stavak h i nakon toga još jedne odredbe koje ćete vi kao ministar donijeti, mislili na te ljude ili na neke druge? Ako sam vas dobro shvatio govorite o statusu sudionik Domovinskog rata, dakle to je jedna od mjera koje smo predvidjeli 2017.g. ovdje moramo razdvojiti status hrvatskog branitelja od statusa sudionik Domovinskog rata. Naime, ovdje jest upravo kategorija ljudi koji nisu bili hrvatski branitelji, koji nisu sa oružjem branili domovinu i za koje nema osnove da dobiju status hrvatskog branitelja, ali pokušali smo kroz zakon prepoznati one ljude koji su na određeni način dali svoj doprinos u obrani domovine i na simboličan način iskazati im zahvalu. Izdvojit ću npr. vatrogasce koji su gasili požare za vrijeme granatiranja, izdvojit ću i određene posade brodova koje su prevozile postrojbe hrvatske vojske i dakle neke druge službe i dakako da je to važna kategorija, sa napomenom da ovdje uvijek moramo imati na umu da to nisu hrvatski branitelji već sudionici domovinskog rata. Kao izvor potrebnih sredstava za provedbu ovog zakona u dijelu koji se odnosi na mirovine, navodi se aktivnost A 7530-10 mirovine hrvatskih branitelja, ali i aktivnosti A 688-046-047 i 048 što su mirovne na temelju osiguranja starosne, invalidske i obiteljske. Ne bi li međutim sav dodatni mirovinski trošak koji proizlazi iz ovog zakona, ne bi li međutim sav taj trošak trebao teretiti isključivo aktivnost mirovine hrvatskih branitelja?

Često puta se u javnosti provlači ovo pitanje. Kada govorimo o hrvatskim braniteljima moramo biti svjesni činjenice da se radi o ljudima koji su najzaslužniji za slobodu koju danas imamo, ali da se radi o ljudima koji su veći dio svoga života proveli radeći na nekim drugim poslovima prije Domovinskog rata i da ti ljudi u najvećoj mjeri imaju puni radni staž, da se radi o radnom stažu oko 30 godina. Dakle, ukoliko ste zainteresirani mi vam možemo dostaviti cjelokupnu strukturu starosti i cjelokupnu strukturu po radnom stažu pa možete se osobno uvjeriti u kojoj mjeri su ti hrvatski branitelji kroz svoj radni vijek odradili svoj puni radni staž. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre.

Pretpostavljam da su vam te informacije poznate, budući ste sad rekli koliko još postoji postupaka za vještačenje u Zavodu za vještačenje i to je vrlo važan podatak jer zapravo govori o tome u kojem broju se ne poštuju sudske presude, a broj je po naši saznanjima jako velik? Jedan od razloga zašto bismo sve nadležnosti, a u pogledu postupanja prema hrvatskim braniteljima odnosno u potpori i realizaciji svih mjera iz zakona jesmo predvidjeli ovu izmjenu i dopunu zakona. Dakako da mi sa Mirovinskim osiguranjem na tjednoj razini razmjenjujemo saznanja i informacije. Isto tako bi vas pozvao, u konkretnom slučaju za konkretne pokazatelje, zatražite od Ministarstva hrvatskih branitelja i dostavit ćemo vam sve pokazatelje. Kolegice Peović, izvolite.

Meni se čini da je osnivanje povjerenstva u Ministarstvu branitelja upravo taj korak, dakle prema većoj netransparentnosti i nerješavanju problema koju u javnosti izazivaju sumnju i u Ministarstvo branitelja i u prava branitelja koja se ostvaruju preko tog Ministarstva. Dakle na koji način ćemo riješiti problem, kao što je problem uzurpacije stana u Zagrebu župana Žinića koji odbija izaći iz tog stana. Nije li povjerenstvo upravo jedan korak prema nerješavanju tog problema odnosno na koji način vidite takva povjerenstva kao korak prema većoj transparentnosti, većoj učinkovitosti, većoj stručnosti i većoj neovisnosti? Hvala lijepa. Ne znam o kakvoj vi i gdje ste ovdje iz mog izlaganja, a vjerujem da ste temeljito proučili prijedlog zakona, vidjeli povjerenstvo, dakle ja nisam ni jednom riječju spomenuo povjerenstvo, već vijeća koja će se osnovati u Ministarstvu hrvatskih branitelja sa ciljem preuzimanja hrvatskih branitelja u procesu vještačenja za razliku od postojećeg modela koji se provodi u jedinstvenom tijelu za vještačenje, u ZOSI-ju. Stoga sve ovo što ste naveli ne vidim apsolutno nigdje u prijedlogu zakona ništa na što biste se mogli osloniti kad spominjete ovakva povjerenstva. Ponovit ću i vama. Dakle Ministarstvo hrvatskih branitelja djeluje transparentno, postupa zakonito, a u pogledu eventualnog bespravnog korištenja stanova postupamo promptno, ali poštujemo i sudske odluke i tamo kad se donose sudska presuda, Ministarstvo promptno postupa. Kolega Mlinarić, izvolite. Recite mi, je li se osjećate i vi suodgovorni što se ovakvim čestim izmjenama zakona, dopuna o hrvatskim braniteljima stječe dojam u javnosti da je to privilegirana skupina i da javnost već počinje, usudio bi se reći i mrziti te ljude koji su dali sve za ovu Hrvatsku, a jedini koji u ovoj državi privilegiran, to je vaš koalicijski partner SDSS i molio bih vas da mi kažete, koliko je iz SAO milicije koristilo status dragovoljca Domovinskog rata, ako znamo da ih MUP '97. g. preveo miliciju u MUP. Dakle, odnosu društva i države prema hrvatskim braniteljima i percepciji gdje se hrvatske branitelje gleda iskrivljenom slikom, u najvećoj mjeri doprinose neistinite i insinuirajuće izjave u pogledu odnosa prema hrvatskim braniteljima. Ne znam što smatrate prečestim, dakle ovaj zakon je donešen 2017. g., danas smo 2021. g., pratimo na mjesečnoj razini, analiziramo procese, vidimo gdje dolazi do zastoja i upravo s ciljem otklanjanja tih zastoja i zakonitog postupanja predlažemo izmjene i dopune ovog zakona kako bi se u prihvatljivom vremenskom periodu mogle odraditi odnosno konzumirati sve mjere, a vezano za ovo pitanje oko tih osoba koje su bili pripadnici neprijateljskih formacija, i sami ste rekli da znate, [[Upadica: Hvala vam.]] stoga ne trebam vam ja dodatno pojašnjavati. Kolega Kirin, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. O problemima braniteljske populacije često raspravljaju i oni koji nisu bili branitelji, a još manje dragovoljci. Mislim, ovaj izmijenjeni zakon će definitivno riješiti probleme te populacije koliko je maksimalno moguće. Jedan bivši ministar rada i mirovinskog sustava izjavljuje, građani će imati manje, a veterani više mirovine. Mislim da je to kazano nekritički. Može biti da će veterani imati više mirovine, ali to je pravedno, ali građanima neće biti smanjene njihove mirovine. To je unošenje nemira i animoziteta prema braniteljima. Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, ponovit ću da smo 2017. g. i od tada pa do danas da je naša Vlada učinila snažan iskorak u pogledu ispravljanja mnogih nepravdi vezanih za odnos prema hrvatskim braniteljima, ovo o čemu danas govorimo, izmjene i dopune zakona su upravo na tragu toga da oni postupci koji su trajali predugo, pronalazimo mehanizme i rješenja da se oni mogu provesti u zakonom predviđenom roku, dakle i u pravu ste, jedan od bivših ministara jest 2015. g. stvorio kaos u pogledu ovog sustava formirajući to jedinstveno tijelo vještačenje, taj ZOSI, dakle gdje su, gdje se nalaze tisuće i tisuće ljudi koji čekaju po nekoliko godina da dođu na red za vještačenje. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade RH i ministru hrvatskih branitelja, pred nama su danas izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i jedna od namjera tih izmjena je i ubrzanje procesa stambenoga zbrinjavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Kako možemo vidjeti u samim izmjenama, osim mogućnosti otkupa stanova na slobodnom tržištu, vezano za one dijelove države gdje nije napravljeno da se ide u stambenu izgradnju odnosno nije profitabilno. Također se spominje izmjena i u dijelu međuresorne suradnje između tijela državne uprave odnosno donošenja sporazuma, kao i odluka na Vladi RH, pa bih vas molio da nam pojasnite u proceduralnom smislu koliko će to ubrzati sam postupak i omogućiti povećan broj stambenoga zbrinjavanja na godišnjoj razini naših hrvatskih branitelja, naših junaka? Dakle dobro ste naglasili i uočili i kroz izvješće u kojoj mjeri je postignut napredak u pogledu intenziviranja stambenog zbrinjavanja. Odnos Ministarstva hrvatskih branitelja sa svim tijelima državne uprave, poglavito i sa Središnjim državnim uredom na čijem čelu ste bili donedavno je rezultirao sa zaista respektabilnim brojem preko 4.000 stambenih zbrinjavanja, stambenih dakle obitelji stradalnika Domovinskog rata. Ovdje u ovim predloženim izmjenama smo dodatno predvidjeli pojednostavljenje odnosno ubrzavanje procedure kako bi se između tijela koje ima raspoložive stambeni fond i Ministarstva hrvatskih branitelja po listi prioriteta u jednom ubrzanom postupku regulirali odnosno rješavali dodjelu tih stanova obitelji koji dug niz godina čekaju stambeno zbrinjavanje. Kolega Barbarić, izvolite. Nacionalna razvojna strategija, dokumenat nedavno usvojen u ovom saboru važno poglavlje posvećuje odnosu prema Hrvatima izvan RH, zagovara se jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske i akcenat daje na odnos prema Hrvatima u BiH. U zahvalu na svemu što ova vlada i vi osobno činite za Hrvate u BiH informiram vas da Odjel za branitelje pri Hrvatskom narodnom saboru podržava izmjene i dopune ovog zakona u dijelu koji se tiče prava pripadnika HVO-a. Cijenjeni ministre, i mi imamo obavezu štititi dignitet Domovinskog rata, skrbiti o braniteljima, pitanje istine o Domovinskom ratu nama je pitanje pune jednakopravnosti i skrbobraniteljima pitanje opstanka Hrvata u BiH, možemo li i dalje računati na vašu potporu u rješavanju i brojnih problema braniteljske populacije koje ne uspijevamo sami riješiti? Hvala vam lijepa uvaženi zastupniče. Dakle opet podsjetnik na zakon iz 2017.g. koji smo radili u partnerstvu sa udrugama iz Domovinskog rata gdje je sudjelovao jako veliki broj udruga pripadnika HVO-a i stradalnika iz reda pripadnika HVO, kao i suradnja sa Hrvatskim narodnim saborom i u tom zakonu vrlo jasno smo definirali odnose i poziciju pripadnika HVO-a i na tom tragu ćemo nastaviti naše napore i ubuduće i hvala vam na suradnji i potpori. I sami ste rekli i kroz sve ovo vrijeme preuzimanjem Ministarstva hrvatskih branitelja ušli ste u jednu, jedan haos kako je to Mirando Mrsić nazvao hrvatske branitelje „spaljena zemlja“

Dakle uvijek svi zastupnici u HS, kao i svi zainteresirani dobro došli su u Ministarstvo hrvatskih branitelja s ciljem dobijanja punih informacija o svim naporima koje provodimo u našem Činjenica je i dobro ste naglasili da ovdje govorimo o još jednoj mjeri koja je kroz raniju povijest disperzirana i izdvojena iz Ministarstva hrvatskih branitelja i da ju sada ponovno opravdano vraćamo u nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja, a podsjećam dakle da je ovaj oblik, ovakav model vještačenja bio od osnivanja Ministarstva hrvatskih branitelja do 2015.g. kad se kao i neke druge mjere izdvajaju iz ministarstva i stavljaju u neka druga tijela, ovime stvaramo pretpostavku za normalno i nesmetano funkcioniranje i primjenu zakona. Pozdravljam ove izmjene koje su danas ovdje o kojima raspravljamo i prije svega želim zbog javnosti naglasiti da ovim izmjenama ne uvodimo nova prava za hrvatske branitelje, samo uvodimo ponovno da tijela za procjenu invalidnosti budu pri Ministarstvu hrvatskih branitelja kako je to bilo, kako ste i sami rekli do 2015., a to je iz razloga ubrzanja postupka jer to naši hrvatski branitelji zaslužuju. Ja moram reć jer sam i sama bila dio tog sustava da je i u ratno vrijeme, a i sve do 2015.g. ta povjerenstva koja su bila zasebna funkcionirala su puno brže, čekalo se na poziv nakon što bi predmet bio poslan otprilike između 30 i 60 dana, vidimo koliko se danas čeka i zato mislim da je ovo opravdano. Zanima me samo da li ćete po stupanju na snagu zakona odmah osnivati povjerenstva kako bi što prije i ovi koji sad čekaju došli [[Upadica: Hvala vam]] u proceduru? Dakako, dakle stupanjem na snagu zakona započet ćemo onaj proces javnog poziva izbora specijalista liječnika koji će biti angažiran na ovim poslovima propisivanjem metodologije i početak njihovog rada kako bismo što je prije moguće stvorili preduvjete da hrvatski branitelji koji dugi niz godina čekaju provedbu ovog postupka što je prije moguće dođu na red i da prođu postupak vještačenja. Dakle, apsolutno hvala vam na potpori i vjerujem da ćemo sa implementacijom mjera koje smo predvidjeli kroz ove izmjene i dopune zakona postići željeni efekt. Sada je na redu kolega Dretar, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovani g. ministre. Eto kako uvaženi zastupnik Deur otvara vrata ministarstva pa i vi tako za jedno dobro savjetovanje, dajte onda hrvatskoj javnosti jedan mali savjet.

Što se to sa vama dogodilo da vas odjednom taj spomenik ne smeta ili ste ga možda čak i zavoljeli? Hvala. Hvala lijepa. Uvaženi g. zastupniče, tema današnje rasprave je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima i vjerujem da ste ga proučili i da ste pročitali i vidjeli na što se odnosi ovaj sadržaj predloženog teksta. I dalje sam stava da je taj spomenik neprihvatljiv, ali tu ću vas lijepo ljubazno moliti obratit se nadležnom tijelu, a to je komunalno poduzeće koje je nadležno za upravljanje objektima koji se nalaze na grobljima. Kolega Šimičević, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, ministre hrvatskih branitelja. Vi ste istinski junak Domovinskog rata i za pravo najbolje znate potrebe hrvatskih branitelja. Ovdje ću polemizirati dvije stvari, dakle prva, provlači se teza da nije vrijeme donijeti ovaj zakon. Ja mislim da ne može vrijeme biti ispred hrvatskih branitelja, znači pravo je vrijeme ispraviti ono što je uočeno da nije dobro. I dakle, u zakonu iz 2017. vi ste uočili onaj zakonodavac prije vas suočili ste da ima nelogičnosti i sad se želi ispraviti to i dati hrvatskim braniteljima doista ono što im pripada. Znači hrvatski branitelji nije otišao u Domovinski rat da bi ostvarivao svoja prava, on je otišao u rat zato što je volio domovinu, zato što je želio neovisnu Hrvatsku državu, zato što je želio slobodu svom hrvatskom narodu. Dakle, tada 2017.g. ozbiljnom analizom, sveobuhvatnom analizom sagledali smo sve poteškoće s kojima se susreću hrvatski branitelji. Niz godina do tada pravu su disperzirana u različite sektore u različite nadležnosti i tada smo 2017.g. prepoznali ključna pitanja, otvorili rokove i započeli sa primjenom tog zakona. Stalnim praćenjem i evaluacijom prepoznali smo gdje dolazimo do poteškoća u implementaciji odnosno konzumiranju zakonom predviđenih prava i upravo s tim ciljem sada predlažemo izmjene i dopune kako bismo u organizacijskom svjetlu stvorili preduvjete za punu implementaciju zakona. Potpredsjedniče hrvatske Vlade i ministre branitelja. Donošenjem Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 14.prosinca 2018.g. prekinuta je pravna nesigurnost i egzistencijalna nesigurnost hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, invalida Domovinskog rata, zatočenih i nestalih. Molim vas lijepo vratili ste u zakon matični zakon sva ona prava koja su bila disperzirana u socijalnu skrb, pa je dio hrvatskih branitelja bio socijalni slučajevi koje je Milanka Opačić vodila. Dio onih branitelja koji su bili u mirovinskom gdje je Mirando htio da se razdvajaju mirovine ono što si zaradio u radnom odnosu, a što si zaradio od države Hrvatske kao branitelj i to ste sve stavili u ovaj zakon koji je rezultirao rezultatima koji su neviđeni.

Dakle, svakako da je iznimno važno u donošenju ovog zakona bilo stvoriti pravnu sigurnost i vratiti povjerenje hrvatskih branitelja u tijela koja su nadležna za odnos prema hrvatskim braniteljima, ali i u cijelo društvo. Ono što je izdvojit ću samo ove parametre i ponoviti dakle bili su zatvoreni rokovi za priznavanje statusa hrvatskog branitelja, zatvoreni rokovi za priznavanje HRVI, izdvojena ona socijalna mjera iz ministarstva prebačena u socijalu, ali tu valja naglasiti i činjenicu da polovica tih ljudi koji prebačeni u socijalu nisu imali priliku niti primati tu socijalnu naknadu, da su donešena bila rješenja o razdvajanju mirovine što je u najvećoj mjeri bilo stvorilo pravnu nesigurnost i jedna od prvih mjera koje je učinila naša Vlada jest vratila model i spojila ta rješenja u jedinstveni iznos. Uvaženi potpredsjedniče hrvatske Vlade i ministre hrvatskih branitelja. Ovaj tjedan sastao sam se sa predstavnicima Udruge specijalne policije Ajkule kojima je sjedište na području moga grada, sve ovo što ste u uvodu govorili i ovo što ste sada rekli upravo potvrđuje vaše riječi. Oni su neizmjerno zahvalni i sve njihove riječi upućuje na pohvalu dobre suradnje Ministarstva hrvatskih branitelja i podršku vas osobnu realizaciji njihovih projekata. Ono što je bit ovoga zakona je što svakako svako od nas treba poduprijet je upravo skraćenje tih rokova jer život je kratak, dvije godine čekanja je nešto abnormalno dugo. I ono što bi ovdje trebalo istaknuti da svi oni branitelji koji su stekli prava mirovine prema općim propisima mogu ovim zakonom očekivati i rast svojih mirovina. Hvala. Hvala lijepa. Upravo tako, dakle ovdje uz sve ove mjere organizacijske za ubrzavanje cijelog procesa imamo i usklađenje određenih oblika mirovine. Ja vjerujem da će hrvatski branitelji, poglavito oni hrvatski branitelji koji su u mirovini po općim propisima sagledavajući sadržaj predloženih mjera u ovom zakonu biti iznimno zadovoljni. Sve ono što činimo u pogledu potpore, razumijevanja stvarnoga stanja i pomoći prema hrvatskim braniteljima. Dakle, ovdje se ispravlja još jedna od niza ranije postavljenih nepravdi, a poglavito vezanih za mirovinska prava i za mirovine koje su hrvatski branitelji zasluženo primili. Još jednom podsjetimo da su hrvatski branitelji najveći dio svoga života proveli radeći, a dio svog života su proveli braneći domovinu. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre hrvatskih branitelja, u svom uvodnom izlaganju rekli ste kako je nužno odnosno predmetnim prijedlogom zakona predlažete da se zbog dugotrajnosti postupka vještačenja, a uzimajući u obzir da je prethodna stručna procjena obavljena u zdravstvenim ustanovama koja u vrijeme pandemije Covid-19 dodatno otežana, dakle predlažete da se ona ukine odnosno vrati u nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja kao model koji je funkcionirao do 2015. godine. Možete li molim vas pojasniti tko bi u tom slučaju obavljao ta vještačenja, po kojem točno modelu i koliko je trenutno predmeta na čekanju? Dakle, predloženim izmjenama i dopuna zakona predviđeno je osnivanje 4 vijeća u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja koja bi djelovala u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Nakon donošenja izmjena i dopuna zakona pristupili bismo javnom pozivu za izbor liječnika specijalista koji bi provodili vještačenje, samim time i cjelokupna organizacija vezana za njihov rad i tim bi se stvorila pretpostavka za ubrzavanje cijelog procesa, a trenutno je u Zavodu za vještačenje oko 3.000 hrvatskih branitelja koji duži period čekaju na vještačenje. Kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče zanimljivo je da upravo danas raspravljamo o Zakonu o izmjenama i dopuna Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i Zakonu o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, upravo na današnji dan kad vi slavite rođendan. Ono što bih ja želio vas pitati, to je da li će izmjenom Zakona o pravima hrvatskih branitelja i Zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata doći do značajnog povećanja i broja hrvatskih ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava Domovinskog rata kako to neki govore.

Hvala lijepa uvaženi zastupniče Bačić i hvala lijepa na čestitkama, dakako da imamo i kao i 2017. godine kad smo iznosili ovdje procjenu fiskalnog učinka i kad smo iznosili projekcije vezano za mogući broj konzumenata i korisnika ovog zakona i tada smo jasno pokazali da smo detaljno sagledavajući stanje imali vrlo precizne pokazatelje. Dakle, trenutno je kad govorimo o brojčanim pokazateljima 3.000 osoba koje čekaju na Zavodu za vještačenje. Kroz moj uvodni dio izlaganja iznio sam koji broj hrvatskih branitelja je do sada prošao kroz tijela vještačenja, koliko je od toga riješeno pozitivnih, koliko negativnih. Što se tiče Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata iako je to druga točka dnevnog reda naša projekcija je da će se raditi o oko 2.500 novih korisnika [[Upadica: Hvala vam.]] prava. Kolega Pavliček izvolite. Poštovani ministre, jadno smo mi društvo, a bojim se i vlast koja i dan danas dopušta spomenike četnicima i to nema veze ni sa nikakvim komunalnim poduzećem u općini Borovo, to ima veze sa Vladom RH i sa Zakonom o grobljima koje ova Vlada ili neka druga treba riješiti. No, vratimo se na ovaj današnji Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima, smatram da je korektno što želite one teškoće koje su se pokazale u praksi izmijeniti. Zanima me, evo u zadnje 3 godine koliko je ovaj postojeći zakon na snazi, koliko ste imali zahtjeva za priznavanje statusa i koliko je od toga pozitivno riješeno, a koliko je odbijeno? Uvaženi gospodine zastupniče nisam vas dobro shvatio o kakvim statusima govorite, dakle jel govorimo o statusu hrvatskog branitelja ili govorimo o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida.

Podsjetit ću vas i ponoviti na ukupnu brojku hrvatskih branitelja dakle 2017. godine u vrijeme kad smo donosili ovaj zakon bilo je živih 445.000 sa 1.1.2021. godine 430.000 živih hrvatskih branitelja i vjerujem da razumijete odnose odnosno broj hrvatskih branitelja. Gospodine potpredsjedniče Vlade RH, hrvatski branitelji zaslužni su za stvaranje hrvatske države, njihova požrtvovnost i njihova hrabrost trebaju nam svima biti na neki način poticaj i uzor i stoga bi im trebali kroz aktivnosti koje provodimo, iskazivati poštovanje. Svjesni smo da to i nije baš uvijek tako, da pojedinci a čuli smo i kroz neke rasprave danas ovdje, to oni osjećaju tako u srcu pa bih voljela da vi kažete što ministarstvo u tom smislu poduzima i može još poduzeti kako bi se svi upoznali sa žrtvom i doprinosom hrvatskih branitelja u stvaranju hrvatske države i kako bi se svi prema njima odnosili s poštovanjem?

Prvo ovo pitanje vezano za veteranske centre i dinamiku, dakle tijekom jučerašnjeg dana, predsjednik Vlade i ja smo izvršili obilazak izgradnje veteranskog centra u Daruvaru gdje smo se uvjerili da radovi napreduju u skladu sa predviđenom dinamikom, isto se odnosi i na Šibenik i na Sinj, u Petrinji imamo određene poteškoće a koje su posljedice potresa i vjerujem da ćemo i tamo otkloniti te posljedice i postići tu dinamiku. Predviđeni završetak 4 veteranska centra je prosinac ove godine a do 2023. opremanje i stavljanje u punu funkciju sva 4 veteranska centra, što je zasigurno snažan doprinos u potpori svim aktivnostima koje provode udruge iz Domovinskog rata i ponaosob svakom hrvatskom branitelju i stradalniku u Domovinskom ratu. Kolega Milanović Litre, izvolite. Hvala vam, poštovani predsjedavajući. Poštovani ministre Medved, kao ratnog zapovjednika i generala hrvatske vojske, postavit ću vam konkretno pitanje pa bi očekivao i konkretan odgovor. 15. siječnja 1996. predsjednik RH dr. Franjo Tuđman u izvješću o stanju hrvatske države i nacije, izvijestio je ovaj Visoki dom kako je podijeljeno 337 579 spomenica Domovinskog rata iz borbenog i neborbenog sektora. 2017. kada je zatvoren registar za javnost, bilo ih je ukupno 505 694. Otpočetka kad ste postali ministar branitelja, koliko je novih slučajeva zaprimljeno, koliko ih je odobreno? Dakle, danas je živih 430 000 hrvatskih branitelja. Ponovit ću, dakle danas imamo 430 000 živih hrvatskih branitelja i to je odgovor na vaše pitanje. I idemo na zadnju repliku na izlaganje potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja, poštovani kolega Hrvoje Zekanović. Poštovani ministre, pitanje je jednostavno, niste maloprije dali odgovor, ja ću ga ponoviti. Koliko je od donošenja Zakona o braniteljima, branitelja steklo status?

Dakle, uvaženi g. zastupniče, nije komplicirano pitanje, štoviše, vrlo je jednostavno i podsjetit ću vas na zakon a zakon je propisao tko rješava statuse, ponovit ću. Dakle za osobe koje su dio svog ratnog puta proveli u postrojbama hrvatske vojske, za priznavanje statusa hrvatskog branitelja, nadležno je Ministarstvo obrane. Sve upravne postupke koji su se provodili sa osnove podnešenog zahtjeva za priznavanje hrvatskog branitelja, ta ministarstva koja su nadležna za reguliranje statusa, po reguliranju statusa, dostavljaju Ministarstvu hrvatskih branitelja na daljnje postupanje. Hvala vam, ministre, možete se vratiti na mjesto, gotovi smo s replikama. Sada ću pozvati izvjestitelje odbora, žele li uzeti riječ? Da, predsjednik Odbora za ratne veterane, poštovani kolega Đakić, izvolite.

Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koje je odbor za ratne veterane na svojoj drugoj sjednici raspravio 20. siječnja. Prema riječima predstavnika predlagatelja, potrebno je temeljni zakon koji je donesen prije 3 g. unijeti određena poboljšanja radi prilagođavanja potreba korisnika. Prvenstveno je potrebno ubrzati postupak ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji trenutno traje i preko 2 g. zbog normativnih i egzistencijalnih problema. Organizacijski problemi također su prisutni, isto tako potrebno je ubrzati i stambeno zbrinjavanje branitelja stradalnika, omogućiti ostvarivanje svih prava iz mirovinskog osiguranja za hrvatske branitelje koji su status stekli nakon stupanja na snagu zakona odnosno ponovno otvaranja roka za stjecanje statusa Hrvatskog branitelja, omogućiti ostvarivanje naknade za nezaposlene, jednokratne novčane pomoći za sve socijalno ugrožene hrvatske branitelje a potrebno je pojedine odredbe novotehnički doraditi radi ujednačenog tumačenja i jasnoće. Za provedbu ovog zakona potrebno je osigurati u razdjelu Ministarstva rada, mirovinskog rada, obitelji i socijalne politike kroz 3 g. 45 milijuna kn a u razdjelu Ministarstva hrvatskih branitelja 8,4 milijuna kn u 3 godine. U raspravi, članovi odbora uglavnom su podržali predložene izmjene i dopune kojima se otklanjanju problemi uočeni u provedbi važećeg zakona.

Od primjedbi koje su kolege zastupnici i zastupnice iznijeli, prijedlogi i mišljenja iznesenih u raspravi možemo reći da su se očitovali o tome da je kratko trajao rok za javno savjetovanje od 15 dana što je tako i evidentirano u ovom izvješću.

Umjesto osnivanja novih povjerenstava Zavod za vještačenje unaprijediti odnosno ojačati i organizacijski i kadrovski čime bi profitirale i ostale kategorije osoba, osobito iz područja socijalne skrbi, a sam postupak bi se ubrzao. Članke zakona koji propisuje pravo na prednost pri zapošljavanju po jednakim uvjetima treba dodatno urediti tako da se pravo može konzumirati kada se netko pozove na čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, prijava smrti hrvatskog branitelja radi ostvarivanja prava na troškove ukopa treba ići po službenoj dužnosti, a ne po samoj prijavi.

Nema. Otvaram raspravu. Prva je Klub zastupnika Mosta zastupnik Miro Bulj.

Ministre sa svojim suradnikom, kolegice i kolege.

Mi danas govorimo o petoj izmjeni Zakona o hrvatskim braniteljima nakon 30 godina od početka Domovinskog rata tj. velikosrpske agresije Crne Gore i JNA. Kada govorimo o ovom zakonu koji je 2017. tj. zadnji koji je donesen tada sam s ove govornice govorio da jednostavno da zakon će biti neprimjenjiv. Davao sam amandmane, dio je ministar usvojio, međutim ne dovoljno.

Ja sam vas pitao koliko je hrvatskih branitelje koje je temeljem ovoga zakona važećega dalo zahtjev za ostvarivanje prava, što znači da ste donijeli zakon koji je neprovediv i nakon tri godine i šta je najgore uvijek u predizborna vremena, uvijek u predizborno vrime, a temelj države su hrvatski branitelji i u postrojbama policije i u postrojbama MUP-a tada, postrojbama hrvatske vojske i postrojbama HOS-a i dragovoljačkih odreda ne zaslužuju predizborne igre jer ovo je zaista ozbiljno vrime. Ako isključivo minjamo zakone da bi slali poruke u predizborno vrime onda se doslovno sa onim šta bi se trebali senzibilizirati rugamo se temeljima države sa ljudima koji su u temeljima države. Jel hrvatski branitelj i hrvatski vojnik i istina o hrvatskom vojniku je vrlo bitna, međutim manipulirati i sve zakonske koje izlaze posljedice su vrlo bitne i one moraju biti i sadržajom i provedbom izvedive.

U Kninu vam postoji Veteranska bolnica i Opća bolnica Hrvatski ponos, jedina u Dalmatinskoj zagori tj. u zaleđu Dalmatinske zagore, bezbroj puta sam upozoravao o problemima te značajne bolnice za veterane jer nosi ime Veterani i opća bolnica, možete li vjerovati da u toj bolnici medicinsko osoblje ne prima putne troškove koje skrbi o našim veteranima, možete li vjerovati da bazen za fizikalne terapije nije obnovljen, to ministar dobro zna.

I danas kada gledam ovaj zakon i primjenu i kada se sjetim rasprave prije tri godine mogu ponoviti isto. Tada sam ovdje govorio, nemojmo donositi zakon ako nismo omogućili provedbu. Provedba nije omogućena, sredstva su za vještačenja uložena, o točno uloženim sredstvima bi više mogao reći ministar. Predvještačenja, vještačenja ljude je dovelo u još goru situaciju nego što su bili. Zakon im je davao lažnu nadu i vjeru u ostvarivanje njihovih prava. A lažnu nadu davati ljudima koji su stvorili temelje države, lažnu nadu davati sad ako i u predizborno vrijeme, to isto radimo, to je katastrofa jer hrvatski branitelji su temelj države. Ovdje nije pitanje kolege i kolegice u kojoj smo stranci i hrvatski branitelji koje sjede ovdje bez obzira slijeva ili s desna, ovdje je pitanje temelja države. Jer hrvatska država i ovaj Hrvatski sabor je nastao na temeljima Domovinskog rata, na temeljima Domovinskog rata, jedinstva hrvatskog naroda i najistaknutijih njihovih sinova. Zato uvaženi ministre, izmjenom 70-ak članaka doslovno izgleda kao da se promijenio cijeli zakon koji je donesen 2017., tj. prije 3 g., 2018. Znači mi doslovno cijeli zakon sad mijenjamo. Isti dan, danas, žao mi je šta se nije uključio vaš koalicijski partner ovdje jer veliki broj ljudi srpske nacionalnosti je sudjelovao u Domovinskom ratu. U svim postrojbama HOS-a, Hrvatske vojske, policije. I tih 10 000 ljudi zaslužuje posebno mjesto u svim našim sjećanjima, govorima a poglavito oni koji su izgubili živote. Zato bi volio i njihov stav ovdje. I njihov stav međutim vrijeme je i nije vrijeme danas da govorimo o zakonu o civilnim žrtvama, to je jedan zakon koji je potreban, koji je bio potreban, riješen odmah poslije Domovinskog rata. Ja se sjećam, prvi moj amandman je ovdje bilo ukidanje sredstava, skidanje sredstava Stjepanu Mesiću sa ureda. Znate li gdje su otišla prva sredstva koje sam ja dao amandman, do tada nisu imali kune? Udrugama koje se bave civilnim žrtvama Domovinskog rata. Sredstva koja su skinuta, ja kad sam došao, prvi moj amandman je bilo skidanje sa ureda Stjepana Mesića, bivšeg Predsjednika na civilne žrtve Domovinskog rata. To je prvi put da su bile u proračunu međutim ne bira granata srbočetnička je li Hrvat, je li Srbin je li bilokoji drugi građanin ili Rom, ljudi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, također moram spomenuti i tu, evo vidim ovdje kolegu Kajtazija, znači nije birala četnička granata koga će raniti i te žrtve civilne zaslužuju zakon ali ne zaslužuju četnici koji su ispalili tu granatu, koji može u Banja Luci riješiti dokumentaciju, koji može u Beogradu riješiti dokumentaciju. Takav kompromis ne smije biti. Ne smiju agresori zakonom o civilnim žrtvama dobiti prava, ne mogu dobiti ali hrvatski branitelj, kad govorimo danas o ovome i hrvatska javnost mora znati, da iz ovoga zakona, a ja to smatram da moram reći, da moram reći baš tijekom ove rasprave, koji se predlaže, da oni jurišnici, srbočetnici, koljači, mi nemamo njihove sve popise. Tih postrojbi, zločinaca. I to je taj loši kompromis sa ljudima koji su napadali RH. Katastrofalan. I to je ponižavanje civilnih žrtava Domovinskog rata i vojnih žrtava. Ako je to koalicijski sporazum, uvaženi ministre, onda je to katastrofa. Ako je to kompromis da zločinci preko zakona o civilnim žrtvama koji slijedi iza ovoga, ostvare svoje prava, to je katastrofa.

Vrijeme je da jasno kažemo svoje stavove zbog istine o Domovinskom ratu, temelju hrvatske države. Slijedeća je rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, uvaženi zastupnik Željko Sačić.

Poštovani predsjedavajući, g. ministre, suradnici, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. G. predsjedavajući, ja bi vas podsjetio da je vrijeme antikorona pauze nastupilo, žao mi je što je niste proglasili, ako se već držimo svih ostalih mjera i prijenos sjednica Hrvatskog sabora i prekinuli zbog Stožera civilne zaštite, onda bi trebali mi u Saboru ovdje imat da se ne zarazimo dodatno više ako ta bolest hara pa vas molim da probate poslije mog izlaganja malo prozore otvoriti. Govorimo danas o iznimno značajnoj temi, o jednom snažnom zakonu koji dira u same temelje ovog hrvatskog društva i već smo rekli i u uvodu i kroz replike da predsjedništvo Hrvatskog sabora nije trebalo dozvoliti, nije trebalo popusti izvršnoj vlasti i premijeru Plenkoviću i ministrima i potpredsjedniku Vlade da utječu na redoslijed i raspored tema u dnevnom redu. Danas nikako nije smio bit u jednom danu raspravnom sabit i Zakon o pravima hrvatskih branitelja i Zakon o civilnim žrtvama Domovinskog rata. On bitno utječe na kvalitetu rasprave, s druge strane hrvatska javnost ga ne može pratit, to su ogromni deficiti demokracije u Hrvatskoj. Šta reći sada i naravno da ćemo uvijek ukazivati na taj propust, a najviše u petak kada ćemo glasat o tome. Pokazat ćemo vam dragi kolegice i kolege iz HDZ-a da niste bili u pravu i da zloupotrebljavate tih svojih 76 ruku na štetu hrvatske javnosti i demokratičnosti. Što se tiče ovog zakona g. ministre Medved i državni tajniče, svakako pohvaljujemo sve dobro što ste učinili od 2017.g. na ovamo, slažem se sa svima koji kažu da ste otvorili vrata, učinili i pravnu sigurnost i socijalnu i financijsku sigurnost za mnoge kategorije hrvatskih branitelja. Međutim, ono što niste učinili 2017. sa početkom na 2018. stupanjem na snagu, napravili ste jedan kompromis iz ničega, dozvolili ste to što sada s punim pravom moj kolega Bulj ističe, tad je već trebalo bit zatvorena ta knjiga, sve što se znalo da koči u sustavu ostvarenja prava potencijalnih i stvarnih hrvatskih ratnih invalida ili branitelja, već tada ste vi to imali nakon 505 dana odnosno ovaj tamo konzultiranja zajedno u protestu pred Ministarstvom branitelja, već tada ste znali gdje su ta uska grla i već tada ste to trebali zaustaviti i pod određenim pravnim okvirima u skladu sa Ustavom RH poštivajući jednakost i zakonitost postupanja zaštititi te kategorije koje sad čujem imate 3.000 kolko sam shvatio na Zavodu za vještačenje ovaj potencionalnih hrvatskih ratnih invalida koji čekaju svoj pravorijek, a u međuvremenu je 500 tih potencionalnih hrvatskih ratnih invalida umrlo ne dočekavši svoj status. To se nije smjelo dogodit. Na vašu odgovornost dragi. S obzirom na te okolnosti, znači referiramo se da vas je ipak motiviralo u najvećoj mjeri na ovaj korak danas jedna politika, izbori su tu pred nama, teško je shvatljivo, ali ne možemo se otet dojmu da vas motiviraju najviše ovim zakonodavstvom i izmjenama lokalni izbori koji su pred nama s jedne strane, a s druge da prikrijete duboke, duboke dubioze samog prijedloga Zakona o civilnim žrtvama Domovinskog rata gdje ću vam posebno posvetit pažnju i argumentirat i jasno precizirat i članke i zakone gdje ste jednim ezopovskim jezikom, jednim nerazumljivim nekakvim izričajem pokušali i želite uvesti u blagodati korištenja prava iz tog zakona ljudima koji to ne zaslužuju. Tu smo mi da vas spriječimo i podsjetim da to ne valja. Sad kad gledamo sam članak recimo 15. ovog sudioništvo u Domovinskom ratu, vi ste ga obrazložili, to su ljudi koji nemaju status, nisu ostvarili status hrvatskog branitelja, ali su pridonjeli na neki način slobodi, suverenosti itd. Pa mislim g. ministre, neprihvatljivo je da vi pored te postojeće i važeće odredbe čl. 15. idete to proširivati, ali čime? Jednom krajnje suspektnom, jednom neodređenom paušalnom ocjenom i stavkom ovlasti vašom gdje ćete vi kao ministar pravilnikom nešto mimo ovog sabora propisivat tko će bit sudionik Domovinskog rata, a već znamo sad da je to vatrogasac, civilna zaštita, medicinsko osoblje, ratni izvjestitelj, pomorac, član posade broda, pa ko je još, ko je još g. ministre dajte mi ga javno recite, a vi ste stavili st. 2. i druga osoba koja je temeljem ovaj zapovijedi ili odluka nadležnih tijela državne vlasti ili odluka pravnih osoba u pretežitom vlasništvu državne vlasti pridonijela suverenosti RH i da ćete to riješiti pravilnikom. Nećete to riješit, to je jedna nepotrebna diskreciona ocjena vaša gdje vi radite šta, nekome ćete dat plaketu sudionika Domovinskog rata. Znate šta? Ja sam bio u prilici kao i mnogi od vas u Domovinskom ratu, konkretno su mi negdje rekli moji zapovjednici joj pazi tu ulaziš ovaj u jedno područje, tu je, tu se nešto događa, moramo vidjet za neke ljude itd., okej, bile su ratne okolnosti, koji su to ljudi bili, šta i kako, nećemo u detalje, ali meni se nameće sada pitanje vrlo opravdano što je sa Veljkom Džakulom dragi moj ministre? Oće li on postat sudionik Domovinskog rata kojim slučajem? Ministar odnosno bivši predsjednik ovaj RH g. Josipović ga doveo na pozornicu u Kninu prije nekoliko godina, ministar Matić je tada bio, on je neki dan u „Budnici“ reko da trebaju i svi srpski, njegova srpska oružana braća dobit status hrvatskog branitelja. Molim vas lijepo, da li je to moguće, jedna vrata, da li su to vrata za ulazak Veljka Džakula da dobi status za početak sudionika Domovinskog rata? Znamo jako dobro o čemu pričam, a taj je, taj je prvi na listi za odgovaranje za teške ratne zločine, a mi ga aboliramo. Da li je taj članak i za neke druge abolirane četnike ulaz na mala vrata? Borit ćemo se protiv toga, nećemo to dozvolit, a molio bi i vaše obrazloženje.

Al rekli smo oni koji su digli ruku na RH neće proći. E sad, mi ćemo dati ovaj pravac tim civilnim žrtvama Domovinskog rata ovaj međutim dragi moji u čl. 9. imamo kategoriju zatočenih, zatočenih hrvatskih branitelja. Poslala nam je pismo, predsjednica udovica umrlih i zatočenih hrvatskih branitelja gđa. Tanja Polić Marković gdje jasno kaže pa ne mogu vjerovati da je naše ministarstvo .../nerazumljivo/... okrenula leđa od tih kategorija.

Njihova obitelj nema status, zamislite, smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

Time mi kao da stvaramo jednu novu kastu za koju vrijede posebna pravila, koja ima posebna prava, koja se na razne načine stavlja iznad ili izvan zakona i čije i probleme i poslove i nedače, u konačnici, i bolesti, evo, sad više neće rješavati institucije nego posebna povjerenstva. Čl. 23, prema čl. 23 sad se omogućuje da obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja koje su već stambeno zbrinute do 2010. g., dakle koje već jesu stambeno zbrinute, da sad svaki član te obitelji iz istog nasljednog reda, svaki pojedini član te obitelji bude za sebe stambeno zbrinut. Isti članak sada omogućuje, njime se omogućuje što prije nije bilo moguće, da stambeno zbrinuta budu i djeca smrtno stradalih branitelja, čak i ako u svom vlasništvu imaju kuće ili stanove. Ostaje nejasno u čemu se sastoji stambeno zbrinjavanje osobe koja u svom vlasništvu već ima kuću ili stan. Čl. 39 uklanja dosadašnje razumne zapreke na pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Zapreka sad više neće biti posjedovanje registrirane tvrtke ili obrta ili primanje kakve druge tekuće naknade. Čl. 30, njime se dodatno širi krug osoba koje kao branitelji ili članovi uže i šire obitelji smrtno stradalih branitelja ili umrlih branitelja imaju pravo na prednost pri zapošljavanju, a taj instrument, prednost pri zapošljavanju ionako štetan. Pervertirao je do te mjere, da npr., npr. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju, čl. 127 st. 10 branitelji i članovi obitelji preminulih branitelja imaju prednost čak pri izboru ravnatelja osnovnih i srednjih škola. Dakle, ne u zapošljavanju, nego pri izboru ravnatelja. Prema čl. 41 i 53 na neke od aktivnosti i vidova djelatnosti Ministarstva, Ministarstva branitelja, neće se više primjenjivati Zakon o državnim službenicima. Za neke aktivnosti i vidove djelovanja Ministarstva branitelja, izrijekom se izuzima čl. 62 st. Zakona o državnim službenicima te će te izdaci za pojedine usluge, vanjske usluge Ministarstva, više neće podlijegati nikakvom limitu.

Koliko je meni poznato podnijeto je za 2018. te je povučeno iz procedure. Prema čl. 47. braniteljsku socijalnu radnu zadrugu sada mogu osnovati i djeca dragovoljaca Domovinskog rata. Braniteljske socijalne radne zadruge osnivaju se inače radi ostvarivanja psihosocijalnog osnaživanja, radi zdravstvene rehabilitacije, radi socijalne reintegracije branitelja. Kao takve te su zadruge uistinu vrijedan instrument i vrijedan su projekt i s pravom dobivaju ne malu pomoć i potporu i podršku ministarstva. Čl. 47. dakle sad pravo na osnivanje tih zadruga, s tom svrhom daje i djeci dragovoljaca. I konačno čl. 57., on u bitnom mijenja mehanizam i proceduru utvrđivanja stupnja tjelesnog oštećenja ili invaliditeta ili narušavanja radne sposobnosti. To više neće činiti kao do sada, kao za ostale građane Zavod za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba s invaliditetom, to će sada prema ovom prijedlogu zakona činiti posebna povjerenstva koja će imenovati ministar. Čuli smo kaže ministar, a tako i piše u uvodnom dijelu zakona, da je to zato što je postupak dugačak i neefikasan pa ga valja ubrzati i institucije su spore. Prijedloge ovog zakona da taj postupak ubrzamo i učinimo efikasnijim, ali ne unapređenjem institucija nego zaobilaženjem institucija. Istovremeno, ko da nismo ista Vlada, kao da nismo isti Parlament i kao da nismo ista država jer ne zabrinjava nas to što su te iste institucije spore, a taj isti postupak dugačak i neefikasan za sve druge građane s tjelesnim nedostatkom ili smanjenom radnom sposobnošću. I točno tu je temeljni problem jer savršeno je jasno svima da i u braniteljskoj populaciji ima mnogo onih kojima je potrebna pomoć, još veća nego do sada čije je psihofizičko ili socioekonomsko stanje ili oba ta stanja su teška i oni i njihove obitelji trebaju pomoć i našu solidarnost kao što pomoć i našu solidarnost trebaju svi drugi, stotine i tisuće svih drugih naših građana sa sličnim potrebama.

Zakoni poput ovog tome ne pomažu, upravo suprotno ovakvi zakoni osiguravajući u stvarnosti ne nužno potrebne pogodnosti, ne pomažu onima kojima je pomoć stvarno potrebna, a štete svima. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i uvaženi zastupnik Veljko Kajtazi.

Kao što vidimo ovaj prijedlog zakona koji je pred nama jasno je da će on izazvati dugačku raspravu tijekom cijelog dana. Kako govorim u ime kluba Nacionalnih manjina iskoristit ću ovu priliku da govorim o temi koja se rijetko spominje u javnim raspravama, a to je o ulozi nacionalnih manjina u Domovinskom ratu. No prvo bih želio kazati jednu stvar o izmjenama u zakonu, a za što mislim da je jako pozitivno. Radi se o tome da je definicija sudionika Domovinskog rata proširena kako bi se odredbama obuhvatili svi koji su doprinijeli obrani suvereniteta prilikom obavljanja vojnih ili drugih dužnosti po nalogu nadležnih tijela državne vlasti RH ili pravnih osoba u vlasništvu RH. Kad gledam iz perspektive Romske zajednice jedne od nacionalnih manjina koju ja predstavljam to je posebno važno jer je i dalje puno Roma koji su sudjelovali u obrani Hrvatske, a nikad nisu došli do statusa branitelja. Vratio bih se malo na ono o čemu sam govorio u početku, a to je činjenica kako obrana RH od nametnute ratne agresije nije bila … odnosno ekskluzivni hrvatski poduhvat te su u njoj sudjelovali hrvatski građani različitih nacionalnosti. Iako službeno ne postoji pregled sudionika Domovinskog rata po nacionalnosti, povjesničari koji se bave tom tematikom dali su svoje procjene. Tako su prema njima dostupnim podacima oko 10% od pola milijuna hrvatskih građana, dakle njih oko 50.000 koji su stekli status branitelja pripadnici manjina. To je značajan broj koji treba uvažiti i koji treba ponavljati. Oko 14 500 poginulih i ubijenih hrvatskih vojnika, policajaca i civila, čak 14% bili su Bošnjaci. Ukupno se u Hrvatskoj vojsci i policiji borilo i ginulo 25 000 Bošnjaka, 10 000 Srba, 3 000 Čeha, 2 500 Albanaca, bili su tu i Slovaci, Mađari, Talijani i drugi. Dakle, brojke potvrđuju ono što sam i rekao, a to je da nacionalne manjine nisu bile samo usputni sudionici Domovinskog rata te su činile velik dio ljudstva u hrvatskim postrojbama. Dodatni je to dokaz da je najveći dio pripadnika nacionalnih manjina Hrvatsku od početka doživljavao kao svoju državu i branio je kao takvu. Ističem to jer se često u javnom diskursu pa i ovdje od ponekih struja u sabornici i kroz rasprave koje potenciraju nacionalnu isključivost, govori o ratnim zbivanja bez uzimanja u obzira, Hrvatska nije samo zemlja Hrvata već svih njenih građana, Roma, Srba, Bošnjaka, Talijana i svih ostalih nacionalnih manjina. Puno Roma koji su sudjelovali u ratu, doživjeli je isprva veliko nepovjerenje pošto je drugima pored njihove romske nacionalnosti bila sumnjiva i pravoslavna vjeroispovijest koju je imao dio romske zajednice u redovima Hrvatske vojske. I sam sam bio među onima koji su gledali nepovjerljivo, gotovo dva desetljeća bio sam bez stalnog zaposlenja i vrlo dobro znam što znači diskriminacija. Stoga vjerujem da će ove izmjene i dopune pomoći da se i ta nepravda Romima i svim ostalima ispravi i to ne zato što bi statusom nešto posebno dobili, već da bi država odala taj minimum priznanja a to je da prizna ulogu koju su imali u samom ratu. Kao arhivski dokumenti, nisu još sređeni i dostupni, jedino je preko usmenih iskaza moguće ustanoviti na koji su se način odnosno pripadnici većinskog naroda na bojištu prema pripadnicima manjina, tako je nastala i monografija o istinitom filmu Romi u Domovinskom ratu nastali na moju inicijativu a koji govore upravo o toj temi a prvi su takve vrste koji obrađuju upravo tu temu. Među svim udrugama proizišle u Domovinskom ratu, nema niti jedne jake nacionalne udruge koja bi okupila značajan broj Roma branitelja. To je sigurno jedan od glavnih razloga zbog koji smo se suočili sa nedostatkom zabilježenih informacijama o Romima u Domovinskom ratu što je otvorilo prostor za razne neistine. Upravo romska zajednica nosi težak teret povijesne nepravde kao skupina koja se gotovo u svim oblicima povijesnih zapisa, svodi na prikaz koji su podupirali isključive i štetne stavove o romskoj zajednici. Nedostatak pisanih tragova o romskoj zajednici doprinio je objektivizaciji romske zajednice i daljnjem širenju dezinformacija o Romima. To se pokazalo posebno opasnim u ratnim sukobima za čije pokretanje Romi nikad nisu bili odgovorni. Pored toga što su Romi kao i ostali građani trpili u ratnom stanju, za takvo razdoblje, tipično je i jačanje stereotipa te planirano širenje glasina i dezinformacija. Za trajanje sukoba, tako i nakon njih bilježe intenzivnije šikaniranje, obespravljivanje i diskriminacija Roma a takve situacije su posebni pogodile Rome na Balkanu.

Nažalost, završetkom sukoba na Kosovu, romska zajednica nije prestala biti meta napada i daljnje diskriminacije iako službena politika takve informacije odbacuje. Niz namjerno plasiranih dezinformacija o ulozi Roma o ratu na Kosovu, kreiralo je negativno javno mnijenje čije posljedice Romi osjećaju i danas. Moram reći da općenito mislim da se ne cijeni dovoljno sudjelovanje nacionalnih manjina u Domovinskom ratu, nacionalne manjine su jednako branile svoju domovinu Hrvatsku kao i većinski narod stoga su sve publikacije i druga djela koja se tiču pojedinih nacionalnih manjina i njihovo sudjelovanje u Domovinskom ratu iznimno vrijedni.

Zahvaljujem, poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnikom. Nakon 3 g. primjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama. Kao razloga ovih izmjena navode se organizacijski problemi koji utječu na trajanje postupka daleko izvan zakonskih rokova u postupcima ostvarenja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata gdje postupci traju i do 2 godine. Smatramo da nije potrebno da se stručna procjena izbacuje iz postupaka i niti smatramo da je ona prepreka u dužnico trajanja postupaka nego se dugotrajnost odnosi na vještačenje pri Zavodu za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom gdje vještačenje zaista traje do godinu i pol dana pa i duže. U praksi se pokazalo da pri stručnoj procjeni u 90% slučajeva, doktori su mišljenja da postoji povezanost sadašnjeg zdravstvenog stanja branitelja sa onim iz stradavanja tijekom rata dok u radu zavoda za vještačenja dolazi do oprečnih stajališta u vještačenju i to u nemalom broju slučajeva te smatramo da je tu najveći problem za ministra. Ovim izmjenama i dopunama vještačenja koje je obavljao ZOSI će biti prebačeno u punu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja. Sigurno da bi to doprinijelo do bržeg postupanja vezano za ostvarenja prava Hrvatskih ratnih vojnih invalida, no što je sa drugim resorima koje Zavod za vještačenje vještači. Zavod za vještačenje vještači i u svom radu postupa prema Uredbi o metodologiji vještačenja u resorima socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja. Moje pitanje za vas poštovani ministre i kao potpredsjednika Vlade, u sustavu socijalne skrbi također postupci priznavanja prava traju i do 2 godine. Radi se o osobnim invalidninama i doplatcima za pomoć i njegu osobama s invaliditetom, djeci sa poteškoćama, priznavanje statusa roditelja njegovatelja i statusa njegovatelja te također dolazi do slučajeva da osobe preminu, nikad ne ostvare pravo, a koja novčana pomoć bi im uvelike dobrodošla za njihovo zdravstveno stanje. Zavod za vještačenje obavlja poslove vještačenja za sve osobe sa invaliditetom od 2015. godine i smatramo da bi pravilnije i pravednije bilo za sve da su se područne službe ZOSI-a ojačale kadrom, liječnicima specijalistima iz područja za koje se vještače kako bi svim korisnicima bila dostupnija usluga vještačenja i nastavili sa radom bez posebnih izdvajanja branitelja. Takva organizacija je u skladu sa preporukom UN-ovog odbora za prava osobe s invaliditetom da se prava po osnovi invaliditeta izjednače za sve osobe sa invaliditetom. Slažemo se da rad zavoda treba poboljšati jer dolazi do problema gdje se ljudima ne isplaćuju putni troškovi na koje imaju pravo. Zavod treba imati bolju suradnju prema resornim ministarstvima koji obavljaju poslove te uvažavati specifičnosti skupine za koju vještače. U slučaju branitelja kako ste naveli i smatram da ne bi bio problem jer kako kažete da se u 10% ukupnih predmeta zapravo radi u, koji su u obradi ZOSI-a. Ista dijagnoza kod različitih osoba može značiti različito funkcioniranje kako se koja osoba nosi s njom, no sigurno da oštećuje zdravlje svima i da pomoć osobama treba biti pravednija i jednako dostupna. Dugotrajnost u vještačenju nije novost kao ni određene nepravilnosti u radu. To je nešto što već traje 5 godina. Primjerice osobe se vještači bez pozivanja stranke, samo na osnovu medicinske dokumentacije. Brojni žalbeni postupci u resorima mirovinskoga osiguranja i socijalne skrbi Ministarstvu branitelja su pokazatelj da zavod unatoč petogodišnjoj praksi treba unaprijediti i ojačati stručnim kadrom, praksu ne trena ukidati ako je sad već imamo nego poboljšati za dobrobit svih građana jer ako povjerenstvo osnivamo za branitelje sa velikim opravdanjem druge skupine mogu također očekivati osnivanje povjerenstava i pri drugim ministarstvima. Dozvolili ste već treću godinu za redom da se donose rješenja o priznavanju prava na status branitelja sudionicima Narodne zaštite, a ako su isti ostvarili mirovinu po prijašnjim propisima nemaju pravo na ponovni izračun i na obnovu postupaka prema znači Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ovim izmjenama se sada te nepravde ispravljaju no te nepravde ste uzrokovali vi svojom ne koordinacijom svih ovih godina.

Pravne praznine ili nedovoljno jasne odredbe koje su se mogle riješiti dobrom koordinacijom na razini Vlade, suradnjom i dogovorom resornog ministarstva mirovinskog sustava i ministrom nadležnim za branitelje, moje pitanje je zašto to niste ranije učinili. Dozvolili ste pravnu nesigurnost i neprovođenje sudskih presuda te doprinijeli negativnom dojmu pravne države koji je ionako loš. Koliko je zagušen sustav upravnih sudova dovoljno sada govori da su sudovi počeli donositi presude i bez rasprava na osnovi sudske prakse Visokog upravnog suda RH. Dodatno se proširuju prava, a naše pitanje je do kad će se takva praksa provoditi da se nakon četvrt stoljeća proširuje krug branitelja i priznaje status i dalje Hrvatskim ratnim vojnim invalidima. U intenciji da zadovoljite pojedinačne interese uvodite dodatna prava i članovima njihovih obitelji, a postojeći zakon ionako nije provediv. Naveli ste poražavajuće podatke da je u posljednje 3 godine preminulo 500 branitelja koji ni svoj status nisu ostvarili, a ja bi ovdje dodala da je poražavajuće što je velik broj branitelja preminulo, a svoje stambeno pitanje nije riješilo 25 godina. Svoj život nakon rata su proveli čekaju bolje stambene uvjete živeći u neadekvatnim podstanarskim stanovima ili malo bolje uređenim garažama. Svoju mladost, svoju budućnost i život su dali za obranu domovine, a za uzvrat su dobili veliku nejednakost da neki imaju sve, a drugi žive na marginama društva. Što se tiče proširenje prava dosadašnjih prava za ratne veterane i članove njihovih obitelji smatramo da dodatna proširenja nisu potrebna, da su branitelji u okvirima državnog proračuna dovoljno zbrinuti, a pogotovo ako se uzme u obzir druge društvene skupine kao što su civilni invalidi, umirovljenici, socijalno ugroženi, nezaposleni i mladi. Uvažavajući veliku žrtvu naših ratnih veterana interes Ministarstva hrvatskih branitelja smatramo da su sada okolnosti koje traže pomoć gospodarstvu, očuvanje radnih mjesta uslijed pandemije koronavirusom i pomoć potresima pogođenim područjima i to je ono što zahtijeva u ovom trenu poseban interes države. Zaključno, smatramo da je zakon neprovediv te ovisno o prihvaćanju naših prijedloga, takvo će biti i stajalište kluba.

Poštovani predsjedavajući, evo, prijavljujem vas za kršenje Poslovnika. Čl. 238 jer svojim ponašanjem odstupate od općih pravila ponašanja u Saboru. Niste proglasili antikorona pauzu, a proteklo je više od 2 sata. Molim vas, nemojte kršiti, proglasite pauzu, nemojte kršiti odluku Predsjedništva Sabora.

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Da se razumijemo, nemam ja ništa protiv da naši hrvatski branitelji budu u ovoj zemlji građani prvoga reda, uvaženi i poštovani, ali imam itekako protiv da umirovljenici u ovoj lijepoj našoj budu građani drugog reda. I sad da bi umirovljenici postali građani prvog reda, predlažem da s ovim izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima istovremeno promijenimo i Zakon o mirovinskom osiguranju pa da se primjerice, za izračun visine mirovine uzima opet 10 najpovoljnijih uzastopnih godina, da nepravedno i od oka određenu premalu startnu aktualnu vrijednosti mirovine u 1999. g. povećamo za barem 20%, da ukinemo trajno umanjenje prijevremene starosne mirovine, da udovicama izglasamo pravo na obiteljski dodatak i omogućimo im da rade uz korištenje mirovine, kao i svim ostalim umirovljenicima, da majčinski dodatak vrijedi za sve majke, da korisnici najniže mirovine uz rad i dalje koriste najnižu mirovinu, da povećamo cenzuse za dopunsko zdravstveno osiguranje i smanjimo RTV pretplatu. Što mislite koji je odgovor Vlade na ove prijedloge? Ne može. Da, smijete se vi koji imate vladajuću većinu, likujete, ne može nam nitko ništa. E, pa dok se vi smijete, meni se plače. Ali ne zato što nam radničke, obrtničke i poljoprivredne mirovine jesu male, jer umirovljenici imaju svoje dostojanstvo i koliko god im ga vi pokušali uzeti, nego zato što u ovoj državi imamo građane prvoga i građane drugoga reda. Građane koji mogu dobiti sve i građane koji ne mogu dobiti ništa. I zato gospođe i gospodo zastupnici, što u ovoj zajedničkoj nam Hrvatskoj imamo „Lijepu našu“ i „Prelijepu vašu“ To me smeta. I to nije dobro za ovu Hrvatsku. Rekao je netko jednom, politika je umijeće traženja problema, pronalaska tog problema, postavljanja krive dijagnoze i primjene pogrešnog lijeka. E taj mora da je došao i navratio u Hrvatsku. Tako je ovdje uočen problem presporog ostvarivanja nekih prava. Umjesto da se gleda kako ubrzati taj proces, miče se stručna procjena. Neovisna, objektivna stručna procjena. Znate, i druge skupine građana imaju problem sa hrvatskom tromom birokracijom. Možemo li poduzetnicima maknuti koji papir? Koji parafiskalni namet? Koji pečat? Možemo bilo što učiniti da ubrzamo ostvarivanje njihovih prava? Nadalje, sporo vještačenje. Izbaci struku, zanemari objektivnost, bude to već ministar napravio. Branitelj nije riješio stambeno pitanje do 2021. Nema problema, evo, ministar će naći koji prazan u jedinicama lokalne samouprave, više ne mora pitati ni Vladu. Sve se može kad se hoće. Kako se može? Tako da polomiš sve prepreke koje postoje u važećem zakonu, da priznaš prava i da daš beneficije onima kojima ti hoćeš, kome si obećao, onome tko će ti dati glas, onome tko će se držati na vlasti. Koliko to košta? Neka košta koliko košta. Cijena vlasti nije na tržištu, uvijek se daje koliko treba iako ne daješ svoje nego naše, ono što si uzeo kroz sve namete ovom prestrpljivom narodu. zašto je do ovoga došlo? zato što dosadašnji zakon nije dozvoljavao povlastice i prava neprimjerena ovom društvu, koja svima idu na živce jer vrijeđaju zdrav razum, vrijeđaju i same branitelje. Ja, osobno, pred vama želim sačuvati uspomenu na prave istinske branitelje, za koje smo svi dnevno strepili slušajući dnevna izvješća sa bojišta, skupljajući za njih hranu i odjeću i obuću živjeli za njih i proživljavali sve što su i oni proživljavali.

Zato vas pitam ovdje svih sa punom odgovornošću, zašto o ovome govorimo 25 godina nakon rata? Tko snosi odgovornost za sve one branitelje koji su učinili samoubojstvo zbog nedostatne psihosocijalne pomoći? Da li i pitam vas da li se ovdje ipak samo utvrđuje ponovno cijena vlasti jer kako u Istri kažu, šoldi su za potrošit i oni ća imamo i oni koje nimamo, to je nepodnošljiva lakoća dijeljenja tuđih novaca. Poručujem zaključno sljedeće, svakome tko je napisao da dosadašnji zakon nije dobar, mogu otvoreno reći da se zalaže za bezakonje, da devalvira vrijednosti zakona u uređenom društvu i da se svim građanima smije u lice. Gospođe i gospodo zastupnici, važeći zakon je dobar, a ovo što se sada predlaže, u koš s njim. To su prije mene trebali reći Ured za zakonodavstvo Vlade RH i Odbor za zakonodavstvo HS-a ako im je stalo do posla koji rade i časne dužnosti koju obnašaju. Gospodo iz vladajuće koalicije vi ćete prije izbora ovaj prijedlog progurati u prvom čitanju, no znajte da svaki glas koji dobijete ovom lakrdijom od zakona gubite 500 glasova poštenih građana jer što je previše, previše je.

Hvala vam lijepa. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta uvaženi zastupnik Stipo Mlinarić.

Uvaženi ministre Medved.

Njihove obitelji kad slušaju ovo gdje mi sada govorimo o pravima, o đačkim domovima, o djeci možete mislit kako se osjećaju i kakva je gorčina u njima da nismo poduzeli, ustvari vi niste poduzeli da se pronađu ti ljudi i da se bar dostojanstveno sahrane.

Prvo želim ukazati na činjenicu kako je javno savjetovanje trajalo tek 14 dana, a smatram da mi hrvatski branitelji zaslužujemo duži rok odnosno uobičajenih 30 dana kao recimo za Zakon o civilnim stradalnicima. Ulazimo u treću godinu provedbe ovoga zakona u kojoj je zakonodavac shvatio ono što mi znamo od početka primjene, a to je da rokovi i postupci za ostvarivanje određenih prava premašuju rokove zadane u zakonu. Njih 500 nikada neće ostvariti svoja prava jer su nakon pokretanja ovog dugotrajnog postupka nažalost umrli. No prije nego krenem sa svojim izlaganjem, želim da se ustaljena praksa izglasavanja zakona uoči izbora, pa bili oni kao sada i lokalni, zaustavi te postave novi standardi da se pred izbore ne donose zakoni koji utječu na veće društvene kategorije odnosno biračko tijelo. Naime, uvijek je moguća manipulacija i zloporaba određenih nakana, a vi ste tu ih HDZ-a i SDSS-a maheri.

Smatram da je ratni put temeljni dokument za ostvarivanje statusa, stoga mi je drago da ste odustali od te odredbe jer dokumentacija o hrvatskim braniteljima koje posjeduje Ministarstvo hrvatskih branitelja nije relevantna za potpuni uvid u tijek aktivnosti i zadaće koje je hrvatski branitelj obnašao te terenima i akcijama u kojima je sudjelovao. Na taj način izbjegava se moguća manipulacija podnositelja zahtjeva jer je iz ratnog puta vidljivo jel je u vrijeme stradavanja ili nastanka bolesti boravio na ratom zahvaćenom području, sudjelovao u borbenim djelovanjima ili je boravio u uredu gdje ratnih djelovanja nije ni bilo. Vezano uz imenovanje liječničkog povjerenstva koje se navodi u čl. 57., a koji se odnosi na čl. 181., mišljenja sam kako nije dobro da ministar imenuje cijelo liječničko povjerenstvo nego samo predsjednika povjerenstva, a ostali moraju ići na javni natječaj. Davanjem ovlasti ministru da sam imenuje cijelo povjerenstvo daje se mogućnost manipulacije i pogodovanja. Ne vidimo u bitnom uštede ako se na izdatke za rad liječnika specijalista ne primjenjuje na Ugovor o djelu ograničenje izdatka za pružatelja stručnih usluga kako stoji u čl. 58., a koji se odnosi na čl. 182. ovog zakona. Hoćemo li stvarati nove kaste nedodirljivih?

Činjenica je gospodo da ste zakasnili, jako ste zakasnili jer njih 500 kako sam rekao nikad neće ostvariti svoja prava, a pitanje je koliko će to uspjeti njihove obitelji. Želim ukazati na događanja koje nažalost je sve češće i češće, a odnosi se na preminule hrvatske branitelje. Svakodnevno svjedočimo smrtnosti istih koji često budu ispraćeni na posljednje počivanje na način nedovoljno dostojan za osobu koja je sudjelovala u stvaranju države, često bez počasti koja mu po zakonu pripada. Zato vam želim predstaviti prijedlog Mirka Horvatina, umirovljenog ratnog zapovjednika specijalne policije. U Zakonu o pravima hrvatskih branitelja bi u obvezu zaposlenicima ureda državne uprave na razini županija i općina trebalo staviti u obvezu da ostvare kontakt sa obitelji umrlog ili smrtno stradalog branitelja, te da istu obitelj upute u prava koja mogu ostvariti po navedenom i pomognu im u organiziranju posljednjega ispraćaja. Do sada su ta prava participirali samo ukoliko netko od obitelji ista zatraži, pa se događalo da ih određeni broj obitelji i ne ostvari ili ih ostvari naknadno, materijalni dio, a počasni ispraćaj i ne bude. Svi zaposlenici ureda državne uprave su u mogućnosti da ostvare kontakt sa obitelji umrlog ili smrtno stradalog branitelja jer posjeduju i službene telefone, službena vozila, dok poneki članovi obitelji umrlog branitelja ne mogu iz raznih razloga doći do njih i podnijeti zahtjev da bi se posljednji ispraćaj organizirao na dostojan način. Mišljenja sam da bi se moglo organizirati da jedina osoba koja može utvrditi činjenicu smrti područni mrtvozornik po službenoj dužnosti obavijesti preko nadležnih državnih službi područnog zaposlenika ureda državne uprave koji bi po saznanju bio dužan ostvariti kontakt sa obitelji branitelja ukoliko je ima i pomoći u organizaciji posljednjega ispraćaja, a ukoliko nema obitelji da se pobrine osobno o dostojnom ispraćaju preminulog branitelja u dogovoru s jedinicom lokalne vlasti. I za kraj nešto vezano uz čl. 101. koji pada u vodu pri pokušaju provedbe jer stvarnu prednost pri zapošljavanju ostvaruju pripadnici nacionalnih manjina temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i to jednostavnim pozivom na čl. 22. u odnosu na kandidata s istim uvjetima. Kako Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nije ustavna kategorija već se dogodilo da dijete poginulog hrvatskog branitelja nije dobilo posao nego ga je dobio abolirani četnik. Sve dok Zakon o braniteljima ne postane ustavna kategorija, sve odredbe o prednosti zapošljavanja i druge nemaju smisla, kao ni odredba po kojoj se kažnjava pravna ili fizička osoba koja nije postupila sukladno ovome zakonu. Nadalje, sramotno je kako se regulira čl. 103. dužnosti osobe koje se prijavljuju na javni natječaj. To je ne samo sramota nego i diskriminacija u odnosu na pripadnike nacionalnih manjina za koje je dovoljno da se pozovu na čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Zato inzistiram da se iz čl. 103. izbace sramotne odredbe, te da je za prijavu odnosno ponudu na javni natječaj dovoljno pozvati se na čl. 101. ovoga zakona. Također postavljam pitanje, zašto se odustalo od proglašenja ovoga zakona ustavnim kada vidimo iz prakse da nacionalne manjine, a ponekad ti pripadnici su i osobe koje su sudjelovale u agresiji na Hrvatsku imaju veća prava od hrvatskih branitelja. Za mnoge je već sada prekasno, ali još nas živih ima i još nas peče nepravda koju nam nanosi ova vlada.

Danas je dakle pred nama Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Na samom početku treba podsjetiti kako je ovaj visoki dom Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji izglasao 30. studenog 2017.g., te je on stupio na snagu 14. prosinca 2017.g. s jednim ciljem, a taj je najzaslužnijima za obranu domovine pružiti sveobuhvatnu skrb prilagođenu njihovim potrebama.

Zatim uvedena je odnosno vraćena je naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, snižena je dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu, organizirani su sistematski pregledi, prilagođena su prava iz mirovinskog osiguranja, te je između ostalog intenzivirano stambeno zbrinjavanje u suradnji s tijelom državne uprave koje upravljaju stanovima i kućama u vlasništvu RH. Iz uvodnog izlaganja predlagatelja čuli smo kako je nakon 3.g. primjene zakona uočeno kako je određene mjere predviđene zakonom nužno korigirati odnosno dodatno prilagoditi kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učinkom. sveobuhvatnim rješavanjem svih pitanja odnosno problema braniteljske stradalničke populaciji i članova njihovih obitelji. Ono što valja posebno istaknuti je kako je i ovaj današnji prijedlog zakona temeljen upravo na analizi provedene prethodnoga zakona te aktivnostima Ministarstva hrvatskih branitelja u neposrednom kontaktu i radu s braniteljskom populacijom te udrugama koje okupljaju upravo skupinu koja je njima obuhvaćena, hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Naime, isključivo takvim neposrednim aktivnostima postoji mogućnost izravnog uvida u daljnju potrebu izmjena koje je neophodno učiniti kako bi kreirali krajnje pravedan sustav vrednovanja što se posebno odnosi na pitanje ostvarivanje zasluženih prava i njegovo izuzetnu usmjerenost na osiguranje adekvatnog odgovora na sve poteškoće koje negativnu utječu na kvalitetu života braniteljsko stradalničke populacije. Međutim donošenjem usklađeno i standardizirano postupanje koje je u svom sastavu u mandatu ove Vlade uspostavilo Ministarstvo hrvatskih branitelja, a kako bi isti bio proaktivan, održiv, učinkovit, koordiniran i usmjeren na ključne potrebe cjelokupne braniteljske populacije, i dalje postoje određeni izazovi i rizici postupanja koji su često vrlo složeni i međusobno povezani. Uvidom u njihovo djelovanje stvorena je potreba za stalnim razvojem te unaprjeđenjem normativnog okvira koji će biti sposoban odgovoriti na potrebe braniteljsko stradalničke populacije a koje se mijenjaju sukladno vremenskom kontekstu. Tako se predmetni prijedlogom zakona uz određene novotehničke preinake pojedinih odredaba radi ujednačenja tumačenja i jasnoće predlažu slijedeće ključne izmjene koje je potrebno učiniti. Ubrzanje postupka ostvarivanja statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Zatim dodatna prilagodba prava iz mirovinskog osiguranja. Zatim ubrzanje postupka stambenog zbrinjavanja te ubrzanje postupka i dodatna prilagodba ostvarivanje prava namijenjenim socijalno ugroženim skupinama korisnika. Dakle, ono što je potrebno istaknuti, da ovdje nije riječ o novim pravima, ovdje je isključivo riječ o tehničkoj organizaciji u pogledu konzumiranja prava iz zakona koji je kako sam već spomenula, usvojen 2017. godine. Kada govorimo o postupku ostvarivanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, njega ne nužno dakako ubrzati. Naime, postoje normativni i organizacijski problemi koji utječu na trajanje postupka koji je daleko izvan zakonskih okvira. A tiče se većinom provođenje stručne procjene u zdravstvenim ustanovama i vještačenja u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Prema rezultatima sustavnog praćenja stanja rješavanja zahtjev za priznavanje statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida, postupak traje u prosjeku godinu i pol dana što je neprihvatljivo iz moralnog i sa zakonskog gledišta a poglavito imajući u vidu podatke o smrtnosti hrvatskih branitelja. Značajan udio hrvatskih branitelja koji su podnijeli zahtjev za rješavanje statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida, taj status nažalost nije dočekao stoga se zbog dugotrajnosti postupka u zakonu predlaže ukinuti odnosno izostaviti prethodnu stručnu procjenu iz postupka ostvarivanja statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida te uvesti novi model vještačenja. Čuli smo kako je ukupan trošak provođenja stručne procjene do sada iznosi gotovo 15 milijuna kuna. Treba ovdje također podsjetiti kako je Ministarstvo hrvatskih branitelja od Domovinskog rata do 2015. g. imalo svoja vijeća za vještačenje. Slijedom toga a u cilju dodatnog ubrzanja postupka vještačenja hrvatskih branitelja u postupku ostvarivanja statusa koji sada obavlja kako sam već rekla, znači Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, potrebno je vještačenje staviti no može se reći i na svojevrstan način vratiti u potpunu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja odnosno potrebno je osnovati posebna povjerenstva u kojima će vještačenje obavljati vještaci, ovdje posebno ističem kako je riječ o neovisnim medicinskim stručnjacima, specijalistima u svojim područjima koji će se javiti na javni poziv i koji će vještačiti u skladu sa metodologijom koja će biti propisana od strane Ministarstva hrvatskih branitelja. Nadalje, predmetnim prijedlogom zakona predlaže se ubrzanje stambenog zbrinjavanja branitelja i stradalnika. To je moguće učiniti kroz kupnju stanova na pojedinim lokacijama na kojima nije isplativo provođenje postupka organizirane stambene izgradnje. Jednako tako je nužno i pojednostavniti postupak prijenosa za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja između tijela državne uprave. Treba naglasiti kako je analizom provedbe zakona u protekle 3 g. stambeno zbrinuto 2 066 članova obitelji smrtno stradala hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata. Dodijeljeno je 329 stanova, isplaćeno je 944 stambena kredita, 740 financijske potpore u ukupnom iznosu od gotovo 194 milijuna kuna. Ako ovoj brojci dodamo i brojku Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je zbrinuo kroz modele davanja u najam i darovanja stanova i kuća te darovanjem građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju kuće 2250 obitelji branitelja, dolazimo do ukupne brojke od 4324 stambeno zbrinute braniteljske obitelji u mandatu ove Vlade putem Ministarstva hrvatskih branitelja i dakle Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Također, potrebno je i omogućiti ostvarivanje svih prava iz mirovinskog osiguranja za hrvatske branitelje koji su stekli status nakon stupanja na snagu Zakona odnosno ponovnog otvaranja roka za stjecanje statusa hrvatskog branitelja. Kada govorimo o ostvarivanju prava namijenjenih socijalno ugroženim skupinama korisnika kao što su naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i jednokratne novčane pomoći, treba naglasiti kako će ta prava biti dodatno prilagođena potrebama korisnika te će se također ubrzati i pojednostaviti postupak ostvarivanja prava. Ovdje treba naglasiti kako zapreku za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene prema ovom zakonu više neće predstavljati činjenica da korisnik ima registrirano trgovačko društvo ili obrt. Iz uvodnog izlaganja smo jednako tako i čuli kako je za provedbu ovog zakona potrebno osigurati u razdjelu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kroz 3.g. oko 45 milijuna, a u razdjelu Ministarstva hrvatskih branitelja 8,4 milijuna kuna u 3.g. s tim da iznosi za prvu godinu odnosno 2021. ovisit će o trenutku donošenja zakona. U skladu sa značajem braniteljske stradalničke populacije za RH i nužnosti osiguranja kvalitete i trajne skrbi koju zaslužuju odnosno osiguranje njihove pravne sigurnosti s tim u skladu je i ovaj današnji prijedlog zakona koji će slijedom svega navedenog Klub zastupnika HDZ-a podržati.

Poštovani, predložene izmjene i dopune Zakona o braniteljima rješavaju upravo one probleme braniteljske populacije na koje je ukazala bivša pučka pravobraniteljica Lora Vidović u svom izvješću za 2019.g., jednom od nekoliko izvješća koje vladajući nisu imali hrabrosti i poštenja raspraviti u HS na vrijeme. To je konkretan primjer koji pokazuje da je Lora Vidović branila i zastupala prava, slobode i interese svih građana i svih dijelova populacije, a to govorim radi svih onih zastupnika koji su prilikom rasprave nedavno o izboru nove pučke pravobraniteljice kritizirali rad i iznosili neistine o njezinom mandatu. Dakle, pritužbe branitelja iz Domovinskog rata pučkoj pravobraniteljici odnosile su se na nepriznavanje statusa hrvatskog branitelja, na nepriznavanje statusa hrvatskog ratnog invalida iz Domovinskog rata, na probleme pri stambenom zbrinjavanju, na dužinu trajanja postupka o utvrđivanju materijalnih i drugih prava, na nemogućnost ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i teško socijalno stanje. Neovisno o tome braniteljska populacija ističe i to da bi cijelo društvo trebalo više pažnje posvetiti zaštiti vrijednosti Domovinskog rata i dostojanstvu njegovih sudionika. S tim se zahtjevom mogu složiti. No istovremeno treba priznati da postoji i druga strana medalje. Činjenica je da postoji i određeni broj branitelja koji nisu uopće ili nisu na odgovarajući način riješili svoj status i pripadajuća prava. Međutim, činjenica je i da određene, određena prava na temelju braniteljskog statusa i sudjelovanja u Domovinskom ratu ostvaruje velik broj osoba nesrazmjerno veći od naše borbene snage u vrijeme rata. Zbog toga se u široj javnosti stvara dojam da tzv. Registar branitelja predstavlja zapravo popis onih koje je prvenstveno HDZ-ova vlast na ovakav način zbrinula, kupila njihov mir i naklonost, a usuđujem se reći i glasovanje. U očima onih koji u tome ne sudjeluju trajan rast broja osoba uvrštenih u Registar branitelja bila je potvrda da se dodjelama tog statusa i pripadajućih prava stvorila nova nejednakost i društvena nepravda. Upravo je takva situacija stvorila negativan stav i odnos dijela javnosti prema populaciji branitelja, što je dodatno bilo potaknuto njihovim utjecajem na politička zbivanja putem šatora i plinskih boca. Stoga ne treba čuditi da to što se na broj od 5.700 zahtjeva za ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja podnesenih MORH-u te 2019.g., te 1.300 zahtjeva podnesenih MUP-u, te daljnjih 14.000 zahtjeva za priznavanje statusa hrvatskog vojnog invalida koji su bili podneseni uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu u 2019.g. gleda sa skepsom, dakle neovisno o tome je li ta skepsa opravdana ili nije. Dužnost je svih nas da braniteljima osiguramo sva prava i dostojanstvo koje im trajno pripada. No dužnost nam je da pri tome zaštitimo i dostojanstvo i dignitet svakoga od njih osobito misleći pri tome na one kojih više nema, a upravo su dignitet Domovinskog rata poštovanje i zahvalnost prema braniteljima ugroženi sumnjom da u Registru branitelja ima previše onih kojima tamo nije mjesto. Za generacije koje dolaze branitelji ne smiju ostati u sjećanju kao plaćenici, ponajviše zbog onih koji na frontu nikada nisu bili. Prethodni zahtjevi da se provede revizija statusa branitelja nisu postigli svoj cilj. Registar je jedno vrijeme bio javan, no to je ukinuto prilikom prethodnih izmjena zakona koju je provela ova vlast i to vrlo neobično s obzirom da se sa svih strana iz HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera čuje, čuju pozivi i kletve u transparentnost. Ponižavajuće je prema svim hrvatskim braniteljima, prema stvarnim hrvatskim braniteljima, a ponižavajuće je i za hrvatsku budućnost i jako je loše to što se ovim novim izmjenama zakona ta transparentnost dodatno ruši i to budi nove sumnje. Naime, iz Registra branitelja koji ionako više nije javno dostupan odnosno iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kako glasi puni zakonski naziv brišu se i nestaju čitave kategorije podataka i tome se moramo snažno suprotstaviti. Ukoliko ovakav prijedlog zakona prođe, Registar branitelja bit će dodatno okljaštren do neupotrebljivosti. Suprotno tome mi predlažemo da se u cilju zaštite digniteta Domovinskog rata kao i radi zaštite poštovanja i zahvalnosti prema braniteljima napokon provede revizija samog registra, ali ovog puta na način kako se to stvarno i trebalo provesti da nas se naraštaji koji dolaze ne bi posramili, dakle ovu reviziju treba provesti učinkovito i odlučno prije nego što bude prekasno. I mi predlažemo da se ta revizija provede na slijedeći način. Prije svega predlažemo ne samo da se opseg podataka u Registru branitelja zadrži u postojećem obujmu već dodatno predlažemo da se uvedu i neke nove kategorije jer moramo imati jednu jedinstvenu i vjerodostojnu bazu podataka. Država mora imati sustavne i pregledne podatke o svim članovima obitelji smrtno stradalih branitelja koji ostvaruju prava na temelju ovog zakona o članovima obitelji nestalog hrvatskog branitelja, o djeci hrvatskog ratnog vojnog invalida, o djeci dragovoljaca, dakle o svima onima koji na temelju ovog zakona ostvaruju nekakva prava negdje mora postojati jedinstvena sustavna baza podataka koja se može pregledavati neovisno o tome što više nije javna. Dakle, mi predlažemo da se u zakonu Ministarstvo branitelja obveže da u roku od 6 mjeseci od stupanja zakona na snagu provede sveobuhvatnu provjeru osnovanosti stjecanja statusa branitelja i dragovoljaca iz Domovinskog rata s obzirom da ionako već ima podatke i dokumentaciju od Ministarstva obrane i MUP-a, a po potrebi može zatražiti i dodatne. Umjesto da se oslanja na postupanje po prijavama Ministarstvo branitelja bi se trebalo obvezati da samo izvrši provjeru organizacijske strukture branitelja i dragovoljaca iz Domovinskog rata i to na način da od živućih zapovjednika postrojbi i neposredno nadređenih zatraži pisanu potvrdu o točnosti podataka o osobama koje su bile u sastavu postrojbe, a u cilju utvrđivanja njihove istovjetnosti sa podacima uvrštenim u evidenciju hrvatskih branitelja. Ujedno predlažemo da se Ministarstvo branitelja obveže da po proteku tog roka od 6 mjeseci izvijesti Hrvatski sabor o tome je li izvršena provjera i kakvi su rezultati provedene provjere. A u slučaju da ona nije dovršena u tom roku tada bi ministarstvo bilo dužno izvijestiti Hrvatski sabor o razlozima gdje su nastali problemi i nakon svaka slijedeća 3 mjeseca izvijestiti ponovno o tome što se u međuvremenu riješilo, a što nije. Na temelju dobivenih podataka ministarstvo bi bilo dužno provesti i sve potrebne radnje i postupke da se iz evidencije izbrišu oni kojima tamo nije bilo mjesto, a ujedno i pokrenuti postupke za vraćanje stjecanja, stečenog bez osnove u državni proračun. Druga stvar na koju želimo ukazati je činjenica da je veliki broj osoba koje su stekle status branitelja taj status stekao po nekoj osnovi koja se ne odnosi na borbeni dio, a opseg onih kojima su se kao neborbenom sektoru priznavali statusi branitelja širo se sa svakom novom izmjenom zakona. I od tuda zapravo geneza stalog rasta broja branitelja. Iako mi u stečena prava sada više ne možemo zadirati, naslućujemo da čitav sustav nije u cijelosti pravedan i činjenica je da su brojni branitelji koji su stvarno sudjelovali u ovom borbenom sektoru do dana današnjeg nije riješio svoja statusna prava. Iako kao što sam već uvodno rekla prijedlog izmjena rješava upravo one probleme na koje je ukazala i sama pučka pravobraniteljica predloženi način rješavanja tih problema je sporan. Naime, u cilju ubrzavanja postupka predloženo je ukidanje prethodne stručne procjene u postupcima ostvarivanja statusa po osnovi bolesti, a vještačenje koje je do sada obavljao Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dano je u nadležnost Ministarstva branitelja i to na način da je ministar taj koji će osnovati posebna tročlana povjerenstva u kojim će vještaci raditi temeljem ugovora o djelu i to na temelju pravilnika kojeg će donijeti sam ministar. Također drugostupanjskog povjerenstvo od 5 vještaka je isto formirano na način da ga imenuje svojom odlukom sam ministar. Takve izmjene daju ministru veliku moć nad kojom nema gotovo nikakve kontrole, a transparentnost je u potpunosti ukinuta. Samo po sebi to će unijeti i dodatne sumnje da će se na ovakav način doći do brojnih situacija u kojima će jedan legitiman cilj, a to je ubrzavanje procedure i rješavanje statusa onih branitelja koji do sada to nisu riješili biti zasjenjen nekolicinom neprincipijelno i neosnovano dodijeljenih prava. I umjesto tog zatvorenog sustava u kojem se sve instance odlučivanja [[Upadica: Vrijeme.]] vrte oko ministra mi predlažemo zadržavanje vještačenja unutar [[Upadica: Vrijeme.]] zavoda uz propisivanje jasnih rokova.

Ministre hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski branitelji koji ovo pratite, kolegice i kolege, kao što sam rekao u ime kluba Zakon o hrvatskim braniteljima da se po peti put mijenja nakon 30 godina od početka Domovinskog rata ili 25 godina tj. 6-ta godina od Oluje oslobodilačke operacije i velike uloge hrvatskih snaga u oslobođenju RH ne samo na području Hrvatske od velikosrpskog agresora prije svega ovdje moramo reći da se radi o vrlo osjetljivom zakonu. I kad se nešto mijenja 5 puta, a 30 je godina od Domovinskog rata postavlja se pitanje tko je odgovoran što se 5 puta mijenja zakon. Ja mogu vjerovat da more biti izmjene određene, međutim ne mogu vjerovati kad se sjetim da sam bio ja u Hrvatskom saboru koji je davao amandmane o nemogućnosti provedbe ovoga zakona i tada kad naše amandmane, ministar ih je djelomično prihvatio u to vrijeme. Nadam se da će u drugome čitanju ovaj zakon naći napokon nekakav svoj smiraj i da će poglavito hrvatski branitelji koji su zaboravljeni, ja vam mogu reći da Ministarstvo hrvatskih branitelja trebalo bi se decentralizirati, a ne centralizirati jer na ruralnim područjima ima ljudi koji su hrvatski branitelji moremo spomenuti zaleđe, moju Dalmatinsku zagoru, brojne druge krajeve gdje hrvatski branitelji nemaju istu mogućnost doći uopće do određenih informacija, prava kao što mogu u većim sredinama, a pogotovo gdje je centralizirano, u Zagrebu. Još jednom bi rekao da danas kada donosimo, kada raspravljamo o ovome zakonu u 3 godine je umrlo temeljem, kad je ovaj zakon znači stupio na snagu tj. 2 godine kad je stupio na snagu i nešto mjeseci je prema informacijama koje sam dobio na odboru od državnog tajnika umrlo je 500 branitelja koji su dali zahtjev da ostvare svoje pravo. Znači mi smo prije tri godine, ista Vlada isti ministar uz dobru volju da se riješi problem u biti donijeli zakon koji je bio neprovediv.

I zaista nije ovo zakon ne smije biti zakon u vrijeme predizborno, ovo ne smije biti zakon ministre vi ste ministar svih hrvatskih branitelja i moj ministar i ministar SDP-ovih branitelja članova i nestranačkih i ovi zakon je strašno osjetljiv i upozorio sam još jednom i opet ću napomenut, ono što je najbitnije, zdravstvena skrb za hrvatske branitelje koji se u zakonu davao kao nešto najznačajnije jel hrvatski branitelje ulaze u najsmrtonosniju skupinu sa najnižom dobi umiranja. Još ću jednom spomenut, ministre imamo Hrvatski ponos veteransku bolnicu u Kninu koja je zaboravljena kako od osnivača županije koje su rak rane hrvatskog društva, te županije su štetočine, koje nanose štetu i evo vidite Veteranskoj bolnici u Kninu i nije baš tako, ta bolnice, evo ja ću vam reći u toj bolnici medicinsko osoblje koje putuje iz Sinja, Splita po 200, 300 km dnevno u jednom i drugom smjeru ne primaju mjesecima putne troškove.

Ovaj zakon se ne smije donositi u predizborno vrijeme, ne smije.

Prošlo je 30 godina od kada se, ajmo reći 25 od kada se trebao urediti status hrvatskih branitelja koji da je bio pravodobno uređen ne bi danas doveo do toga da moramo nažalost doslovno brojati mrtve. Kada radimo ovakve zakone koji uređuju temeljna prava hrvatskih branitelja na 30 godina od kada je rat počeo, postavlja se pitanje služi li ovaj zakon doista tome da uredi nečija prava ili je njegova svrha zapravo drugačija, da bude jedan bilo predizborni, bilo politički pamflet kojim će se mahati tako da se zapravo pokušava pokazati nekakva briga za branitelje odnosno da se kupuju njihovi glasovi. Ja bi bio najsretniji kad bi se napravio zakon jedinstven što se govorilo kada se donosio ovaj zakon, jedinstven zakon, znači jedinstveni zakon da je on provediv bio, ja bi bio najsretniji, da je se tada poslušalo amandmane koje smo davali. Moram priznati još jednom da je ministar tada uvažio određene amandmane, ali ne sve, a žalosno je što je rezultat, znači mi govorimo o rezultatu ovoga neprovedivoga zakona 500 hrvatskih branitelja koji su dali da riješe svoj status nisu doživili da ga se riješi. A mi čekamo znači od donošenja tri godine da izmijenimo taj zakon, tri godine. I ne samo to kolegice, još je lošija, gora stvar što iza ovog zakona donosimo Zakon o civilnim žrtvama koje je trebalo davno donit, ali činjenica je da se tu želi provući oni koji su granatirali i stvarali žrtve, to su srbočetnici koji nisu nemamo popise tih ljudi koji se mogu vrlo jednostavno provuć da ostvare to pravo. Pa kolega Bulj morali bi za istinu reći da je pet zakonskih prijedloga opskrbljivalo potrebe hrvatskih branitelja, samo neki su i stvarno uvažavali dok su ih drugi devastirali, obespravljivali i stavljali u kategoriju socijale. Znači od Ministarstva obrane kada je skrb za hrvatske branitelje bila u njemu, valjda se sjećate, od prvog ministra Njavre koji je prvi zakon donio, pa onda devastirajući zakon Pančićev, pa Matićev itd., popravljali smo u trku što smo mogli popraviti, dogodile su se strašne eskapade, tisuće i tisuće obespravljenih je bilo poslije Pančića, to bi trebali naglasiti i reći. Današnji sveobuhvatni zakon siguran sam da je najbolje mjerilo, ove tehničke stvari koje u njemu nedostaju idemo ih popraviti kako bi satisfakcija prema hrvatskim braniteljima bila potpuna, a sve drugo je stvarno u okvirima zakona koje vrijede i koji se primjenjuju.

Ja bi bio najsretniji, ponavljam još jednom, ja sam podržao ovaj zakon bio, ovaj važeći, podržao, davao sam amandmane, prijedloge, međutim on je bio neostvariv. Taj dio niste prihvatili, znači mi da bi prihvatili određeni zakon on mora biti provediv. Bila Jadranka Kosor ministrica, vi ste se onda hvalili da će ona sve riješiti probleme, u biti ona je zakočila određene stvari, vi to dobro znate bili ste uz nju. Znači ako spominjemo Pančića ajmo spomenuti i Jadranku Kosor. Znači mi ovdje se prepiremo kao evo hrvatski branitelji ko je više ko je manje.

Kolegice i kolege saborski zastupnici, načelno možemo reći da su u političkom dijalogu dva pristupa ovom zakonu i problemima hrvatskih branitelja. Oba na neki način promašuju bit i intrumentaliziraju branitelje. Jedni kupuju njihove glasove, a drugi kupuju glasove njihovih kritičara. Jedni im obećavaju neostvariva prava, a drugi kada govore o braniteljima govore prvenstveno kroz jezik pogodnosti i kroz kaste. Osobno mislim da branitelji nisu potkapacitirani sebični pojedinci čiju ljubav treba kupovati. Oni su prvi dokazali da su nesebični i požrtvovni, ta riskirali su živote za svoju domovinu. Zauzvrat ostali su zaboravljeni od institucija, inače im se prava ne bi uređivala sada 30.g. nakon početka rata. Prvo pitanje koje se nameće kada sada govorimo o ovom zakonu je kome će uopće ovaj zakon sada pomoći, kolike su šanse da će netko sada doista uređivati svoj status. Zašto postavljam to pitanje? Zato što se stječe dojam da se radi za branitelje, a da se za njih doista radilo, pa ne bi ni Banovina izgledala kako sada izgleda, pitanje nestalih i sva ostala pitanja koja se posredno ili neposredno vežu uz branitelje odavno bi bilo riješeno jednako kao i pitanje dokumentacije vukovarske bolnice i sažeto, ne bi im ona ista vlast koja im je uzrokovala sadašnje probleme nudila, glumila da nudi rješenje. Osnovni problem sadašnjeg zakona vidim u tome što daje preveliku ovlast ministarstvu. Branitelje treba štititi zakon, a ne politika jer što kad dođe neka vlast koja nije toliko sklona braniteljima, kada dođe vlast koja smatra da su njihova prava prevelika ili da je taj problem odavno završena priča? Hoće li onda takva vlast imajući u vidu sve ovlasti koje se daju u ruke trenutne politike, u ruke ministarstva, raspuštati liječnička povjerenstva, postrožavati liječnička povjerenstva ili otežavati braniteljima da dođu do svoga statusa? Upravo zato je važno da struka odlučuje, a ne podobni. Postojeće institucije trebamo popraviti ukoliko su učinkovite ili ih ugasiti. Naravno da je prvenstveno potrebno ubrzati postupak, to je trebalo biti prepoznato i ranije kroz postojeće institucije i zato što su te postojeće institucije tu bile. Postavlja se otvoreno pitanje odgovornosti ministarstva i političke vlasti za sudbine onih branitelja koji nisu dočekali rješenje svoga statusa jer da oni nisu bili u postupku i da nisu bile institucije na čijem je čelu ova vlast onda to ne bi bila ničija odgovornost, ali u situaciji u kojoj su postojale institucije, ali su predugo držale određene predmete postoji politička odgovornost onih koji nisu dovoljno prstom uprli u te iste institucije da bi riješili status tih branitelja u čija se prava sada nominalno predizborno kunu. Sredstva za stambeno zbrinjavanje kupnjom stana na tržištu planirana su na izvorima 43 i 71, te će se trošiti sukladno raspoloživim prihodima i ponudi stambenih objekata na tržištu. To je nedovoljno jasno. Znači li to samo nominalno da će branitelji nešto dobiti, dok u praksi možemo otkriti da nemamo novaca?

Znači da je oko ključnih pitanja rasprava u ovom zakonu farsa, a ministarstvu će se omogućiti svevlast. Tom istom ministarstvu ili toj istoj vlasti koja je dozvolila da se ne riješe predmeti koji su ostali u ladicama i čije rješenje nisu dočekali branitelji koji su preminuli. Stojim i uz zdravstvene radnike i djelatnike u zdravstvu koji traže da se regulira njihov status unutar ovog zakona, a koji su sudjelovali u ratnim zbivanjima. Uz ono o čemu govori Vesna Bosanac, podsjetit ću da je upravo vukovarska bolnica podnijela jednu od najtežih žrtava za vrijeme ovog rata, a ova vlast se još uvijek nije potrudila da vrati njezinu dokumentaciju što je trebao biti njezin temeljni zadatak ukoliko joj je doista stalo do prava branitelja.

Baš zbog toga, zbog te rečenice koju ste i sami iznesli ministar Medved je u sve ovo vrijeme patnje hrvatskih branitelja od ministra Pančića, da ne govorim o Mirandu Mrsiću, Fredu Matiću, napravio da se stavi u jedinstveni zakon, zakon gdje će hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji uistinu probati da se napravi jedan najkvalitetniji zakon koji postoji.

Mi možemo sada hipotetski imati najboljeg ministra na svijetu, no za 4 godine, za 3 godine može doći netko drugi kome neće biti u interesu ta ista prava, tko će možda raspuštati ta liječnička povjerenstva, tko će možda pooštravati kriterije, tko će razrađivati neke druge pravilnike, tko se neće obratiti Hrvatskom saboru sa izvješćem o rezultatima svoga rada. I tko će se onda moći boriti za prava tih istih branitelja? Upravo je zato važno, a to je i cilj hrvatskih branitelja pa ono su dali život za ovu domovinu, da ova domovina ima vlastite institucije, da se te institucije ojačaju i da budu neovisni o politici i da provode njihovo pravo u djelo, institucije, a ne politika.

To se prije svega odnosi na saborsku većinu koja može uvijek donijeti zakon kakav hoće. Ta odgovornost je velika zato što zakoni koje donosimo, ako su loši i ako su nedostatni stvaraju veliku štetu u praksi. Činjenica da danas raspravljamo o ovom zakonu je i činjenica priznanja da prije 3, 4 godine ista ova vladajuća većina nije donijela dobar zakon, jer što se bitno dogodilo u zadnje 3 godine u stvarnosti da se sada mijenja 50 ili 70 članaka zakona koji je donesen samo prije 3 godine. Ja primjećujem jedan nedostatak i političke i stručne odgovornosti da se kaže ispričavamo se, nismo dobro sagledali stvarnost, nismo dobro sagledali prije 3, 4 godine potrebe hrvatskih branitelja i probleme koje imaju u praksi pa sada nakon samo 3 godine trebamo mijenjati taj zakon. Slažem se s vama kolega Raspudić, inače ispada doista da se branitelje tretira kao potkapacitirane sebične pojedince kojima se može isključivo dobiti i nekakvom argumentacijom na tragu toga da, mi radimo na vašim pravima, mi ćemo vam dati još, još prava, nije bitno što se događalo proteklih 30 godina u praksi, nije bitno što prava nisu zaživjela, što neki nisu ni doživjeli ostvarenje svojih prava, što nismo pravovremeno popravili institucije koje nisu dovoljno brzo provodila vaša prava u djelo. To je sve nevažno, mi ćemo opet raditi još jedan zakon, mi ćemo opet se busati o prsa s pravima hrvatskih branitelja i to će hrvatskim braniteljima biti dovoljno. Žrtva za domovinu je sveta i nitko je ne smije koristiti da bi na njoj politički profitirao. I treba doista biti pošten i gledati ono što se dogodilo u praksi i da stvorimo zakonski okvir koji će ojačati institucije, a maknuti od moći politike prava hrvatskih branitelja. Kolegice, interesantna mi je bila opaska, imali ste ih nekoliko, o dokumentima iz vukovarske bolnice. Jedna od stvari koju tu treba reći da nije bilo zapravo jednog ono konstruktivnog i zajedničkog angažmana Ministarstva branitelja, ne mislim sad nego općenito sa primjerice Ministarstvom vanjskih poslova. Bilo je nekakvih razgovora u prošlosti sa srpskom stranom o povratu tih dokumenata, međutim nekako nije, to se nikako nije dogodilo. Boris Tadić je mislio da ih je donio pa je onda ispalo da ipak nije, pa onda prilikom posjeta Aleksandra Vučića relativno nedavnog predsjednici isto na kraju nije bilo to u pitanju. Dakle, da li imate nekakav možda evo za ministra konstruktivan prijedlog o tome kako bi se moglo na tome bolje raditi jer to definitivno jeste jedno od važnih pitanja i za Hrvatsku općenito cijelu Hrvatsku ne samo za branitelje. Da, složit ću se s vama dokumentacija vukovarske bolnice koja je izuzetno važna i koja je vrlo detaljno vođena unatoč teškim uvjetima i dalje nije dostupna jer su je pripadnici JNA odnijeli i nisu je vratili. Podsjetit ću da je vukovarska bolnica bila otvorena za sve čak i za neprijateljske vojnike i da je doživjela jako velike napade. Jedna od njih kada su bačene 2 atomske bombe teške 250 kg tzv. krmače, srbijanski mediji govorili su o dvogodišnjoj zalihi artiljerije koja je išla na vukovarsku bolnicu i slala su se izvješća Europskoj komisiji, još uvijek nismo dobili dokumente vukovarske bolnice. Da bismo znali što je sa sudbinom onih koji su u to vrijeme bili u Vukovaru, što je sa sudbinom nestalih i svih ostalih. Svemu tome pomoći će nam doista ukoliko ministar učini nešto jasnije i ne samo deklarativno na zahtjevu da se vrati dokumentacija vukovarske bolnice jer se o njoj uopće ne govori dovoljno. Pa kolegice Raspudić, govorili ste o tome kako su hrvatski branitelji i žrtve Domovinskog rata svetinja u RH i ja bi samo naglasio da ovim izmjenama i dopunama želi se samo njihov status poboljšati i provedljivost zakona je dostupnija. No reći ću vam da političke opcije kako su se mijenjale senzibilitet ili ne senzibilitet, odbojnost ili mržnja prema braniteljima je bila očito vidljiva. Pa tako iz jedne političke opcije jedan ministar o svom prethodniku govori slijedeće, znači Matić govori o Pančiću, Pančić je bio nadobudan, napravio je puno pogrešaka, na kraju nije napravio ništa, imao je dobre namjere, ali nije dobro radio, govorio je Matić. A mi bi mogli reći i za jednoga i za drugoga da nisu napravili ništa nego su prouzrokovali najveći prosvjed u povijesti Hrvatske. Ljudi često ne razumiju kolika je to žrtva biti hrvatski branitelj, a ne mislim ni da sam ja ovdje osoba koja ima pravo docirati ili govoriti o tome. Ali bojim se da mnogo toga u hrvatskom društvu oko prava hrvatskih branitelja dolazi doista iz nerazumijevanja, recimo kada se govori o pogodnostima koja imaju hrvatski branitelji ili o kasti koja se dodatno stvara i pogodnostima koja imaju njihova djeca. Dijete jednog hrvatskog branitelja izvršilo je ovaj napad koji se kasnije prozvao terorističkim činom. Poznajem hrvatske branitelje kojima su se nažalost djeca ubila, dakle posljedice rata nisu samo direktne nego indirektne i na mnogo široj razini. Ali da bi se taj problem riješio i da bi društvo razvilo senzibilitet prema hrvatskim braniteljima za koji smatram da im doista pripada onda se ne mogu iskorištavati njihova prava u političke svrhe nego se treba raditi na pravima, a ne političkim bodovima.

Spomenuo bih na početku najprije dvije stvari o kojima sam danas već imao priliku nešto reći. Prvo, nešto o sredstvima potrebnima za, za provedbu ovog zakona. Spominju se, spominju se dakle rezervirana sredstva u razdjelu Ministarstva hrvatski branitelji o aktivnostima A558041 konta 3237, zatim o aktivnosti A753008 konto 3721 i u A522027 konto 3721 spominju se dakle predviđeni troškovi, spominje se novac rezerviran na ta tri konta i za ovu 2021.g. i za 2022. i za 2023. Problem je međutim u tome što zapravo projekcije za '22. i '23. za ta konta, u stvari ne samo za njih, nego za čitave pozicije koje unutar kojih su ta konta, projekcije ne postoje. Nema dakle tih projekcija u posebnom dijelu proračuna, nema dakle u dokumentima, proračunskim dokumentima koje smo mi ovdje u saboru za 2021. usvojili. U tom smislu sredstva za provedbu ovog zakona nisu, nisu na formalan način osigurana u državnom proračunu. Vratio bih se još jedanput i čl. 23. o kojem sam već imao priliku govoriti. Podsjetit ću, taj članak podrazumijeva da za obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja koje su stambeno zbrinute prije 2010.g., dakle u vrijeme kad još članovi obitelji nisu trebali pri stambenom zbrinjavanju postići prethodni međusobni dogovor, zakon sada predviđa dakle da za te obitelji svaki član obitelji u istom nasljednom redu može, ima pravo svaki za sebe pojedinačno biti stambeno zbrinut. Ovime se zapravo otvara pandorina kutija i ako usvojimo zakon s ovakvom odredbom, ja mislim da je samo pitanje dana kad će se otvoriti mogućnost da doslovno svaka obitelj smrtno stradalog hrvatskog branitelja bude stambeno zbrinuta s nekolicinom stanova. Zato mislim da je ovakva odredba vrlo štetna. Za početak spomenuo bih čl. 7. u kojem se uvodi novi skup u zasebnom novo uvedenom stavku, uvodi se novi skup za sad nedefiniranih zdravstvenih prava. Kakva će ta prava biti pored svih onih koje zakon dosad i to s pravom naravno predviđa, kakva će dakle ta prava biti to u ovom prijedlogu zakona ne piše. Ali pravo na ta prava dodjeljivat će opet povjerenstva koja će imenovati ministar.

Onda još jedna primjedba koja je, možda nije odviše važna, ali, ali je indikativna. Čl. 44. spominje pripadnike HVO-a državljana RH koji od RH primaju invalidsku mirovinu, u stvari kao razliku invalidske mirovine koju bi dobili kao državljani RH po našim pravilima i invalidnine koju dobivaju u BiH, sad čl. 44. kaže ako se dakle pravomoćno utvrdi u BiH da je nastupilo smanjenje postotka tjelesnog oštećenja tada za razliku od odredbi trenutno važećeg zakona neće se u RH provesti ponovno vještačenje već će invalidnina ostati ista. I na kraju, i to je danas već spomenuto i reći ću i to, u čl. 46. bitno se nepreciznije i manjkavije definiraju podaci koje sadrži evidencija hrvatskih branitelja Domovinskog rata i smatramo također da to nije dobar put.

Pa kako vi to doživljavate, da li je to vama, kako se to vama čini ta intencija? Hvala vam lijepa, kolega Sačić na ovom pitanju. Dakle, da, ja sam zaista već i u izlaganju i u ime kluba spomenuo da se protivimo tom čl. 51. kojim se dakle dokida čl. 165., kojim se dokida obveza ministarstva da jednom godišnje podnese izvještaj Hrvatskom saboru o upravo izvršenju Zakon o hrvatskim braniteljima. To je tim čudnije, to je tim čudnije u svjetlu intencije kojom je ovaj zakon pisan, to je tim čudnije u svjetlu toga što je govorila i kolegica Raspudić, rastućih ovlasti ministarstva i samog ministra, to je tim čudnije i u svjetlu odredbi koje npr. kažu za pojedine aktivnosti ministarstva više neće biti primjenjivan Zakon o državnim službenicima, dakle čak štoviše, čak štoviše, imaju više razloga i više temelja da zapravo ministarstvo i ministar podnose ovom Saboru izvještaj o radu ministarstva.

Uvažena kolega, jedno je pitanje kolika je odgovornost dosadašnje vlasti za činjenicu da Zavod za vještačenje nije dobro radio po pitanju rješavanja status branitelja jer ako je to doista bio slučaj, onda je postojao sjajan argument da se ide direktno prema Vladi i prema zavodu da se ubrza postupak i rad zavoda učine kvalitetnijim da bi na kraju branitelji od toga profitirali a posljedično i svi ostali. No ipak mislim što se tiče nekih drugih stvari i intencije ovog zakona, da imate pravo i koristiti ga, nisu dvije identične stvari. Da ovo pravo stvara na neki način i poticajni okvir za branitelje uvažavajući njihovu žrtvu i da je činjenica o kojoj ste vi govorili, ono što vi nazivate Pandorinom kutijom, da će ne znam, djeca sada sva biti stambeno zbrinuta ili tako nešto, mislim da je situacija na terenu drugačija i problem obrnut, da se nedovoljno uvažava obiteljska trauma koja je prouzrokovana ratom i da nema te privilegije koju neki zakon može dati da bi se ona poništila. Hvala vam lijepa. Pa meni se čini da su naša mišljenja o ovom prilično podudarna, ja sam zapravo u izlaganju u ime kluba dakle, ja sam vrlo jasno rekao da smo savršeno svjesni potrebe i dužnosti društva u cjelini da pomogne mnogim braniteljima i njihovim obiteljima, s jedne strane.

Potpuno je apsurdno da neka obitelj, da neka obitelj smrtno stradalog branitelja bude stambeno zbrinuta ili zbrinjavana tako da dobije N stanova dok s druge strane neki drugi branitelji, zapravo nemaju ono elementarno psihosocijalnu ili medicinsku pomoć. Poštovani kolega, meni se čini da prema Zakonu o upravnom postupku nije dopustivo da ministarstvo ugovara poslove po ugovoru o djelu oko procjene nečije zdravstvene sposobnosti, kao prvo ... [[Govornik se ne razumije.]] organu a da onda dakle s jedne strane ima ugovor sa izvršiteljem i onda da u drugom stupnju isto to ministarstvo ocjenjuje to rješenje ispravnim ili neispravnim. Mislim da se to kosi sa Zakonom o upravnom postupku ali upravo se to predlaže u prijedlogu ovog zakona.

Mislim da ste u pravu ali ne mogu reći više. Slijedeća replika, uvažena zastupnica Sandra Benčić. Poštovani kolega, čuli smo i ove druge replike, mnoge od njih idu u smjeru da postoji kritika činjenice da će o svemu zapravo velikom broju prava sada odlučivati zapravo direktno ministar, budimo realni jer on je taj koji osniva povjerenstvo i da to sigurno otvara priču i povećava zapravo koruptivne rizike i svi smo toga svjesni i ne možemo pred time zatvarati oči da korupcije u postupcima utvrđivanja primjerice i invaliditeta, sada ne govorimo samo o braniteljima nego i inače, u postupcima stjecanja određenih statusa i prava, korupcije nije bilo. Ovime zapravo otvaramo put da je ima više. Mene zanima koji bi bili i vaši prijedlozi šta moramo u ovaj zakon ugraditi kao sigurnosne, kao osigurače da bi smanjili te koruptivne rizike o kojima zapravo ovdje govorimo? Dakle, ja naprosto mislim da je dakle smjer kojim je ovaj zakon krenuo, smjer koji je dakle krenuo, kojim je krenuo rješavati braniteljske probleme na način da se umjesto da se institucije unaprjeđuju, da se zaobilaze, da je taj smjer zapravo teško popraviti. I on u sebi nosi još jednu opasnost na koju je nekolicina kolega u svojim izlaganjima ukazala, ne radi se samo o koruptivnim rizicima, radi se o nečem što je implicite, implicite zapravo neću reći potiče, ali omogućuje dodatnu podjelu u društvu i dodatnu antagonizaciju za što nema nikakve potrebe i zapravo često time činimo i nepravdu gledajući braniteljsku populaciju u cjelini, a pri tom misleći na one koje svoje privilegije kojima su dodijeljene, nezaslužene privilegije ili koji privilegije uopće ničim ne zaslužuju. Samo bih malo nadopunio kontekstom ovu činjenicu gdje ste istaknuli čuđenje zašto ako u BiH smanje invalidninu pripadnicima HVO-a u Hrvatskoj se neće smanjivati. Vaše stajalište je potpuno razumljivo ako bismo pretpostavili da u BiH imamo fer komisije i normalan kontekst. Međutim, nažalost tamo ne vrijede ni zakoni matematike na isti način za sve. Sjetit ćete se primjera od prije par godina kada je Valentin Inzko poništio odluku centralne izborne komisije da pet nije trećina od 17 i rekao u BiH je pet trećina od 17 kada treba izabrati vlast bez legitimnih predstavnika Hrvata jer nisu uspjeli unatoč promjenama zakona koje su s polovice to smanjili na trećinu potrebnih glasova iz Doma naroda i unatoč tome što iz bošnjačkih županija se bira šest, ali Elvira Abidć Hrvatica je odbila glasati za to pa je falio jedan. Dakle, tamo gdje se mogu mijenjati zakoni matematike možemo pretpostaviti i zakonodavac je to očito uzeo u obzir, evo da ih malo i obranim, da komisije iz institucija bez legitimnih predstavnika Hrvata se mogu na taj način iživljavati na pripadnicima HVO-a. dakle, razumijem vaše iznenađenje kada ste to vidjeli [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] ali treba uzeti u obzir kontekst nažalost koji je u BiH. Naravno dakle savršeno sam svjestan da su takve stvari moguće, međutim naprosto kada se čita zakon postojeći tekst i kad se čita ova predložena izmjena onda to ne djeluje logično. Zato što zapravo zakon trenutno važeći zakon, ne podrazumijeva automatsko prihvaćanje takve nove ocjene organa BiH, postojeći zakon zapravo podrazumijeva naprosto mirno, objektivno ponovno vještačenje ovdje u RH. Nema nikakvog razloga ako za to postoji vanjski poticaj da se to ponovno vještačenje ovdje i ne provede.

Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Željko Sačić.

Kolegice i kolege. Danas smo jako puno čuli o različnim aspektima ovog prevažnog značajnog zakona i koliko sam vidio svi smo ishvalili ono i potaknuli da se ide u zaštitu prava najvećih žrtava i najzaslužnijih za slobodu domovine Hrvatske, ali isto tako nesmiljeno smo ukazali na sve ono što po našem mišljenju nije dobro, što vodi u jedan raskorak sa hrvatskom javnošću, sa hrvatskim ljudima, u ono što nas hrvatske branitelje istinske koji smo iz različitih motiva, prije svega iz domoljublja bili spremni žrtvovati vlastito zdravlje i život da danas nam neko prigovara, ne to ste radili radi novaca. Mi želimo da bude pravedno, da bude tako kako je u svim ostalim državama svijeta koje imaju slične probleme, sličnu populaciju pa na kraju krajeva to smo i zaslužili i znači idemo putem da dademo sve što treba da ispravimo nepravdu koja se u dosadašnjim vremenima nakupila, ali da ne prelazimo određena prava, određene mogućnosti koje nas konfrontiraju sa hrvatskim narodom. To ne želimo. Mi ne želimo biti nasuprot hrvatskog naroda jer smo solidarno za njega želili poginut, a ne trebamo sada da nas neko konfrontira i s nekakvih usko stranačkih, političkih i bilo kakvih razloga, e vi ste sada počašćena kasta, a ovi drugi će služiti, uplaćivat da vi ljetujete mirno, ne to ne želimo. Slijedom toga ostaje začuđujuća činjenica znači nije samo kruha, nije samo život o tome što ćemo pit i jest, mi hrvatski branitelji željni smo pravde.

Htjeli su vam ministarstvo utopit, zamislite. To smo mi spriječili Bogu hvala. I sada šta od vas očekujemo? Pa od vas očekujemo ne samo da nam dadete 50 kuna na mirovinu nego da vi ključne stvari rješavate za hrvatske branitelje, a to je a nažalost nije, niste učinili ništa da se postigne pravda, da oni, a to je vaša dužnost također, da oni koji su činili zločine, zlo na štetu hrvatskog branitelja, hrvatskog stradalnika da bude procesuiran. Nažalost, od abolicije od svih ovih vremena mi smo svjedoci, dapače čak je svojedobno gradonačelnik Penava u Vukovaru velebni skup organizirao, a vi ste eto ko Poncije Pilat ne bi se štel mešati. Pa tu ste prvi govornik trebali biti tada. Također znači to je ono što kaže ne samo kruha i vode nego moralnu satisfakciju, pravde smo žedni gospodine ministre, to nam morate dati. E sad, ove godine su prošle u Vladi ste, šta ste učinili sa ministricom kulture, sa predsjednikom Vlade, sa institucijama, pa mi smo morali imati 5 filmova za Oskar nominira, koji će biti nominiran za Oskar, platit to i da stavi žrtvu. Naša draga kolegica Raspudić jasno primjećuje, Selak Raspudić da je to ta žrtva kako smo ju materijalizirali kroz ovih godina od detuđmanizaciji govorim od 2001., od izdajnika Mesića itd., itd., kad su nam sve pobacali, kriminalizirali i stavili lance šta smo napravili da dođemo našoj hrvatskoj djeci reći evo to su naši heroji. To je između ostalog, koliko ste odličja i medalja dali, medalja za akcije, ključne akcije u povijest moraju ući, one su zanemarene, malo smo na Odboru za ratne veterane sasvim sam siguran da će gospodin Đakić to podržati, išli na diskusiju oko toga da te medalje dademo ključne koje govore o herojstvu. Pa nije nakon 900 godina sloboda pala s neba i vi to znadete. I vi to znadete jako dobro ali nemojte zaboraviti i to je također tema ovog Zakona o hrvatskim braniteljima. I o tome moramo pričati. I o tome moramo posvećivati pažnje.

Protiv sam toga da se bilo koja prava koja dobivaju branitelji i njihova djeca nazivaju privilegijama. Imam tu sreću da imam živog oca i oni koji nemaju tu sreću čije su obitelji ili članovi obitelji poginuli za vrijeme rata sigurno ne shvaćaju kao privilegiju činjenicu da mogu dobiti, da mogu dobiti jedan, dva, tri, pet ili pedeset materijalnih stanova ili dobara. Nema tu privilegije koja može kompenzirati žrtvu člana obitelji koji je u ratu nestao. Dakle, mislim da tu svi trebamo paziti kada govorimo o tome da to ne nazivamo privilegijama, možemo to eventualno zvati pravom, a kao takvo je slaba kompenzacija za tu žrtvu. No, isto tako složit ću se s vama da je temeljni zahtjev onih koji primjerice imaju u obitelji nestalog člana taj da se riješi njegova sudbina, a ne da im se da jalova materijalna kompenzacija za nerješavanje onog temeljnog problema koji ih muči. Da, ja vam se zahvaljujem, sasvim sigurno da podržavam vaš stav, a stoga ovaj trebali bi mi pitati naše supruge znate, našu djecu, naše supruge su posjedile u roku od sat, dva, od 10 sati. One su isto žrtve, one su stradalnici Domovinskog rata, za njih nitko ne pita. Za te obitelji koje vi kažete, za djecu koja su izgubila svoje očeve, koji su invalidi koje gledaju dnevno, a mi njima moramo, kako ćemo ih nahranit, ne možemo ih materijalno nahraniti, mi moramo njima pristupat i na druge načine u duhovnoj sferi, a to su kulturna identitetska, umjetnička djela, sve moguće vi ste pametniji od mene vi to znadete što se sve treba napraviti da to dijete kad dođe u osnovnu školu, srednju školu, na fakultet da s ponosom kaže e to je moj otac stvarao, to je moja majka, to je moj brat, a ne to su sve ratni zločinci kriminalizirani, to su PTSP, takvu klimu moramo stvoriti.

Što kažu vaši suborci, vaši policajci da su u istom rangu sa četnicima protiv kojih su se borili na Dinari, u Slavoniji, na Dubrovniku ili bilo gdje drugdje? Zašto se ne rade takve promjene zakona da se takve devijacije koje su se dogodile nažalost da se isprave? Zašto ne idemo na te promjene zakona da izbacimo te ljude da ne mogu koristiti znači prava hrvatskih branitelja? Svojedobno 2003. godine kad sam bio predsjednik Udruge specijalne policije, časne imali smo kad se govorilo i kasnije o registru hrvatskih branitelja upravo je to tema u MUP-u bila jer u MUP-u postoje sve evidencije svih tih Martićevaca jer su oni '90.-te godine bili u MUP-u zaposleni. '90.-te 1., 2., 3., 4. i 5. mjesec do '92., do '91. do 1., 2. mjeseca čak su neki bili ovaj s nama u tim posebnim jedinicama policije, Bogu hvala da nas nisu ponoći pobili jer je s nama bio u sobi, a ujutro s oružjem pobjegao na drugu stranu. To je ono što se treba zatvoriti, a ne otvarati im vrata u Zakonu o civilnim žrtvama Domovinskog rata i abolicijama i eto u ime pomirbe koju ćemo u Gruborima ovaj svečano za hrvatsku javnost i srpsku napravit, sve zaboraviti. Poštovani potpredsjedniče, poštovani zastupniče sigurno da u sve ove godine vi kao dionik Domovinskog rata, a i dionik vlasti koje su imali ste priliku dugo godina i sudjelovati u mnogim stvarima i sad ste neke činjenice iznesli, svjesni ste kroz koje su tegobe hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji, obitelji nestalih i branitelja i civila prošli, a i Zakon o civilnim žrtvama. I sami to u neformalnom našem razgovoru priznajete i ministru Medvedu i predsjedniku Plenkoviću koliko su puno napravili. Ja bi volio da na isti način kad dođete za govornicu date to priznanje i kao naš suborac, kao prijatelj, a i istinski ono što ministar hrvatskih branitelja napravio u jedinstvu ovog zakona da on bude bolji, a svi smo ovdje zajedno da bude još bolji. Pa nemam nikakav problem reći da je u ovom zakonu koji je gospodin ovaj predlagač u ime predlagača g. Medved predložio je izvrsna stvar i ja se tome klanjam, odredba da dragovoljstvo Domovinskog rata odnosno brigadisti, specijalci, svi ostali, samo činjenicom da su prošli Domovinski rat zbog Božje volje nije dobio geler ni granatu ni metak, nit ga zarobilo nit je obolio, da sama ta činjenica ako je bio 3 g. takav snažan heroj a znate koliko ih je, da mu se to prizna 20% kada će ostvariti pravo na stan jer dosad to nije imao pravo.

Znate kakvi, da bar znate. Zahvaljujem, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupniče, evo mi smo svjedoci da je kontaminirani prostor kad su u pitanju branitelji i da pišu, govore o Domovinskom ratu oni koji za to zapravo nemaju pravo a mi znamo da rat nije bio piknik, da je u rat trebalo otići, uzeti pušku i boriti se protiv četnika i stvarati neovisnu državu Hrvatsku. Moje pitanje vama, da li ovaj zakon iz 2017. je bio toliko dobar da on nije trebao biti mijenjan ili pohvaljujete ministra Medveda što se odvažio promijeniti one stavke koje nisu prihvatljive da bi se doista ubrzao postupak rješavanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata? Hvala. Kao što sam u uvodu reko, ovaj zakon iz 2017., stupio na snagu 2018. je bio dobar u djelu kojem je objedinjeno proširio odnosno na cjelokupan način, jedinstven regulirao prava hrvatskih branitelja i tu je on izvrstan iskorak u odnosu na razdoblje prije međutim nisu, tu su napravili polukorak. Zašto nisu kako kaže kolegica gđa. Vlašić Iljkić, i ostali kolege, zašto on nije kad je vidio da je problem u Zavodu za vještačenje, zašto nije poduzeo određene mjere da taj zavod kadrovski, stručno, materijalno, ne znam kako ojača, da naši hrvatski branitelj nema dojam odnosno hrvatska javnost, e vi ste sad privilegirani partizani, kasta, vas ćemo posebno rješavati u našem ministarstvu i to kako ja ministar odredim po ... [[Govornik se ne razumije.]] a vi ostali dalje čekajte, vi ste manje bitni. To ne treba raditi.

Poštovani kolega Sačiću, dobro ste rekli jednu rečenicu u vašem izlaganju da ste vi branitelji žedne pravde. I naravno da ste žedni pravde jer živimo u državi kada pitate mlađe generacije nek nabroje tri heroja Domovinskog rata, ne znaju ih nabrojati. A sjetimo se svi mi one bivše države, svi znamo ko je bio Boško Buha i svi znamo koji su bili narodni heroji, svi znamo sve ofenzive partizana. Hrvatsko društvo i hrvatska vlast je zakazala, ne ova nego sve prethodne. Mi ne učimo svoju djecu o svojoj povijesti, sramimo se svoje vlastite povijesti. Pa imamo apsurd da danas u hrvatskoj državi imate četničke spomenike, navedite ministre jednu državu u EU-u gdje imamo spomenike neprijateljskim vojnicima. Zato je kriva hrvatska Vlada, nitko drugi. Ona može mijenjati zakone.

I danas mi imamo kurikule koji u školi uče, daju model ministre Medvedu, prvi posao za vas, da se u Hrvatskoj građanski rat vodio. Pa ljudi moji, o čemu pričamo? To je vaše, tu unutra krenite, imate ovdje najmanje 100 000 gardista i specijalaca ispred ili iza vas koji će reć prekinite s tim. Hvala lijepa. Imamo slijedeću repliku poštovanog zastupnika Zekanovića, izvolite. Poštovani kolega Sačiću, temelji hrvatske države su Domovinski rat a ti temelji su napravili upravo hrvatski branitelji. EU u kojoj se trenutno nalazimo, možda se raspadne kao Rimsko Carstvo a što su temelji naše države jači, što više u njih ulažemo, hrvatska država je čvršća. Postavit ću vam jedno konkretno pitanje, jednostavno je. Nismo ga čuli, odgovor na ovo pitanje nismo čuli od ministra a to je, evo želim vaš komentar na činjenicu da je ministar tri puta izbjegao odgovor na pitanje koliko ima novih hrvatskih branitelja odnosno koliko hrvatskih branitelja je po novom zakonu ostvarilo status? Mene zanima vaš stav zbog čega ministar izbjegava odgovor na ovo pitanje.

E sad, to je nepotrebno ovako, mi možemo onda zaključit da nešto manipulirate, a to se ne smije, hrvatska javnost mora znati, mora znati, a uvijek možemo o tome, predsjednik Tuđman je ovdje reko da nas je bilo 327.529. Poštovani zastupniče Sačiću, vi ste u vrlo emotivnom nastupu, što ja potpuno razumijem, spomenuli određene probleme s kojima se svakodnevno susreću hrvatski branitelji. Promičete i kulturu zahvalnosti. Nisam od onih koji sada trebaju nekakve panegirike prema ministru hrvatskih branitelja Medvedu, no morate se složit da otkad je on ministar hrvatskih branitelja da hrvatski branitelji lakše dišu. Ja bih ovdje spomenuo problem s kojim se i vi svakodnevno vjerojatno susrećete, to je pojam „socijalne isključenosti“, govori se o privilegijama, a zapravo ta socijalna isključenost itekako pridonosi da hrvatski branitelji budu rizična populacija ne samo za zdravstvene probleme, postoje brojni hrvatski branitelji koji još uvijek nisu riješili stambeno pitanje, koji su faktički beskućnici, tu prije svega mislim na samce i ja vjerujem da je i ove izmjene i dopune zakona korak naprijed prema boljoj kvaliteti života tog rizičnog dijela.

To se ne smije dogodit, to se ne smije, to se mora ispravit, da, a ministra ćemo hvalit za ono što treba da ga hvalimo, al ćemo ga isto tako kritizirat opravdano za ono što smatramo da je otišo tamo gdje, gdje nije interes, a nećemo danas o tome, bit će prilike. Uvažene kolegice i kolege, poštovani zastupniče Sačić, ratni načelniče stožera specijalne policije MUP-a, ulazimo u 30-te obljetnice početka Domovinskog rata. Rođeni ste u varaždinskom kraju i smatram da vam je poznat doprinos varaždinskih policajaca u obrani domovine, 37 poginulih od čega 31 u Vukovaru poginuo ili nestao, u samom Vukovaru ili kod pokušaja proboja. Tek ove godine, znači od 30.g. od prvih stradavanja varaždinski policajci će dobiti svoj spomenik, do ove godine nije bilo inicijative. Ove godine će tek dobiti počast za svoju žrtvu koju su podnijeli na samim počecima Domovinskog rata i smatram da je to briga i poštovanje prema braniteljima, a pogotovo prema našim poginulim kolegama.

E to pridonosi da naša djeca se vesele i skakuću oko onog parka „Pume“ da znaju da su tu jedni od najvećih heroja Domovinskog rata i „Pume“ i „Rode“ i policajci vukovarski koji su ogromnu žrtvu. To je to o čemu ja govorim, al to je prvi mali korak, trebamo daleko više, to je, mislim samo po sebi čini mi se da je to 30.-ta godina, pa smo došli, već sve govori, da smo negdje debelo spavali, debelo u krivom smjeru išli, dal sad to možemo ubrzanim tempom? Moramo, moramo to radi naše djece i da ostavimo Hrvatsku takvu kakva treba bit, pa ona mora vječno živit, a ne kao što nam g. Pupovac prije 2-3.g. najavljuje da će završit ko NDH.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji po mjeri branitelja je jedan od stalno isticanih razloga zbog kojih se podigao šator u Savskoj 66 i bio tamo 555 dana. Tražili su da se hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata vrati dignitet. Đuro Glogoški jedan od voditelja prosvjeda nakon završetka prosvjeda rekao je da otkada smo počeli s prosvjedom kroz šator su prošle stotine tisuća branitelja i onih koji su nam se obraćali s povjerenjem jer su izgubili povjerenje u hrvatske institucije i zbog toga možemo reći da je ovaj šator postao institucija. E iz te i takve institucije proizišao je Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pod palicom Đure Glogoškog koji je očito neprovediv. Hvalili su se otvaranjem rokova za priznavanje statusa HRVI i s osnova bolesti, a sada su priznali da su toliko zakomplicirali postupak da se samo pred vještačenje odnosno stručna procjena u zdravstvenim ustanovama traje gotovo 2.g. jer tu su problemi nedostatka liječnika, upućivanja branitelja u udaljene bolnice koje raspolažu s ljudstvom i kapacitetom, pa sad predlažu izbacivanje te stručne procjene iz postupaka priznavanja statusa HRVI. Dakako da je to izvan svih rokova koje predviđa Zakon o općem upravnom postupku. Sada se predviđa i ukidanje vještačenja u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom opet zbog dugotrajnosti postupka, o čemu je govorila i kolegica Vlašić-Iljkić u ime Kluba SDP-a i umjesto da se reorganizira rad tog zavoda traži se da se vrati vještačenja u okrilje Ministarstva hrvatskih branitelja i uz metodologiju koju će propisivati ministar branitelja.

Dakle, ponovo se ocjena oštećenja organizma vraća u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Očito ministar Medved ima zadatak da još malo pribavi političke poene HDZ-u prije lokalnih izbora. Moram čestitati ministru na tajmingu, dva mjeseca prije lokalnih izbora. Ne treba više niti ratni put kao prikaz ratnih zadataka, dovoljan je uvid u evidenciju hrvatskih branitelja. Pa tko će nakon 25 godina od završetka Domovinskog rata utvrditi uzročno-posljedičnu vezu bolesti i sudjelovanja u Domovinskom ratu, koji će to liječnik moći učiniti bez da ima ratni put odnosno prikaz gdje je taj branitelj bio, gdje je sudjelovao i kako u Domovinskom ratu? Tim više što nakon toga, nakon sudjelovanja bilo niz traumatskih iskustava, možda je bio i gubitak posla i gubitak člana obitelji, sada je i pandemija i potres i sve ostalo. Dakle, osim toga vidimo da ministar branitelja ne zna ili neće da kaže koliko je novih branitelja ušlo u evidenciju odnosno registar. Od kad je registar postao nevidljiv, mi zapravo ne znamo koliko branitelja ima i koji su u registru. Briše se nacionalni i regionalni centri za psihotraumu područne jedinice i centri za psihotraumu i sada će vanjski stručnjaci ocjenjivati odnosno raditi na psihosocijalnoj pomoći, a za njih neće vrijediti ona ograničenja kao i za Zakon ostale za državne službenike. Ovo je očito radi skupljanja političkih poena prije lokalnih izbora, ali je atak na državni proračun. Atak na državni proračun u vrijeme pandemije kad ne vidimo kraj te pandemije, u vrijeme kada imamo dakle poslije potresa obvezu da obnovimo zgrade i kad državni proračun dakle je samo lani bio u padu 8,9%

238., poštovana zastupnice vi kao dionik najvećih stradanja hrvatskog vojnika i policajca od ministra Pančića dionika do Freda Matića koji su stvarali da 100%-tni invalidi na čelu sa Đurom Glogoškim stoje ispred svog ministarstva i vape i mole svoju državu i institucije. Oni su za svoju državu i institucije dali svoje živote, tijelo, oni što vi niste razumjeli, ono što ste stavili bacili u stranu [[Upadica Reiner: Hvala.]] ta institucija koju ste vi predvodili je nešto najstrašnije što se hrvatskom branitelju dogodilo.

Također 238. članak je povrijeđen jer gospođa Nađ kolegica Nađ govori neistine, da ste pomno pročitali zakon i njegovu raspravu u javnom savjetovanju vidjeli bi da je prihvaćeno da ratni pust ostaje kao takav, kao glavni dokument.

Isto tako pitanje istine i neistine nije stvar Poslovnika pa onda moram i vama dati opomenu jer nije prekršen Poslovnik bez obzira na to da li netko govori ili ne govori istine.

Ja mislim da ja uvijek isto reagiram, ali molim. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Vidim da vas i danas još uvijek smeta prosvjed i šator koji je bio pred Ministarstvom branitelja nažalost, a bio je zato što su bili nezadovoljni statusom koji su tada imali u vrijeme kada ste vi bili državna tajnica u tom ministarstvu. Tada se pokazao odnos prema hrvatskim braniteljima, nažalost onakav kakav nikad nije trebao biti, tada je hrvatski policajac upućen na hrvatskog branitelja ovdje na Markovom trgu, tada ste vi kao dužnosnici tog ministarstva koji ste trebali biti prvi na usluzi hrvatskim braniteljima ulazili na stražnji ulaz u ministarstvo i niste ih htjeli primati na sastanke i s njima dogovarati kako poboljšati rješavanje njihovih problema. Ovaj ministar i HDZ-ova vlada donijeli su zakon koji je provediv, ali nažalost kroz vrijeme provođenja ustanovljeno je da se može poboljšati da se može i treba ubrzati procedura [[Upadica Reiner: Hvala.]] i zato se predlažu ove izmjene.

Evo kolegice Nađ zanima me zbog vašeg iskustava kojeg imate, a uz želju da svi naši ljudi u Hrvatskoj budu privilegirani, jedno pitanje. Znači vrijeme provedeno u Domovinskom ratu računalo se kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju pod određenim uvjetima, možemo li taj staž osiguranja u dvostrukom trajanju osigurati i zdravstvenim radnicima koji su u respiratornim centrima koji se bore protiv korone, svi koji su uključeni protiv korone? Ono što negdje mi se čini kao dobar prijedlog i koji smo uputili dakle prema u obliku zaključka, a odbijen je nažalost od naše Vlade, uspostavlja nekakvu znak jednakosti ovih vremena u kojima danas živimo koji su stvarno iznimni u odnosu na ono što se zbivalo u ratu ne bismo li dakle mogli naše ljude koji su sada na toj prvoj liniji obrane kako se kaže u respiratornim centrima, zakonski izjednačiti i omogućiti im taj staž osiguranja [[Upadica: Hvala.]] u dvostrukom trajanju. Svakako da bi to trebali učiniti kao zahvalu zdravstvenim radnicima za sve ono što su učinili u ovoj pandemiji Covida-19. Ali naravno ne u ovom zakonu nego u lex specialisu koji će to regulirati.

Istovremeno branitelji koji stvarno trebaju, koji stvarno trebaju dobiti ih, kojima je to potrebo, oni to nemaju. I onda vas se tu kritizira da vi nešto niste napravili. Dakle, sveobuhvatna evidencija ili registar prava i statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji trebao bi javno biti dostupan sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka. Nije potrebno ništa tajiti, branitelji i članovi njihovih obitelji smatram da ne žele da budu tajni.

Vi se usuđujete prozivati ministra koji ispravlja sve vaše pogreške da nešto nije napravio, da je nešto propustio napravit i zašto nešto nije napravio. I sad ste tu došli među nas i pričate o tome što nije napravio ovaj ministar nakon svega onoga što ste zbrljali prije. Vi. I mi vas slušamo. I još se usuđujete kritizirati ministra koji radi i kojeg podržavaju hrvatski branitelji. Da je ministar tako dobro radio onda mi ne bi danas bili tu na raspravi.

Danas bi imali otvorene 4 veteranska centra, danas bi hrvatski branitelji slavili ministra Medveda. Poštovani gospodine potpredsjedniče sabora, uvaženi ministre, draga kolegice, slušam tako što vi to ste sada rekli u svojoj pojedinačnoj raspravi i nameće mi se misao da ste zapravo 4 godine bili državna dužnosnica, da je osobni dohodak vam je osiguravala država i bili ste tamo isključivo zato da branite prava hrvatskih branitelja.

Pred ministra Medveda prozorom ne prosvjeduje nitko. Dakle, nije bilo ugodno, ali s obzirom da smo znali tko iza toga stoji i zašto su ti branitelji prosvjedovali, mi smo i dalje radili svoj posao, dakle provodili zakone koje donosi, donio Hrvatski sabor. Slijedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Silvana Hrelje.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege, jedno od najboljih prava u hrvatskoj državi je pravo na drugo mišljenje. O ovoj problematici ovi s ove strane, s ove druge strane imamo različita mišljenja i to je u redu i trebalo bi to izricati u kulturi dijaloga, ali prava dobit je kad imamo mišljenje strukture branitelja. Svi ste imali u e-savjetovanju mišljenje komentara branitelja odnosno komentar branitelja Saše Debeljaka. Ono je različito, ali zaslužuje da ga se ovdje pročita da uđe u zapisnik rasprave Hrvatskog sabora kom se sviđalo, kome ne. Komentar glasi citiram: Molim vas da povučete prijedlog izmjena, izmjene zakona iz procedure. Svaki put kad ste nešto mijenjali napravili ste nove podjele i među braniteljima i među narodom koji sve to gleda kroz prizmu medijske hajke kojoj nazočimo. Doista vam nije namjera ispravili nepravilnosti i nepravde jer ste na njih upozoravani prilikom donošenje prethodnih promjena zakona. Sve što ste učinili je jednako onom što vidimo svaki dan u ovom smeću zvanom parlamentarna demokracija. Neki imaju sva moguća prava, pa i više od toga, a neki se za mrvice neće izboriti ni za dva života. Ugušili ste birokracijom i podjelama jedan mlad i kvalitetan dio društva, koji je bio spreman na žrtvu i vlastitog života, za boljitak svih i zavadili ga s narodom koji je danas uvjeren da svi branitelje sjede na grbači proračuna i po kladionicama. Toliko ste nas branitelje šikanirali i ponižavali da nam je potreban zakon o dignitetu Domovinskog rata, kao da će nas poštivati više jer zakon tako kaže. Ništa prema nama niste učinili pošteno i sve radite sa figom u džepu. Moje je cijelo zapovjedništvo u invalidskim mirovinama. Svi su zakačili PTSP od straha dok su pravili spiskove koga će poslati na stražu, no oni su znali što nas čeka, zato i jesu bili zapovjednici. Bivši ministri po potrebi mijenjaju rješenja i postotke invalidnosti, kao ja čarape, i ne moraju čekati godinama na vještačenje. Omjeri uzroka invalidnosti se dijele i prodaju kao salata na placu. Izmišljaju se nebuloze poput kontinuiteta pripadnosti i uskraćivanje prava, šikaniraju se ljudi koji su propustili jedan dan između postrojbi, ne svojom voljom nego propustima birokratskog aparata. Niti jedan registar nemate uređen, a niste bili u stanju niti pošteno razdijeliti borbeni od neborbenog sektora. Svima je poznat primjer da čistačica u MUP-u ima više dana borbenog sektora od vojnika ili policajca. Dodijelili ste nam dionice bodujući ratovanje od sredine '90. g. sa 8 bodova. Dajte mi jedno ime čovjeka koji je tada ratovao. Možda Branimir Glavaš koji je slao novake u JNA sve do ožujka 1991. g. i zato si uredno upisao borbeni sektor i dionice, a specijalcima za onu muku na Velebitu 1. Takvih i sličnih primjera ima stotine, mogao bi ih do sutra nabrajati. Branitelji su već navikli da od rata imaju samo muku. Prestanite nam čačkati po ranama, prestanite nas spominjati, ostavite nas već jednom na miru. I da, još nešto. Je li vam uopće jasno što ste im učinili dajući im pušku u ruke. Da, jasno vam je jer njihova je budućnost omogućila vašu.

Poštovani zastupniče, nije čudno ovo pismo s obzirom da je Franjo Tuđman '96. g. iznio brojku od 336 tisuća branitelja, nakon toga, krajem godine je iznio brojku od 360 tisuća branitelja i znali smo koji su kriteriji za te branitelje. Zašto su oni branitelji. Nakon toga, danas dolazimo, 25 godine kasnije do brojke od preko 510 tisuća branitelja. To znači da smo u 25 godina dobili novih 150 hiljada branitelja, ne znamo koji su kriteriji, a istovremeno smo izgubili između 400 i 600 tisuća ljudi. Pravi branitelj stvarno ovako reagiraju. Šta reći, šta reći nego da ne znam za koje je ovo branitelje i ne znam dokle ćemo imati stalno novih branitelja i ja mislim da njima treba dati, onim pravim braniteljima sve najbolje što im ovo društvo može dati, ali definitivno, definitivno i vjerujem da imam puno istomišljenika, da treba raščistiti što je žito, a što kukolj.

Hvala vam lijepo predsjedavajući. Od vašeg prisvajanja branitelja 3500 ljudi je napravilo suicid, od vašeg prisvajanja branitelja 1600 ljudi još niste našli, od vaše te silne brige za braniteljima je masa ljudi po kontejnerima ide od branitelja koji nemaju, koji imaju minimalne mirovine od 2500 kuna, tako prestanite se više vi brinut od braniteljima, branitelji nisu ničije vlasništvo nijedne stranke, pa ni Domovinskog pokreta, oni su ljudi koji su čestito i pošteno krenuli da stvore ovu državu, stvorili su je, ali nažalost krivi ljudi je vode.

Zašto je ovo važno? U Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u čl. 3 jasno je definirano tko su hrvatski branitelji, pa tako taj status ima i policija. Pod sudjelovanjem u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta RH odnosno vrijeme neposredne ugroženosti suvereniteta republike, podrazumijeva se oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom, odlazak u postrojbe, na borbeni položaj i povratak te obuka i priprema za odlazak na bojište. U vremenu od 5. kolovoza '90. do 30. lipnja '96. g. Zašto je ovo bitno? Vlada i ministar potrgaše se od uvjeravanja kako pobunjeni Srbi i agresori ne mogu participirati u pravima hrvatskih branitelja. Evo, ja ću ih sada javno demantirati i s vrlo jednostavnom pričom koju većina onih koji za njih zna, želi zaboraviti. Dakle, status dragovoljca Domovinskog rata regulira čl. 5. u kojem stoji, dragovoljac iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je sudjelovao u obrani suvereniteta RH kao pripadnik borbenog sektora najmanje 100 dana u razdoblju od 5. kolovoza '90. do 15. siječnja '92.g. '90.-te i '91.g. nakon prvih slobodnih izbora u RH pripadnici policije potpisali su izjavu o vjernosti MUP-u RH odnosno Hrvatskoj. No krajem ljeta i početkom jeseni '91.g. odlazi veći broj Srba iz sustava MUP-a RH u SAO Krajinu gdje su sudjelovali u agresiji i zločinima nad hrvatskim narodom i tako dolazimo do datuma kojega sam spomenuo na početku kada su milicajci SAO Krajine postali i policajci u sastavu MUP-a RH. Zašto je ovo bitno? Pa zato što ovi transformeri uživaju u pravima koja im ne samo ne pripadaju nego moraju biti zabranjena. Ne govorim o mogućim događajima, govorim o onome što se uredno događa u ovom slučaju sa milicijom SAO Krajine koja zbog propusta i zakonskih nedorečenosti ostvaruje status ni više ni manje nego dragovoljca Domovinskog rata. Može li biti nakaradnije?

Gopodo ispravite nepravdu. Znate li koga ste najviše oštetili ovim zakonom, a niste unijeli promjene koje zaustavljaju njihovu diskriminaciju? Pripadnike HVO-a. Oni su najpodcijenjenija i najdiskriminiranija skupina koja je tako puno dala za Hrvatsku, a od Hrvatske tako malo dobila. I ove promjene koje se navode u izmjenama i dopunama dobrodošle su, ali su nedostatne. Žao mi je što ova vlada nije našla dovoljno sluha i sućuti za našu braću i sestre pripadnike HVO-a, a mogli su i morali su. Ovako ostaje samo čekati neke nove izmjene i dopune, a nadam se i nove izbore kako bi ukinuli sramotnu diskriminaciju pripadnika HVO-a. Poštovani kolega i ratni heroju g. Mlinariću, nažalost eto upoznali ste nas, stavili ste nam ogledalo pred lice svima i tu činjenicu da imamo tih milicajaca SAO Krajine koje slavimo danas kao dragovoljce, nažalost to je istinito i što je najgore o tome je Džakula u „Budnici“ neku večer govorio da on želi, a valjda je to taj korak, da hrvatski branitelji postanu i neprijatelji Hrvatske.

Budući da sasvim sigurno rast mirovina neće pratiti tako intenzivan rast novaca odnosno količinu očigledno da se radi o povećanju broja korisnika.

Da, primijetio sam da se podižu ovaj stavke, mirovine se ne isplaćuju iz Ministarstva branitelja nego iz mirovinskog fonda.

Govorimo o Zakonu o hrvatskim braniteljima. '90.-te su nekako iz današnje perspektive daleke, sjećanja blijede, o '90.-tima se sve manje govori, čak je postalo u hrvatskim medijima u javnom prostoru i nepoželjno govoriti o tim '90.-tim, pa čak je počelo u današnje vrijeme, u najnovije vrijeme jedna rativizacija zapravo svih događanja koja su bila bitna za stvaranje hrvatske države, a hrvatska država za one koji ne znaju je stvorena Domovinskim ratom i da nije bilo Domovinskog rata i da nije bilo ovih hrvatskih branitelja o kojima danas raspravljamo ne bi bilo Hrvatske države. Dakle, temelji Hrvatske države, hrvatske državotvornosti počivaju na Domovinskom ratu, a te temelje su napravili hrvatski branitelji. I to je ono što se jednostavno nekako ne ističe u medijima, djeca to u školi ne uče.

S vremena na vrijeme dogodi se neki događaj poput npr. našeg heroja Slobodana Praljka koji nas malo zatekne. I sad taj Slobodan Praljak heroj, nama šalje poruku iz dalekog Haaga i kaže ja mogu ići na slobodu za godinu dana, ali ne, ja želim vama poslati poruku koliko je važno ono što sam ja i što su moji kolege branitelji radili u Domovinskom ratu. Međutim, kada govorimo o tom Slobodanu Praljku evo možda i ovaj govor, ne možda nego sigurno i ovaj govor neće nigdje biti objavljen jer se Slobodan Praljak ne smije spominjati u hrvatskim medijima, istina o njegovom činu se ne smije isticati. I onda danas raspravljamo o hrvatskim braniteljima i ministar evo donio je prijedlog zakona, on ga je tu i branio, međutim na sva pitanja nije odgovorio, na jedno ključno pitanje, ali jednostavno pitanje nije htio odgovoriti, iako smo ga kolega Pavliček, kolega Milanović i ja postavili istovjetno, koliko ima novih hrvatskih branitelja u ovom periodu od kada ste vi ministar? Kasnije i kolega Sačić postavio to pitanje, opet niste uzeli sebi mogućnost koju imate i dođete ovdje i kažete.

Jesu li ti ljudi ostvarili status prema zakonu? Bojite li se vi možda naslova na Indeksu hr. 6.000 novih hrvatskih branitelja u proteklom razdoblju? Ako su ti ljudi ostvarili svoj status prema zakonu i zbog toga što su bili hrvatski branitelji u čemu je problem? Zašto vi ne izgovorite tu brojku? Ja ne vidim tu problem. Pošto vi tu brojku ne izgovarate, izbjegavate odgovor ja se bojim da vi nešto krijete, da nešto ne valja. Dakle, ovo će sada biti peti put u tijeku ove rasprave da vas zastupnici pozivaju da odgovorite na pitanje koje je jednostavno, ako niste sigurni uzmite telefon, nazovite ministara obrane on zna pa neka on kaže točnu brojku. Hrvatska javnost mora znati jer ti ljudi koji su ostvarili status to su hrvatski heroji, jeste vi njih sramite, jel to neki problem, zašto to ne izgovoriti ili nešto ne valja sa zakonom? Ajmo se dogovoriti. Čemu kriti broju novih hrvatskih branitelja ako je sve u redu? Ali ja bih ipak završio u onom tonu kako sam i započeo. Hrvatska država je nastala na čvrstim temeljima Domovinskog rata, a te čvrste temelje su napravili hrvatski branitelji i da nije bilo hrvatskih branitelja ne bi bilo Hrvatske države. Za razliku od svih europskih, novih europskih država koje su nastale, osamostalile se i srušile socijalizam i komunizam, jedino je Hrvatska nastala na čvrstim temeljima i nemojte to nikada zaboraviti. Imamo dvije povrede Poslovnika, poštovani zastupnik Deur. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Vi sigurno dolazite iz Šibensko-kninske županije koja je izuzetno sa ratom bila, prvo niste se držali teme 238., i vjerujem da st puno mogli veći obol dati Domovinskom ratu i biti dionik toga dijela. Danas svo vrijeme postajete Papa veći od Pape, HDZ vas je uveo da budete suverenist i da počnete promišljati kao pravi domoljub o Domovinskom ratu. Budite bar malo realniji i uistinu ono što Ministarstvo hrvatskih branitelja [[Upadica Reiner: Hvala.]] i ova Vlada radi.

Sljedeća povreda Poslovnika je poštovanog zastupnika Đakića. U čemu je povrijeđen Poslovnik?

Trebali ste ga prekinuti, upozoriti i dati mu opomenu. Govorio je o nečemu što nije predmet ovog zakona i cijelo vrijeme je iskoristio kako bi maltretirao ministra koji nije nadležan za izdavanje potvrda o novim braniteljima nego je to ministar obrane i ministar unutarnjih poslova, to bi trebao znati i Sačić koji vjerojatno zna o svojim tajnicama koje je stavio u registar. Točno je da je kolega izašao iz teme, međutim kad bi svakome ja davao opomenu zato što izađe iz teme, bojim se da bismo jako brzo završili ovu raspravu.

Naravno 238., kolega Đakić je kao prvo dok sam ja govorio čitavo vrijeme pričao na mobitel, niste ga upozorili, njega nije briga što ko govori, ali on mora čisto dati neku repliku da bi se malo svidio svome mentoru Andreju Plenkoviću.

Jel vam to problem?

Slijedeća rasprava bit će poštovane zastupnice Katarine Peović. Povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Sačić. Vrlo …/nerazumljivo/… gospodine potpredsjedniče, sigurno će vam se svidjeti jer kolega saborski zastupnik gospodin Đakić je povrijedio sve moguće odredbe i duh Poslovnika mene spominjući u nevezanom kontekstu da ne znam kako se stvara status branitelja, a znam da ministar Medved mora iz MUP-a i iz MORH-a kod njega se slijevaju svi podaci i on zna jedino.

Izvolite. Sročit ću repliku tako da nije ni potrebno na nju odgovoriti. Kolega Zekanović započeli ste sa jednom tezom da se o '90.-tima sve manje govori pa ću ja nastojati pojasniti zašto je tome tako. A zato što su s vremenom kvarne namjere i kvarne radnje HDZ-ovih vlasti natjerale prave i poštene branitelje da se sve više povlače u sebe. Zbog onoga što se događalo, zbog branitelja neki od njih su i sada ovdje, a prve asocijacije koje se svakom našem građaninu pojave uz njihovo ime sve korupcijske afere, sav kriminal, sva pogodovanja i privilegije pretvorili su te osobe u sve ono što jedan pošten branitelj nikada nije bio niti je smjeo biti.

Nije prijedlog stanke poštovani predsjedavajući, htio sam samo pitati, na temelju, jeste li izrekli opomenu kolegi Zekanoviću temeljem nekog članka u Poslovniku pa mu oduzeli riječ, zašto ne može odgovoriti na repliku? To sam sve rekao.

U tonu onoga što je već prije prethodno rečeno, ali sa nekim još dodatnim naglascima rekla bih da ove izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima ne bi smjele diskriminirati iako mnogi danas smatraju da je veteranska populacija disproporcionalno privilegirana i da u podređeni položaj stavlja druge u Hrvatskoj. A mnogi koji sami pripadaju veteranskoj populaciji smatraju da ta populacija ne podnosi proporcionalan dio tereta koji podnose radnici i radnice na prvoj liniji obrane od korone, kao i radnici koji su izgubili radna mjesta, ne primaju plaće ili su im prihodi smanjeni. U vremenu koje dolazite će razlike biti sve izraženije, a time će i animozitet prema privilegiranima se sigurno povećati. Ako govorimo o diskriminaciji reći ću vam još jednu stvar koju sam danas već, o kojoj sam danas već govorila. Znači radnici okupljeni u stožer za obranu Uljanika i radnici okupljeni u stožer za obranu Brodotrogira mnogi od njih su bili branitelji i danas kažu da je ono što ih izuzetno muči i ono što ih vrijeđa kada im Danko Končar tajkun u novinama daje izjavu da su sami krivi za uništenje Brodotrogira, a ne on koji je dobio sve privilegije i uništio Brodotrogir na svoju korist. Tema su izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, molim vas držite se teme.

Znači prosječna mirovina u RH iznosi oko 2.500 kuna, a braniteljska oko 6.000 kuna. Mirovinu veću od 8.000 kuna među 1,1 milijun običnih umirovljenika ima svega nekih 3.600 umirovljenika, a među 70.000 branitelja njih preko 11.000. Sada će se za provedbu ovih izmjena zakona trebati u vremenu korona krize kada se traže uštede osigurati preko 50 milijuna kuna u 3 godine. Znači nisu toliko niti privilegirani dakle branitelji koliko su obespravljeni ostali da tako to kažem. Postavila sam pitanje ministru o najproblematičnijem dijelu ovih izmjena zakona, dijelu prema kojemu će se za ostvarenje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida vještačenje koje je dosada obavljao Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju biti prebačeno u punu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja odnosno osnovat će se posebna povjerenstva u kojem će vještačenje obavljati vještaci koje će osobno i vjerojatno i to su mnogi ovdje naglasili, vrlo netransparentno imenovati sami ministar. Je li nečije narušeno zdravlje posljedica sudjelovanja u ratu koji je završio od prije 25 g., o tome će odlučivati samo povjerenstvo koje će imenovati ministar branitelja. Mnogi izražavaju sumnju i tu se slažem s tim da to može biti veća transparentnost tu, da može biti procedura koja je uvjerljivija. Ministar mi je odgovorio da se neće osnovati povjerenstva već vijeća. Toliko o tome i ozbiljnosti tog prigovora koji ovdje svi ponavljamo, nije bitno ministre jel su to vijeća ili su povjerenstva nego je bitno da nije riječ o transparentnoj proceduri, da nije riječ o proceduri s kojom se ovdje zastupnici i zastupnice slažu. Uvodi se dakle ozbiljna diskriminacija koja već i ovako dugi niz godina potkapa povjerenje i samih branitelja u poštenoj proceduri. Ako Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju nije učinkovit, ako su institucije spore, treba li se to rješavati zaobilaženjem tih institucija ili poboljšanjem tih institucija? Ako su te institucije neučinkovite za druge ljude s tjelesnim nedostatkom ili smanjenom radnom sposobnošću, ne bi li ih trebalo reformirati da budu učinkovite a ne izdvajati jednu populaciju kao privilegiranu od rada tih neučinkovitih institucija? Isto tako, iako je u potpuno prihvatljivo i poželjno da se neka prava daju ratnim veteranima koji omogućuju njihovom lakše uključivanje u društvo i rad, psihosocijalna i ekonomska pomoć, nejasno je zašto bi takve privilegije imale i djeca i članovi obitelji veterana. To se napose odnosi na povoljnosti prilikom osnivanja braniteljske socijalno-radne zadruge kao i na prednost prilikom zapošljavanja. Nejasno je zašto bi svi članovi obitelji trebali pojedinačno biti stambeno zbrinuti dok to pravo nemaju svi drugi u Hrvatskoj. Kada govorimo dakle o pravima i privilegijama, ponovit ću još jednom, nisu toliko branitelji privilegirani koliko su drugi obespravljeni i ono što će se povećavati socijalnim razlikama koje će biti sve veće i veće, sigurno će udarati i na status i na to doživljavanje braniteljske populacije. Poštovana kolegice, evo vaša diskusija doista me jako puno podsjeća na ono vrijeme iz 2000. g. kad se tražilo načina da se diskreditira branitelje na sve moguće načine. Tražilo se s vijećem negativne primjere i onda se to isticalo u medijima, ako je bilo šta negdje neko napravio, obavezno je pisalo, to je hrvatski branitelj itd. Ja znam da je vama teško prihvatiti činjenicu da mi nakon 30 g. evo i sada, uređujemo zakone o hrvatskim braniteljima, da poboljšavamo, da pokušavamo naći načina da im pomognemo a sve u cilju kako ova naša država i ovi naši branitelji ne bi prošli onako kako je prošla ona država koju vi na neki način, za kojom žalite, evo hvala. Ono što je meni bio cilj je da upozorim da je stvarno većina u Hrvatskoj itekako obespravljena i da ta većina treba dobiti i bolje plaće i bolja radna mjesta i mogućnost da stvarno bude u situaciji dobiti i stanove i osnovati zadruge itd. A što se tiče neke bivše države, mislim da tu bi bila vjerojatno kritičnija od vas i članova vaše stranke koji su tu tranziciju i izvršili.

Evo ja ću vam reći da je najniža mirovina braniteljska 25550 kn, to vam može ministar posvjedočiti ali me čudi da niste se sjetili istražiti koliko JNA oficira prima iz mirovinskog našeg fonda, koliko prima mirovina, ljudi koji su sa crvenom zvijezdom petokrakom razarali moj Vukovar.

Pa kolega, ja bih zbilja voljela da vi mene demantirate i da pogledate statističke podatke i da u tim statističkim podacima nađete nekakve nepravilnosti i netočnosti u onome što sam ja ovdje iznijela. Znači to su činjenice, prosječna mirovina je 2500 kn, braniteljska 6000 kuna. I da se razumijemo, znači kad je radio sindikat 2011. tu potrošačku košaricu, preko 6000 kn je uistinu bio minimum za preživljavanje četveročlane obitelji i 6000 kn bi stvarno trebala biti mirovina za sve, ne samo za branitelje.

Pa upravo tako, mislim, ne bi li, sigurna sam da bi velikom djelu branitelja to bilo sasvim logično da ako taj zavod nije dobro radio svoj posao, ako je bilo nekakvih teškoća u radu tog zavoda, da se taj zavod reformira a ne da imamo izdvojenu, i stvarno moramo reći privilegiranu skupinu koja će se sada imati nekakva svoja povjerenstva druga i ostvariti svoja prava nekim drugim načinom, znači to je stvarno potpuno nepotrebno i stigmatizira, da se razumijemo tu populaciju, pogotovo u ovom trenutku kada ćemo imati sve veće socijalne razlike kao posljedica korona krize i tih turističkih sezona koje su loše, takav tip pozitivne „diskriminacije“ stvarno nikom nije potrebno.

Pa evo, puno smo toga danas o ovom zakonu rekli i pred nama je jedan izmjene i dopune zakona koji pristupamo kako bismo najzaslužnijima za obranu domovine pružili da mogu lakše ostvariti svoja statusna i materijalna prava kroz ovaj zakon. Naime, vještačenje koje se ovdje često spominje jasno smo imali definiciju, no međutim išli smo kako bi zadovoljili svekoliko naše građanstvo, naše sve ljude iako su stručnjaci za vještačenje u svojim ekspertizama i probnim savjetovanjima jasno rekli, sjećate se gđo. Nađ, da je to neprovedivo nad hrvatskim braniteljima. Stoga su se stvorili čepovi iako je samo 10% ili koliko je hrvatskih branitelja koji čekaju na vještačenja, no međutim ili ih namjerno zanemaruju i ne žele ih vještačiti i odugovlače sa procedurama ili ne mogu primijeniti civilne standarde na stradanje u Domovinskom ratu. Vjerujem da nešto od toga dvojega postoji. Ja kao čovjek koji također kroz svoju pravnu službu u HVIDRA-i dobivam primjedbe onih koji su bili na vještačenju. Nelogično je da vještaci procjenjuju ljude koji 15.g. se liječe od PTSP koji su cijelo vrijeme pod sedativima, koji su dva put godišnje po 15 dana ili mjesec dana u našim rehabilitacijskim centrima, ne mogu ostvariti pravo na 20% trajne invalidnosti. To je za mene nevjerojatno. Piju konstantno lijekove, stalno su pod psihoterapijama, stalno su na liječenjima, u referalnom centru za psiho traumu i ne mogu ostvariti svoja prava. Danas smo se susretali baš sa takvima, njih je najviše u našoj populaciji koji nisu ostavili svoja prava, oni čekaju na svoja prava i te dve godine koje čekaju, a 3.g. od primjene zakona i podnesenih svojih zahtjeva nisu ostvarili do sada. U tablicama koje smo dobili vidimo kako će to biti puno transparentnije i jednostavnije i neće biti sigurno nikakvih muljaža jer oni koji se liječe toliko dugo vremena nemaju šta skrivati, oni su stvarno stradali, oni su stvarni stradalnici Domovinskog rata, oni su stvarno u psihičko teškim stanjima. Pobol i smrtnost naših branitelja je prisutna cijelo naše vrijeme. Nekada je veća, nekada je manja. Oscilacije se kreću onako kako se događaju i politički poremećaji u RH i kako se događaju stanja kada ih neko uvažava ili ne uvažava, kada ih neko vrijeđa ili omalovažava, kad ih neko obespravljuje ili kada im pojedine kategorije političkih ljudi žele staviti teret da su lažni branitelji, lažni invalidi, da su lažni nestali i sve one kategorije koje se spominju. Svi smo mi svjedoci kroz silne rasprave, a ja sam pogotovo tu predugo da ne bi shvatio ko je kome majka, a ko je kome maćeha. Stoga i u ovoj raspravi pojedinačnoj želim naglasiti dobro došle su i ove promjene koje će pomoći da što prije steknu svoj trajni status oni koji su to zaslužili, oni koji su se stvarno razboljeli gledajući smrti, gledajući stradanja svojih prijatelja, sudjelujući u njihovom izvlačenju, sudjelujući u njihovom zbrinjavanju kao pokojnih prijatelja. Vjerujem da svi zajedno budemo na tragu toga da ovaj zakon treba prihvatiti, da ga treba staviti što prije u funkciju i da nisu nikakvi predizborni trikovi nego stvarna potreba hrvatskih branitelja, invalida koji iščekuju svoju satisfakciju za ono što su dali RH. Vjerujem da ministar koji je iznikao iz hrvatskih branitelja i koji je kao vojskovođa i general HV-a sigurno ne želi nikome zlo nego želi dobrobit svakome ponaosob kako bi u daljnjem slijedu doživjeli svoju starost uz svoju familiju i uz svoje najbliže i bili satisficirani od države Hrvatske za ono što su dali u Domovinskom ratu. Vjerujem da svaki onaj koji je iskren i dobronamjeran ne postavlja pitanje jel i ja bi mogao postavit pitanje koliko je to novih. Možda smo ga i postavljali u nekim vremenima, 501.006 je bilo ako se dobro sjećam kad je registar otvoren, na kraju mandata bilo je 505.800. Da, kroz vrijeme kada su ostvarivali svoja prava i dokazivali neki su rekli šta će nam to, nema, šta će nam ta potvrda, nisu uzeli ni novu knjižicu, nisu napravili nikakve svoje statusne dokumente zato imaju pravo… Zahvaljujem g. potpredsjedniče.

Da, hvala vam lijepo potpredsjedniče. Kolegice Nađ, dobro je pitanje centri za psihosocijalnu pomoć rade, rade puno bolje nego u vaše vrijeme, rade puno bolje nego bilo kada, formulirani su na svim teritoriju RH i u Zagrebu gdje ga niste i u Zagrebačkoj županiji bili kadri otvoriti ni ekipirati u vašem mandatu. Primijetila sam, a demantirajte me ako sam čula pogrešno, ali vi ste upravo iskazali sumnju prema Zavodu za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju da branitelje namjerno zanemaruje, zanima me optužujete li vi to državne institucije za diskriminaciju, rekli ste da sada neće biti nikakvih muljaža. Smatrate li da je onda bilo prije muljaža? Pa pripadate vladajućoj stranci. Nije li ta stranka trebala urgirati ukoliko postoje muljaže i ukoliko postoje zanemarivanja nekih skupina. Kolegice Pejović, naime kroz pravnu službu HVIDRA-e RH stotinu i tisuću je tih koji su se došli obratiti i zamoliti za pomoć jer su baš doživjeli svašta od tih vještaka koji su imenovani u Zavodu za vještačenje. O tome bi mogli napisati cijeli roman, možda i knjigu, a možda i hoćemo.

Hvala predsjedavatelju. Gospodine Đakiću, nije problem u onima koje sada želimo na ovaj način kroz ovaj zakon zbrinuti, a riječ je o pravim braniteljima. Već je problem u tome što su neki branitelji navodni svoje domoljublje višestruko naplatili, a svoju imovinu nezakonito i koruptivno stekli. I ja vjerujem da se svaki socijalno ugroženi pravi branitelj teško može poistovjetiti upravo sa vama, jer ste vi ogledni primjer branitelja kakav ne bi trebao biti, netko s kim se privilegirana skupina poistovjećuje. Dakle, znamo da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo da ste imatelj velike imovine za koju niste mogli osnovano dokazati kako je stečena. I problem ove države je što nema institucije koje to mogu sravniti i tome stati na kraj, to je problem branitelja. Pa kolegice Novaković, vi ste prvi koji ne bi trebali govoriti o tome kako ste transparentno opremali vaše povjerenstvo o čemu sam vam govorio tu u Saboru i trebali ste za to odgovarati. Kao drugo, ja sam svoju imovinu svu dokazao jasno i transparentno. U mojoj rastavi braka dogodilo se moj propust da nisam imenovao par čestica vinograda od jutro i pol. Pa zar je to moj grijeh? Što radim i stvaram u vinogradu za svoju obitelj? Pa to nije moj grijeh. U čem je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je članak 236., znam da ćete mi dati sada opomenu, a neosnovano jer ovo doista jest ne samo napad na mene, nego i napad na jednu neovisnu instituciju. Gospodine Đakiću, da ja jesam prva ali na žalost i posljednja koja govori o tome da je HDZ-ova vlast uništila ovu državu uništavanjem i urušavanjem institucija koje lopovluku i korupciji ne mogu stati na kraj. Naravno da ćete dobiti opomenu to znate i sami jer to nije bila povreda Poslovnika, pa ćemo ići na sljedeću repliku poštovanog zastupnika Ćelića. Izvolite. Poštovani zastupniče Đakić, vi ste bili dugogodišnji predsjednik jedne braniteljske udruge i problematika PTSP-a je nešto što se s vremena na vrijeme više pojavljuje definitivno. Društvena nepravda i kategorija branitelji kao jedna posebna skupina koja u određeno vrijeme trpi nepravdu može biti jedan stresor za retraumatizaciju PTSP-a. Mislim da danas treba spomenuti dr. Mladena Lončara koji je bio jedan od prvih logoraša, liječnik koji je proboravio u zloglasnom logoru koji je bio mučen i koji se poslije bavio različitim oblicima zlostavljanja koja su se dogodila za vrijeme Domovinskog rata. Kolega Ćelić, da dobro ste se sjetili PTSP je strašna bolest koja prati naše branitelje koja ne zna se kad će ekspandirati, a vi se pogotovo kao stručnjak bavite i tim problemom. Dr. Lončar je bio taj koji je puno puta spašavao one koji su bili na rubu suicida, žrtvovao se je i našao je uvijek načina i riječi kako im pomoći u najtežim trenutcima rastrojstva. Vjerujem a i danas poznajem i svakodnevno mi se obraćaju jer i danas sam još čelnik HVIDRA-e i nisam još nikad napustio branitelje, imam još uvijek njihovu potporu kao i u stranci, tako i u braniteljskoj populaciji bez ikakvog nametanja. Kolega Đakiću, složit ćete sa mnom da je pravo na rad također jedno od prava koje hrvatski branitelji trebaju i mogu realizirati u odnosu na proteklo razdoblje. Povećane su za sto posto potpore za zapošljavanje branitelja, njihovih članova obitelji s tim da moram reći da se po prvi put koriste i europska sredstva za samozapošljavanje što je korak prema naprijed. Također je uspostavljena i suradnja sa Podravkom za otkup proizvoda, poljoprivrednih proizvoda koje branitelji proizvode i otvorena trgovina u Zagrebu gdje oni te proizvode mogu plasirati. Zanima me vaš stav koliko takvi programi mogu pridonijeti samozapošljavanju hrvatskih branitelja i osiguravanju njihove egzistencije upravo kroz bavljenje poljoprivredom. Da naravno, samozapošljavanje hrvatskih branitelja je preokupacija radom i služenjem svojoj obitelji i društvenoj zajednici sigurno pomažu svima. Puno manje ima sredstva, programi su jako dobri. Zadruge hrvatskih branitelja također 400 i nešto ih obitava u RH. Pretežno se bave poljoprivrednom proizvodnjom na našim pustopoljinama koje su stavili u punu funkciju i vjerujem da tako kao i kroz zakonske odredbe koje je donio ovaj zakon na četiri sata da mogu invalidi koji su u mirovini i oni koji su, mogu raditi četiri sata i ostaje im ista mirovina. A kad rade u punom radnom vremenu onda im se umanjuje mirovina.

Prvo da je šteta, ako ste čuli, mislim da jeste, pa da ne valja, da je nepravedan, da smo mi ti koji zloupotrebljavamo itd., na svakakve načine pogotovo u predizborne svrhe. Evo, vi kažite, da li je to ubrzavanje stambenog zbrinjavanja, da li od određenih prava koje će se steći nego što je to sada ili bilo što drugo? A na drugoj strani velika briga za te iste branitelje od tih istih koji su i u razdoblju od 2000. do 2003. i od 2011. do 2015. pa da ne govorimo dalje pokušavali poniziti prije svega. I što sada imamo? Opet priču i pokušaj da se u među toj populaciji love politički poeni. Ali to čujemo i od naših kolega koji se nazivaju desnijim od nas. Koji također kažu da general hrvatske vojske nije dobar ministar, da je nepravedan, da ne zna stvoriti, da ne zna pomoći.

Kolega Borić naravno da ovaj zakon nosi samo dobre pretpostavke kojih također do drugog čitanja sigurno će biti još dopuna i onih prijedloga koji su upućeni od strane hrvatskih branitelja, od nas zastupnika koji razumijemo problematiku, koji se svakodnevno sučeljavamo s njime.

Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nikada u životu neću sa većim zadovoljstvom primiti povredu odnosno opomenu po Članku 238., kada ću sa velikim guštom reći gospodine Borić lupetate. Poštovana zastupnica Nađ isto je digla povredu Poslovnika. Govoriti neistine nije povreda Poslovnika ovaj, prema tome, a niste se ni pozvali na točku, prema tome ja vas molim, ajde idemo se prestati igrati sa tzv. povredama Poslovnika koje nisu povrede Poslovnika. Ja vas lijepo molim. Možemo mi tu naravno ostati i do ponoći danas, govoriti o stvarima koje imaju i nemaju veze sa temom, ali nemojmo se igrati povredama Poslovnika, molim vas.

Ali to narod nas sve gleda, sve nas narod gleda, dapače neki jako inzistiraju da nas gledaju ovaj pate kad se ne prenosi izravno neko vrijeme sjednica sabora, pa će znati procijeniti tko kako govori, tko se odnosi prema kolegama sa odgovarajućim poštovanje, a tko ne. Ja nažalost ne mogu nikoga učiti tome.

Poštovani zastupniče jeste vi svjesni da ste sad upravo dali obećanje sa ovim izmjenama zakona da ćete u roku od 2 mjeseca znači izvještačiti sve postupke sukladno Zakonu o općem upravnom postupku prema znači sa novim povjerenstvima i tko će onda biti odgovoran jer se ministar pozivao na to da je rok za donošenje upravnog postupka 2 mjeseca, tko će onda biti odgovoran da kada tome tako ne bude i da li ćemo imati onda mogućnost saznati u kojem vremenu koliko je odrađeno predmeta i u kojem roku očekujemo da se svi predmeti koje će po vama biti opravdan rok, ako je sad neopravdan rok 2 godine, hoće biti opravdan rok 6 mjeseci, a sigurna sam da za 2 mjeseca nećete prema Zakonu o općem upravnom postupku donijeti sva ta rješenja koja namjeravate. Kolegice Iljkić meni će biti drago da vi glasate za ovaj zakon koji će sigurno doprinijeti što bržem rješavanju, ja nisam rekao 2 mjeseca da će biti riješeno, to možda piše, rješenje se donosi nakon svih ovih obrada i onih komisija koje treba proći koje su smanjene sada i koje nemaju prethodno mišljenje. Ne znam koliko razumijete tu problematiku, ali bit će mi drago da svi skupa ga donesemo kao što sam tražio u prijašnjim raspravama jer samo tako pokazujemo hrvatskim braniteljima da ih cijenimo, da ih uvažavamo i da želimo dobro. Zahvaljujem potpredsjedniče. Izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima danas govorimo i vezano za postupak ubrzanja stambenoga zbrinjavanja i kroz sporazume koji će biti na nivou resora državnih tijela, ali isto tako nam je bitno za naglasiti da zahvaljujući donošenjem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima u proteklome mandatu smo za više od 100% povećali stambeno zbrinjavanje branitelja sa 1.000 na preko 2.000 obitelji godišnje i ono što je bitno za naglasiti, a danas smo mogli čuti oprečne izjave i Hrvatsko vijeće obrane je izjednačeno sa hrvatskim braniteljima vezano za stambeno zbrinjavanje, dakle i članovi njihovih obitelji imaju pravo ne samo na stambeno zbrinjavanje nego i na darovanje državnih nekretnina i time su isto izjednačeni zajedno sa svim hrvatskim braniteljima. Hvala lijepa kolega Mažar, da učinjeno je puno truda i veliki iskorak kako bi stambeno zbrinulo što više hrvatskih branitelja jer one kategorije sa najmanjim postotkom su najoštećenije i one čekaju kako bi što prije bili, djeca su odrasla, ne stvaraju više pravo na otplate kredita za njih i tu su glavni problemi koji se događaju jednako kao i stavljanje HVO-a u zakone i njihova pomoć kao i međudržavnim sporazum koji se treba doraditi sa BiH-om kako bi što više zbrinuli onih koji su se borili u RH ali jednako i u BiH-u koja je bila od vitalnog značaja u interesu da bude oslobođen i da hrvatski narod bude tako siguran.

Zahvaljujem, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Potpredsjedniče hrvatske Vlade, ministre branitelja, državni tajniče. Evo prije nego što kažem, želio bi ovdje reći da branitelji nisu ni lijevi ni desni ni centar nego da su to istinski domoljubi koji su '91 g. uzeli pušku i krenuli u stvaranje hrvatske države jer ispada po ovoj logici da su branitelji samo vladajuće opcije jer se danas provlači ovdje teza da se donosi zakon pred lokalne izbore. Po toj logici mi nikad zapravo ne bismo ni donijeli zakon jer su uvijek neki izbori tako da ostavimo branitelje, one koji stvarali državu Hrvatsku i dajmo im ono što im pripada jer ovaj zakon izmjenama i dopunama za hrvatske branitelje Domovinskog rata iz 2017., on nije dobar i zato ga se treba mijenjati. Iako je već prošlo 30 g. od početka Domovinskog rata, i za očekivati je bilo da će se riješiti sve poteškoće na koje su nailazili hrvatski branitelji i njihove obitelji, ove izmjene i dopune želi se omogućiti konačno rješenje svih zahtjeva koji su još neriješeni. Rat nije piknik, kako se i zove perspektive nekim nostalgičarima čini već teška i krvava borba za slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku i to sa neprijateljem koji nije prezao ni od čega i zato ne smijemo dozvoliti da nam veća prava imaju predstavnici minhenske bojne ili ne daj bože neprijateljski vojnici od istinskih i čestitih dragovoljaca Domovinskog rata. I ne dobivaju branitelji, hrvatski branitelji nikakve privilegije nego se njihova prava uređuju zakonom. Ovim zakonom učinjen je iskorak u uređivanja braniteljskih prava, otvaranje roka za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, uvođenje novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji. Povećavaju se najniži iznosi mirovine, snižava se dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu, pravo na obiteljsku mirovinu za bračne i izvanbračne drugove, pravo na stambeno zbrinjavanje, pravo na prednost pri zapošljavanju, uvođenje olakšica za poslodavce koji zaposle djecu stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, omogućen rad hrvatskih branitelja u mirovini i zaštita stečenih prava i proširenje prava iz mirovinskog osiguranja. Izmjene i dopune ovog zakona ima za cilj poboljšati uspostavu ostvarivanja statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata koji traje preko 2 g., potrebno je izbaciti prethodnu stečenu stručnu procjenu iz postupka ostvarivanja hrvatskog ratnog vojnog invalida, određena prava iz mirovinskog osiguranja potrebno je dodatno ubrzati stambeno zbrinjavanje, pružiti socijalno ugroženim braniteljima mogućnost za jednokratnu novčanu pomoć, neke odredbe zakona nužno je novotehnički doraditi radi potpune jasnoće i jednakog tumačenja. Čovjek koji je prošao sve značajne operacije u Domovinskom ratu, zna na koji način učiniti hrvatskog branitelja ponosnim. G. Medved zna da hrvatski branitelj ništa ne traži već želi da ga domovina voli onako kako je on volio domovinu kad je krenuo u rat. Mnogi nažalost nisu dočekali slobodu i zbog njih koji su dali svoje živote za Hrvatsku, trebamo učiniti sve da branitelji ostvare sva svoja prava koja im pripadaju zakonom da bi oni kojih nema, počivali u miru Božjem. Hvala i Vladi g. Plenkovića koja je osigurala sredstva za primjenu zakona na način da je u državnom proračunu RH za 2021. te projekcijama za 2022. i 2023. osigurano preko 50 milijuna kuna.

Kolega Šimičević, rekli ste da ovaj zakon nije vezan uz privilegije već uz prava i ja se slažem sa vama premda smo danas ovdje čuli svakojake rasprave i da su te rasprave izrečene u nekim drugim državama i u nekim drugim demokracijama, oni političari koji se na ovakav način odnose prema svojim ratnim veteranima, vjerojatno više nikad ne bi dobili pristup ni politici niti javnosti jer se u drugim državama, tu mogu posebno istaknuto Ameriku i Izrael, svi ponose sa svojim ratnim veteranima. Ovdje slušamo svakojake primjedbe, neistine i to je sasvim sigurno bolno, bolno je za sve one obitelji poginulih hrvatskih branitelja, bolno je za sve one obitelji umrlih hrvatskih branitelja, umrlo ih je 72.000 do sada, bolno je za sve one obitelji zatočenih i nestalih, a takvih je gotovo 1.870.

Da, ja bi želio isto da se to ovdje dogodi, međutim hrvatski branitelji su u našem medijskom prostoru definirani na jedan način koji nije primjeren. Temelj hrvatske države su hrvatski branitelji, oni su je stvorili, poginulim hrvatskim braniteljima dugujemo ovu slobodu koju sad imamo. Međutim, ovaj otklon od 30-tak godina kolko je bilo od Domovinskog rata do danas zapravo kroz medije i kroz, pa mogu reći i u sustavima odgoja i obrazovanja da se ne čini ono što bi se trebalo činiti, da bi se trebali promijeniti i nastavni planovi i programi da bi naši mladi zapravo shvatili koju je žrtvu dao njihov otac, djed, baka, da bi mi mogli ovdje sada sjediti u HS.

Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Zakonom o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji iz 2017.g. praktički sistematizirana su u velikom dijelu prava hrvatskih branitelja koja su do tada bila da kažem disperzirana u više odnosno nekoliko zakona i na taj način je bila znatno otežana njihova provedba i doista mnogi branitelji jednostavno do dana današnjega nisu uspjeli ostvariti i realizirati svoja, svoja prava. Upravo zato ove izmjene i dopune zakona imaju za cilj tehničke odnosno organizacijske mjere i metode da se na neki način ispravi ono što se pokazalo da još uvijek nije dorečeno, da još uvijek nije provedivo i da još uvijek na neki način otežava realizaciju prava hrvatskih branitelja.

Kroz program preventivnih zdravstvenih pregleda od 2016.g. do danas pregledano je negdje preko 66.000 branitelja i doista nažalost preko 90% tih pregleda odnosno ljudi pregledanih su upućeni na dodatne zdravstvene preglede i dijagnostičke postupke i to govori u prilog odnosno govori o činjenici koliko je populacija hrvatskih branitelja ranjiva, kolko je ona zdravstveno u teškoj situaciji, a velikim postotkom odnosno velik dio upravo tih zdravstvenih problema uzrokovani su odnosno posljedicama boravka odnosno statusa hrvatskog branitelja provedenih uvjeta na ratištu, znamo ne samo onih vremenskih loših uvjeta od zime, hladnoće, vlage itd., nego i onih psiholoških i svega što su prošli na, na bojištu jel.

To se ovim prijedlogom odnosno ovim izmjenama i dopunama zakona bitno sada mijenja, poglavito u segmentu koji se odnosi na stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja na način da oni ljudi koji su proveli 2 do 3.g. u borbenom sektoru praktički izjednačuju se sa invalidima kategorije do 20%, a oni koji su preko 3.g. i više proveli na prvoj crti odnosno borbenom sektoru imaju prava odnosno stječu status kao invalidi od 30% i više jel. Činjenica je i to moramo spomenuti da velik broj hrvatskih branitelja nakon demobilizacije odnosno nakon Domovinskog rata kad se vratio kući ostali su bez praktički svojih radnih mjesta. Znamo da je paralelno sa time išla i pretvorba itd., svi procesi koji su išli i nažalost jedan velik dio njih se nije odnosno vrlo teško se uklopio u nove uvjete, u novi, novi život, u normalan nekakav tijek, životni ovaj. Kako je vrijeme odmicalo normalno da je bilo sve teže takve ljude na neki način uključiti u normalan život, sve teže je bilo pronaći adekvatna mjesta radna za njih i, jer im se u međuvremenu i zdravstveno stanje još više pogoršavalo i iz tog, upravo iz tog razloga je vrlo važan ovaj socijalni aspekt ovih izmjena i dopuna zakona gdje se kroz jednokratne novčane pomoći, gdje se kroz naknade nezaposlenim braniteljima pokušava pomoći toj da kažemo najugroženijoj skupini odnosno populaciji hrvatskih branitelja. Nažalost to su ljudi već sada i u godinama koji doista jednostavno očekuju i moraju imati nekakvu skrb od strane države jer inače sami će, će teško, teško kažem svoja, svoja prava realizirati. Još jednom na kraju želim istaknuti osnovni cilj i smisao ovih izmjena zakona.

će poštovanog zastupnika Marijana Pavličeka. Izvolite.

Poštovani ministre, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo ja vjerujem ministre da ste vi stvarno ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji predložili ovdje u Hrvatskom saboru upravo zbog toga da bi se one manjkavosti koje su se pokazale u praksi u buduće ispravile. Međutim, u zadnjih nekoliko dana sam razgovarao sa nekoliko hrvatskih branitelja koji su me upozorili da i dalje imaju problem oko priznavanja statusa branitelja za određeno razdoblje. I bojim se da i ovim izmjenama i dopunama ovog Zakona se taj problem neće riješiti. Naime, ovdje pred sobom imam dokument vremena, kasnije ću vam ministre ovo predati čisto da vidite, radi se o Zboru narodne garde Republike Hrvatske, Mjesna zajednica Mitnica, Vukovar, 22. kolovoza 91. godine, zapovjednik bataljona Ivo Šoljić. Poginuo.

Među njih 80-tak, njih 10-tak ni dan danas nema status hrvatskog branitelja ili nema status hrvatskog branitelja za ovo razdoblje. Znači radi se, još jedanput ponavljam, o službenom dokumentu vremena Ministarstva obrane Republike Hrvatske, ti isti su sukladno novim izmjenama i dopunama Zakona koje su stupile na snagu prije tri godine podnijeli zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog branitelja, predložili su potrebite svjedoke koji su s njima bili i sudjelovali u obrani Grada Vukovara i nalaze se isto tako na ovom popisu, međutim, svi su redom odbijeni. Razlog tome je što je zapovjednik dao izjavu da je ovaj dokument autentičan, međutim radi se o tome koliko se on sjeća o ljudima koji su privremeno bili tamo i da nisu aktivno sudjelovali u obrani grada Vukovara. S druge strane pa, znači imamo ovaj službeni dokument koji bi trebao nešto značiti u pravnoj državi. Nažalost zbog ovakvih sličnih dokumenata ljudi su kasnije završavali u logorima, dobijali batine, neki i smaknuti, slična situacija, evo upravo sam dobio prije nekoliko minuta od jedne gospođe koja je iz Vukovara, danas živi u Rijeci, koja kaže, moj muž ima status branitelja ali 4 mjeseca koja je proveo kao dragovoljac mu nisu priznata. Slučajno je to otkrio 98. godine, te je sukladno ovom Zakonu predao zahtjev uz dva svjedoka, odbijen je, da bi ponovo pokrenuo zahtjev i drugi put je odbijen i podnio je tužbu Upravnom sudu. Tužbu je dobio i Upravni sud je vratio sve na početak i njen suprug je igrom slučaja uspio doći do dokumenta vremena, naime, ima potvrdu izdanu od povjerenika Vlade da je bio pripadnik pričuvnog sastava 204. vukovarske brigade. Znači resorno Ministarstvo obrane taj dokument nije uvažilo. Sad se postavlja pitanje hoćemo li uspjeti ovim izmjenama i dopunama Zakona riješiti ovaj problem, ja vjerujem da je prvenstveno vama kao sudioniku Domovinskog rata i ratnom generalu cilj da svi oni koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske dobiju taj status ukoliko su ga zaslužili, a ja vjerujem da evo ima ovdje ljudi koji su to zasluženo, nažalost, zbog ovakvog načina dobivanja statusa, taj isti nisu dobili.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade, ministre hrvatskih branitelja, poštovane kolegice, kolege evo sve vas pozdravljam Evo sigurno da već cijelo popodne raspravljamo o nečemu što ne bi smjeli na ovaj način uopće predstavljati, jedan, dopunu zakona koji je jako potreban, koji kroz sve ove godine kad uzmemo Zakon o hrvatskim braniteljima, koji je počeo negdje narušavanjem 2000. godine, poštovana gospođa Nađ će se jako dobro toga sjetiti, gdje je počelo uništavanje vrijednosti temelja Hrvatske države. Gdje je tada kroz Ministarstvo hrvatskih branitelja prolazilo sve ono što nije dobro.

Dolazimo do što je sam ministar Matić priznao da su to Ministarstvo razdijelili, da su mu sve uzeli, od ministrice socijale do raznih ministarstava.

To je opomena svima ovdje nama zajedno, bez obzira iz koje smo političke stranke, bez obzira na naša uvjerenja, da je taj hrvatski čovjek u 90-tim godinama dao najveći obol za svoju domovinu da su to vrijednosti koje proizlaze od Boga. Dolazi ministar Medved, preuzima ministarstvo u jednom izuzetno teškom trenutku gdje prosvjed još traje, gdje je ministarstvo razdijeljeno, gdje je zakon sam da ga sad ne spominjemo jer nakon ovoga imamo civilne žrtve koji je bio strašan pokušaj, jedno izuzetno, izuzetno. O njemu ćemo nakon ovoga pričati. Pregledi, liječnička povjerenstva. Sve to hrvatska javnost je viđala, umiranje hrvatskih branitelja. Umiranje emocija gdje institucije nisu prepoznale onu najveću vrijednost čovjeka. Mi se oko toga tu nadopunjujemo, umjesto da predlažemo i da dajemo Ministarstvu hrvatskih branitelja ideje kako da što bolje bude skrb hrvatskog čovjeka, tj. hrvatskog branitelja. To je ministar Medved i ova Vlada sa svim svojim suradnicima, ovo nije novi zakon, ovo nije zakon koji ulazi u jednu disperziju koštanja. Ovo je ujedinjenje da se pokuša što bolje sjediniti i da hrvatski branitelj danas i članovi njihovih obitelji uistinu mogu do što bolje informacije i statusa doći. Ako je netko bio hrvatski branitelj, a nije do tog vremena tražio svoj status zašto ne bi imao to pravo danas napraviti. Koja je to vlast i tko to može zaustaviti? I sigurno slažem se da moramo svi zajedno, uvijek može biti situacija koje nisu i nelogične i koje nemaju realnost. Zato smo tu i zato je čovjek tu koji želi to napraviti i to ministarstvo danas je hrvatsko Ministarstvo hrvatskih branitelja koje je uistinu na poziciji svakom hrvatskom branitelju. I moramo to jedno od najvećih sigurno stvari koje su napravljene to su liječničke komisije i sistematski pregledi gdje je uistinu i ministar u nekoliko navrata gdje je jako malo i javnost upoznata, gdje je stvarno nešto što je jako potrebno, što mnogi hrvatski branitelji u raznim županijama nisu bili na žalost u poziciji da naprave te liječničke preglede.

Prva je poštovane zastupnice Nađ. Kolega Deur, slažem se s vama. Dok SDP i HDZ se ne slože oko zakona neće biti mira. Jer svaki puta kad dođe SDP-ov ministar vi budete digli šator neće biti mira. Ali ako govorimo o vraćanju digniteta hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata onda referiram se na kolegu Ćelića koji je spomenuo dr. Lončara. Dr. Lončar je jedan od osnivača psiho socijalne pomoći i nacionalnog centra za psihotraumu. Umro je nakon što su ga iz Ministarstva branitelja mu dali izvanredni otkaz. Pa kakvo je to vraćanje digniteta jednog hrvatskog branitelja koji je još došao sa ministrom Njavrom i logorašem. Dobra misao. Žao mi je našeg doktora i slažem se sa vama i žao mi je to što se desilo. Nisam upoznat sa cijelom situacijom, pa ne mogu je točno komentirati ali na žalost u pravu ste. 2000. godine je bilo toliko žrtava koje su završile na ulici od Haaga do raznih zatvora koji danas temelje tu crtu.

Poštovani zastupniče Deur, Dom hrvatskih veterana u Lipiku je jedan ogledni primjer kako bi trebalo na adekvatan način pristupiti stradalničkoj, braniteljskoj populaciji. Tu možemo još istaknuti i svijetli primjer ustanove za sveobuhvatnu skrb u Rakitju koja je vezana za Prvu gardijsku brigadu Tigrovi i za specijalne postrojbe MUP-a RH Rakitje. Dakle, premalo je još uvijek toga i mislim da u ovome periodu i prethodne i sadašnje Vlade sve se čini, dakle da taj osobito vulnerabilni dio braniteljske populacije od kojih su nerijetko ljudi koji su sada već u određenoj životnoj dobi, koji žive sami. To su sve neki projekti na kojima treba raditi i tu vidimo zapravo kolika je potreba takvih institucija kao što je recimo Dom hrvatskih veterana u Lipiku. Sigurno da ste spomenuli Lipik, sigurno jedno ogledno i dobro mjesto gdje su hrvatski branitelji jako zadovoljni i sretni. To je nešto što se pokazuje, što je ministar i spominjao da se veteranski centri koji tek trebaju biti gotovi, ali jedna stvar koja se na žalost desila hrvatskim braniteljima to je na žalost puno godina smo se morali baviti sami sa sobom što na žalost institucije nisu na najbolji i najkvalitetniji način reagirale i što se bavimo i danas sa nekim stvarima koje moramo ispravljati i nadopunjavati nešto što je već davno trebalo biti riješeno. Gospodine Deur, danas se kroz raspravu provlačila teza kako su ove izmjene zakona rađene u svrhu nekakve lokalne kampanje i nadolazećih lokalnih izbora, pa čak i na Odboru za veterane se protezala ta teza. Smatrate li vi da je to stvarno zakon koji se radi zbog, odnosno izmjene zakona zbog izbora koji su nadolazeći ili da se ispravi nepravda koja će bitno ići na ruku koja je ta nepravda dočekala jer mijenjali smo zakon, odnosno mijenjamo zakon iz 2017. upravo da bi pomogli onima koji su najviše dali za Hrvatsku državu. Pa kao što je i ministar u svom izlaganju Ministarstvo branitelja i udruge iz Domovinskog rata imaju partnerski odnos i u samom zakonu, izradi njegovoj su svi sudjelovali. I sigurno to pokazuje koliko je bilo u prošlosti situacija i u samom zakonu koje nisu kvalitetno napravljene i što se mora nadopuniti i staviti u jedinstveni zakon za što bolju skrb, za kvalitetniju.

Poštovani kolega evo htio bih vas na neki način potaknuti malo odnosno vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je ono što najviše smeta braniteljima u veći slučajeva taj jedan nekorektan da ne kažem i nekada i podcjenjivački odnos prema njima. Mogu vam navesti jedan konkretan primjer ovaj gdje jedan vojnik moj prilikom obilježavanja godišnjice brigade, tražili smo odličje za njega. Tadašnji ministar Matić na temelju tog našeg zahtjeva tražio je da u on osobno donese svu papirologiju potrebitu za to. Čovjek je 19.12.'91. ostao bez noge, pogođen je zoljom u vozilu i ostao je bez noge i dan danas čovjek radi u gospodarstvu, zna ga gospodin Klarić tamo je kod njega u Rijeci. Ovaj je tražio da dođe iz Rijeke da donese papire tamo. Pa vi ste manje-više rekli i sam odgovor u to pitanje, mi još dan danas odlikovanje iz Domovinskog rata nismo do kraja definirali i to se sad pokušava. Ministar Medved kad je došao u ministarstvo pokušavao je to na najkvalitetniji način da bude što brže i kvalitetnije da se stvarno na inicijativu udruga iz Domovinskog rata koje predlažu za odlikovanje, međutim to je jedan nažalost dugotrajan posao koji još uvijek se treba kvalitetno napraviti i za postrojbe još uvijek i za određene kao što se svi znaju smo rekli da određene operacije moraju dobiti svoj status i svoje priznaje. I mislim da je to, svi zajedno moramo na tome poraditi da ta činovnička forma bude negdje iza nas. Kolega Deur, evo slušali smo danas te rasprave i vi ste se i osvrnuli na dio njih koji su pokušali ovaj zakon, dobar zakon, izmjene i dopune, svesti na to da se uspoređuje sa smanjenjem rtv pretplate ako ste pratili raspravu. Mi kao HDZ i članovi, nikada barem ja što znam ovdje u Hrvatskom saboru nismo dovodili u pitanje prava recimo onih koji su ih ostvarili svojim sudjelovanjem u Drugom svjetskom ratu, pa i naslijeđenim obiteljskim mirovina itd., temeljem tog sudjelovanja. Tko želi na tome sebi stvarati političke platforme?

Poštovani zastupniče sigurno da mene raduje kad vidim naše prijatelje suverenist ili kad su u jako dobrim, u jako dobrom dijalogu sa SDP-om ili sa Radničkom frontom, to je jako lijepo i to je sigurno jedan napredak u društvu. Ali hrvatski branitelji i Domovinski rat ne smiju biti temelj takvih dijaloga na žrtvi u Domovinskom ratu. Hrvatski branitelj mora biti simbol, snaga ono što je bilo najveća blagodat stvaranja hrvatske države. I to je nešto što se oko stvari koje se ne bi smjele raspravljati ovoliko sati bez obzira na naše različitosti, predsjednik Tuđman vrhovni zapovjednik je stvarao hrvatsku državu sa cjelokupnim hrvatskim narodom, sa svim njihovim dionicima i prepoznao je tog hrvatskog čovjeka i želju za svojom domovinom. Sada ćemo dosta je već sati prošlo pa ćemo napraviti jednu stanku radi provjetravanja i vidimo se